Dobro, 11,50 nastavljamo s radom.

Htio sam samo završiti, dakle što se tiče javnoga duga tu s obzirom da su i studenti oni to jako dobro znaju, dakle u pravilu najrelevantniji podatak za usporedbu je kraj godine. To što je RH ove godine ranije u proljeće izdala obveznicu kojom će se upravo na sutrašnji dan isplatiti obveznica koja dospijeva u tim mjesecima stvara taj pritisak na povećanje, evo profesore dobrodošli, stvara na povećanje. Međutim, na kraju godine naša procjena ovisno o tečajnim razlikama da će javni dug, ne samo u postotku BDP-a nego i čak nominalno biti manji u odnosu na kraj 2015. za nekih cca 2 milijarde kuna.

Idemo dalje s replikama, gospodin Felak. Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, dopredsjedniče hrvatske Vlade.

Ovdje apeliram na vas da sve one projekte koji su planirani kod izvaproračunskih korisnika koji se odnose i na cestogradnju i na izgradnju željezničkih pruga, u vodoopskrbnoj mreži, aglomeracije i sve ostalo da ih maksimalno poduprete i na neki način iskontrolirate da se oni stvarno ispoštuju i ostvare u onim rokovima koji su predviđeni. Nije samo stvar podupiranja određenih projekata nego evo ja bih opet rekao ponukan iskustvima koje smo svi skupa proživjeli i proživljavamo, recimo za sektor cestogradnje. I sami znamo kakav je ciklus građevinski i ekspanzivno investicijski Hrvatska prošla i svi smo sretni i ponosni na to.

Međutim, onda se dovedemo u situaciju da cijeli taj sektor financijski ne bude održiv. I onda su se razlagali raznorazni modeli, koncesije, privatna partnerstva i slično, mi smo se odlučili za model financijskog i poslovnog restrukturiranja koji u konačnici upravo ovo što vi govorite osigurava jednu stabilnost tog sektora, ali za pogled dalje.

Čini mi se da je iznos da je višak nekakav od milijardu i 100 milijuna, pa me samo tehnički zanima jel to se odnosi na njih i o kakvom višku se radi budući da znamo da govorimo o Hrvatskim željeznicama, Putničkom prijevozu odnosno ovom cestarskome dijelu.

Moramo biti iskreni i treba neko vrijeme i ja se nadam da će u neko dogledno vrijeme, ne bih se sada u ovom trenutku uopće obvezivao i reći kada, ali u svakom slučaju namjera je da u nekim od idućih proračuna kada dođe na stol u Hrvatski sabor ta metodologija i taj obuhvat bude identičan onome europskome. Moramo biti svjesni veliki broj recimo lokalnih jedinica, njihovih poduzeća pa i ovih izvanproračunskih korisnika ne vodi svoje računovodstvo po proračunskim principima nego po korporativnim principima.

Uvaženi ministre, puno ste pričali o fiskalnoj odgovornosti, fiskalnoj konsolidaciji itd., itd., no ne znam da li ste čitali Georgea Orwella jedno njegovo remek djelo „Životinjsku farmu“, možda ga je Škola za život već izbacila iz literature za lektiru, u naše vrijeme je to bilo, a priča završava jednim citatom „Sve su životinje jednake, ali su neke jednakije od drugih“ E pa to jako lako mogu primijeniti na naplatu poreznih dugovanja i na ono što Porezna radi odnosno ne radi odnosno zašto je naša naplata poreznih dugovanja kada pričamo o državnim prihodima tako neefikasna. Zašto se dugovanja ne utužuju? Zašto odlaze u zastaru? Zašto se dovodimo u poziciju da neki ljudi iz proračuna imaju prihode, primaju plaću i druge oblike prihoda s jedne strane, a s druge strane državi duguju stotine tisuća kuna? Mislim da svi građani Hrvatske žele živjeti od rada, a ne od zastare poštovani ministre. Mislim da vam je i komentar i pitanje i tema, ja bih rekao, na mjestu ali imali smo nekoliko puta u Hrvatskom saboru sličnu raspravu ali su bila malo oprečna stajališta, malo jedno vrijeme budem napadan zašto porezne vlasti, porezna tijela provode zakone i rade svoj posao a onda malo ih se sad proziva zašto u nekim segmentima im se ili na neki način ja bih rekao, imputira da ne rade sukladno nekakvim propisima. Jedan od razloga zašto smo krenuli u porezne izmjene i poreznu reformu vam je bio između ostalog i ovaj, da se kroz porezni sustav propisi, akti, zakonodavni i podzakonski, zapravo učine prohodnije i da za porezne obveznike bude transparentniji ali i za porezna tijela i administraciju. Pojedinačni slučajevi, vi znate dobro da ne mogu komentirati i porezna tajna na to i mene i ostale kolege u poreznoj upravi obvezuje, međutim jedino što mogu reći da jednaki je tretman prema svim poreznim obveznicima, to odgovorno tvrdim ali isto tako moram reći da želim naravno i vjerovati i kao građanin RH, hvala. Hvala potpredsjedniče. Ministre, vi ste u svojoj raspravi naglasili novi val poreznog rasterećenja a isto tako da su predviđene kompenzacijske mjere pa da bude svima jasnije, evo ja ću usporediti 2015. i 2018. g., znači zadnju godinu mandata Vlade SDP-a, premijera Milanovića i zadnju aktualne Vlade, znači 2018. Znači upravo zbog izmjena i dopuna poreza na dohodak, u proračune svih jedinica lokalnih samouprava, na području Varaždinske županije, 2015. slilo 276 milijuna 190 080 kuna. Nakon toga, upravo zahvaljujući angažmanu aktualne Vlade i izmjenama i dopunama određenih zakona, 2018. proračun je završavao sa 437 milijuna 866 064 kuna odnosno 54% više. Uvaženi zastupniče, pa kažem, to je jedna aktualna tema, dobar dio vas zastupnika je u konačnici ili aktualni ili su se u nekom djelu svoje karijere bavili lokalnom samoupravom u smislu da su bili čelnici ili radili u nekakvim uredima bilo za financije ili nešto drugo, i sami znate koliko smo na neki način ja bi rekao, jednu važnu temu otvorili sa tim redizajnom sustava financiranja jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, brojke koje su svima znane na neki način i brojni zastupnici i drugi su došli u jedan možda ne tako baš ugodan položaj zapravo da u datom trenutku moraš biti protiv nečeg a znaš da je to dobro i da ide tebi u korist ili ide u korist lokalne samouprave jer jedna od osnovnih ideja vodilja zašto smo se u to uopće odlučili, vidjeli ste i sami, lokalna samouprava je sastavni dio proračuna opće države, da jačamo lokalne proračune poglavito iz onog djela za sufinanciranje i financiranje investicijskih projekata, bilo vlastitim sredstvima bilo europskim fondovima, hvala. Ima li netko, gotovi smo s replikama, ima li netko nešto govoriti u ime radnih tijela?

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, pomoćnice ministra, kolegice i kolege, tema proračun 2020. Na web stranici Ministarstva financija možemo pronaći definiciju državnog proračuna koja glasi: državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu u skladu sa zakonom. Vrlo dobra definicija, razumna, jednostavna, sveobuhvatna. Prihodi i primici se procjenjuju jer naravno nije ih moguće potpuno utvrditi godinu dana unaprijed, a rashodi i izdaci prema definiciji Ministarstva financija se utvrđuju. To utvrđivanje rashoda i izdataka je zapravo jedan od temeljenih razloga zašto je proračun toliko važan, zašto je on jedan od temeljenih akata koji donosi ovaj Parlament, unutra se nalaze 1000 i 1000 brojki koje u proračunu pokazuju što je prioritet. Pokazuju kako se namjeravamo razvijat. Pokazuju što smatramo problemom a što ne i naravno, kako te problem ili kako ih danas volimo više zvati izazovima, rješavati. U našoj politici i u našoj javnosti se često ustalilo i svi to koristimo, svaki proračuna okarakteriziramo jednom frazom koja glasi proračun je socijalan i razvojan i slušamo to u raznim varijantama, iz godine u godinu i bojim se da to sve zajedno ne znači ništa. I sve to je tako evo krasno obavljeno. Ministarstvo ima sjaju definiciju, posao je formalno odrađen, imamo simpatičnog mladog ministra financija koji u medijima izgleda kao da gotovo uopće nije sa ovog svijeta, došlo bi nam da kažemo da imamo zapravo tako ministra koji da smo blagoslovljeni s nekakvim ministrom koji bi odgovarao Švedskoj ili Švicarskoj jer vrlo mirno, staloženo, konstruktivno on nama objašnjava što je dobro odrađeno i koje smo to novosti uveli. I sve bi to bilo dobro da njegov pretpostavljeni odnosno naš premijer nije uveo jednu veliku novost. A te novosti govore o tome da sve ove brojke, milijuni, stotine tisuća kuna pa sve do zadnje lipe ne znače gotovo ništa jer drage moje građanke i građani Hrvatske, mi nemamo ama baš ni do kraja pojma gdje će nas ovaj proračun dovesti. Zašto? Uveo je naš premijer Plenković trgovačko-klijentelistički način na koji je sastavio ovu Vladu i koji ma svoje koalicijske partnere i dogodilo se nešto gdje je uvedena jedna nova kategorija „ja tebi, ti meni“, „ruka ruku mije“, kako god to hoćemo zvati. Iskusni kockar je uložio sve svoje žetončiće a kuća na kraju mora plaćati. Novcima građana jer mi nemamo uopće pojma koliko će nas ta trgovina na kraju koštati. Ono što imamo prilike malo vidjeti da će nas ovaj proračun koštati donošenje zagrebačkog GUP-a, da će time biti uništen Donji grad u Zagrebu, da ćemo imati dopuštene neke nove agresivne izgradnje mimo svih kriterija, da će zapravo taj zagrebački Manhattan ili grad u gradu ili Novi Zagreb biti zadnji čavao u lijes zagrebačkog urbanizma i urbaniteta i on konačno zapravo pobjeda kumova i korupcije nad glavnim gradom. Što su se premijer i gradonačelnik Zagreba dogovorili na sastanku o proračunu? Nakon sastanka premijer je imao potrebu srdačno zahvaliti gradonačelniku dok su novinari molili da im se da odgovor na barem jedno pitanje koje si svi zajedno postavljamo što sve to znači. Koliko će nas koštati ta nepodnošljiva stabilnost HDZ-a i njegovih žetončića na vlasti. Stabilnost je proglašena vrhunskim dobrom a zapravo je to sve, to je nedemokratska stabilnost i grobar demokracije i slobode u Hrvatskoj.

I naravno nema cijene koja je dovoljno velika za to a plaćati ćemo svi mi na kraju. I zašto? Da bi se premijer mogao razbacivati i praviti važan briselskim frazetinama a i danas smo imali primjer vidjeti da to puno više odgovara i bilo bi prikladnije za nekog uredskog birokratu a ne za nekog tko misli da je ozbiljan političar. Ovaj proračun kao i ova Vlada, kao i naše predstojeće predsjedanje jedan je običan zombi. Te stvari postoje ali zapravo su politički mrtve. To je samo prazna ljuštura, prave vrijednosti zamijenili smo prividom. Tobožnju stabilnost plaćamo razaranjem države. Njene mlade demokracije i još nedovoljno razvijenih institucija. Kao što bi mi imali priliku reći izvana gladac, iznutra jadac. Idemo ući u brojke da zapravo vidimo da ne idemo nikud ili u najboljem slučaju tapkamo na mjestu. Proračun stalno raste a država je sve skuplja i skuplja. I ništa se ne radi na povećanju efikasnosti i reformama ključnih sustava. Proračun za 2020. godinu je 7 milijardi veći od ovogodišnjeg a 20 milijardi veći od onog koji je bio 2008. godine. A kada govorimo na gospodarske aktivnosti tada su one na razini 2008. godine i vidimo zapravo da idemo u pogrešnom smjeru. Cijela priča se temelji na projekciji rasta BDP-a od 2,5% Ta projekcija je nažalost i realna ali takvim rastom ne možemo naprijed. Mi takvim rastom zapravo zaostajemo. To jednostavno nije dovoljno, nije dovoljno i o tome mogu svjedočiti svi naši građani jer ono što trebamo voditi računa, trebamo voditi računa o standardu života građana. I o tome se ipak na prvom mjestu treba misliti. I nije ni slučajno da se zavaravamo brojkama, zavaravamo se brojkama, ponavljam, vezano uz nezaposlenost, odnosno zaposlenost i manjku radnika. Iz Hrvatske je otišlo zadnjih godina više ljudi nego što je smanjen broj nezaposlenosti. Ono što ovaj proračun ukazuje i što ovaj proračun pokazuje je sljedeće, raste nam osobna potrošnja, pri tome nam raste uvoz a gospodarstvo je tamo gdje smo bili 2008. godine. Na rastu osobnih potrošnji nismo razvijali gospodarstvo. Naš ministar financija je to nazvao izazovom, apsolutno realno, naš premijer na to odgovor nije htio dati. Ali ajdemo vidjeti i gdje smo tu. Kada je riječ o ugovaranju vrlo visoko, kada je riječ o realizaciji na dnu i jučerašnji rebalans proračuna smo išli na način da smo smanjili te iznose jer u odnosu na plan smo bili svjesni da ih ne možemo ispuniti. Drugim riječima, baziramo proračun na europskim fondovima i osobnom potrošnjom. Kada je riječ o fondovima, to vam je jako lijepa slika, baratamo milijunima, milijardama, bez obzira od toga da li je riječ o kunama ili o eurima, najavljuju se projekti, ti se projekti lijepo svečano, lijepi stol, lijepa slika potpisuju, šaljemo poruku evo mi smo povukli sredstva biti će ulaganja, ali onda kad vidimo realizaciju, po realizaciji, dakle po onom što smo stvarno napravili na zadnjem mjestu. I nismo se tu pomakli i nećemo se skoro ni pomaći jer trebamo jasno reći pitanje je tko u Hrvatskoj će uskoro imati nešto raditi. Ja sam jučer govorila o primjeru čovjeka koji je povukao sredstva i koji nije mogao to, odnosno realizirao je na vrlo tako nekakav ... [[Govornik se ne razumije.]] način iz jednostavnog razloga nije mu imao tko izbetonirati temelje i složiti vodu, odvodnju i električnu, dakle malo nešto struje da uopće postavi stroj za koji je dobio sredstva a prijetio mu je rok. To je naša činjenica, na tome se trebamo zabrinuti. Odgovor koji je premijer tu trebao biti ne da se, nekako da pokaže se tko se danas, neću, upotrijebila bih jednu ružnu riječ pa ću se zaista suzdržati, neću, ali ući u nekakve neprimjerene rasprave koje su neprimjerene za premijera, odgovor je koji je trebao dati, kako ćemo odgovoriti na taj izazov. Što ćemo, tko će raditi? Jer ono što ovaj proračun pokazuje je sljedeće. Istu količinu novaca dajemo za 250 tisuća zaposlenih u javnoj upravi i sektoru i za 1,2 milijuna umirovljenika. Ovo 1,2 milijuna umirovljenika naravno može rasti, ali to je neodrživo jer to što znači? Znači da nam mirovine ostaju na dnu, a da za javnu upravu dajemo previše i hajdemo konačno reći s ove govornice, ali ne samo reći nego nešto i napraviti, sve dok ne bude ozbiljne reforme i dok se ne naprave ozbiljni rezovi vezano uz javnu upravu, samo će netko drugi, druge godine u nekoj drugoj priči to uspoređivati jer to jednostavno je neodrživo. I u budućnosti samo može biti stanje gore, svjesni činjenice.

Hajmo reći i probati detektirati nekoliko stvari vezanih uz ono što su veliki potrošači proračuna, nešto o čemu dok nema nekakve ozbiljne reforme nećemo ići naprijed. Jedno je zdravstvo, drugo je područje obrazovanja. Kad je riječ o zdravstvu, ja bih se mogla složiti sa ministrom Kujundžićem i reći da ima djelomično pravo u kojem kaže da su suvremene metode liječenja sve skuplje. To je istina. Ali problem je u tome što je naše zdravstvo sve dalje i od brze i od masovne primjene najnovijih metoda. I osnovne metode su sve teže dostupne, a zdravstvo je i dalje sve skuplje. Nešto o obrazovanju. Mi smo apsolutno u Klubu GLAS-a nezadovoljni iznosima koji se ulažu u programe za koje mi smatramo da su izuzetno važni, a to je poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima i poticanje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama i smatramo da je za to premalo novaca i ponovo ćemo dati amandmane i ponovo će, kao da je onaj film beskonačni dan i onda se probudite i stalno je isto i mi ćemo ponovo ukazivati na to i ponovno će Vlada reći da te amandmane ne prihvaća i mi ćemo opet o tome govoriti, ali apsolutno mislimo i smatramo da je obrazovanje izuzetno važno. Poseban interes, ja moram reći kad gledate pojedine stavke proračuna izazivaju stavke koje su vezane uz pojedine urede. Tako vam pravobranitelj za djecu ima na raspolaganju 5,5 milijuna, pravobranitelj za ravnopravnost spolova 3,7 milijuna. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 4,3 milijuna, a Ured za Hrvate izvan Hrvatske dobiva svake godine sve više i ove godine smo na razini 85 milijuna. Pa hajmo usporediti to dvije i vidjeti zapravo što mi tu radimo. Ovaj proračun, vrlo slabo ili skoro nikako ne daje odgovor na jedno važno pitanjem kojem se sve zemlje na razini svijeta bave, a to su konkretnim mjerama gdje se suočavamo s posljedicama klimatskim promjena, konkretnim mjerama gdje bi financirali i stimulirali i određene stvari vezane uz razvoj zelene industrije, uz razvoj primjenu ekološki prihvatljivih rješenja u svakodnevnim aktivnostima gospodarstva i građana. Voljela bih da je i premijer ostao moralo slušati, ali ministar financija kao potpredsjednik Vlade to sluša pa pretpostavljam da će to i prenijeti.

Poštovani ministre sa suradnicom. Evo, danas se pred nama nalazi zadnji akt ove vladajuće koalicije prije izbora, znači najvažniji dokument politički dokument, nakon 4-godišnjem mandata tako da ćemo ukratko se osvrnuti na nekakvo izvješće zapravo što je ovdje jutros i predsjednik Vlade rekao. Nešto s čim se slažem, nešto s čim se i ne slažem, tako da, vezano za projekcije prihoda državnog proračuna u razdoblju 2020.-2022. temelji se na usporenom gospodarskom rastu i poreznim izmjenama. Znači planirani gospodarski rast za 2020. g. iznosi 2,5% Ako znamo da je 2015. godina koja je bila prva nakon izlaska nakon dugoročne 6-godišnje recesije i da je tada gospodarski rast bio 2,4%, a sada, 5 godina kasnije govorimo o rastu o 2,5%, postavljam vam pitanje strukture tog gospodarskog rasta. Znači 2015., prva godina nakon iz recesije 2,4%, danas 5 godina poslije gospodarski rast 2,5% To se u ekonomiji zove stagnacija. Kada imate jedan uravnoteženi u tomu dijelu, nema značajnih skokova. Znači, žao mi je što ovdje nikoga ne zabrinjava usporavanje gospodarstva. Usporavanje gospodarstva što pokazuju i brojke u ovome Vladinom dokumentu gdje vidimo da svake godine po nešto manje, ali svake godine je nešto manji je gospodarski rast, a ono što svi vide i i ono što svi gledaju su samo porezni prihodi. Ono što svi vide je tko će koliko dobiti od toga gospodarstva koje usporava, koliko kome u ovome dijelu od gospodarstva koje usporava. Najznačajnije porezne izmjene s fiskalnim učinkom na prihode u Državnom proračunu u 2020. godini odnose se na zadržavanje opće stope PDV-a od 25% Znači ovo se ne tiče Ministarstva financija koje mislim da je jedino što je u ovom četverogodišnjem mandatu radilo odnosi se na politiku Vlade i sam premijer je ovdje rekao da je to politička odluka, da su političku odluku prvo donijeli da idu na 24% pa kasnije da su taj 1% što treba zaraditi gospodarstvo, što treba tek stvoriti iduće godine da ćemo ga dati javnom sektoru. Znači nešto što će tek trebati stvoriti, doći dobra turistička sezona, nakon što trebaju poduzetnici prodati proizvod, izvesti taj proizvod, naplatiti taj proizvod iduće godine mi smo rekli ok, od tog PDV-a jedan dio i to je politička odluka i to je vrlo jasno tu tako rekao i premijer. Zatim, smanjenje PDV-a sa 25 na 13% za pripremu i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu također prvo Vlada je spustila sa 25%, sa 13 je dizala na 25, sad ponovo sa 25 na 13 samo tu zapravo nije uključila potrošnju pića odnosno vina i piva što svakako domaći proizvođači vina i domaći proizvođači mali pivari sigurno u tom jednom kontekstu kada su se i borili da se naši proizvodi nađu u ugostiteljskim objektima i pivari i vinari svakako u ovome dijelu su izostavljeni. Smanjenje PDV-a za 1 postotni poen za jedan dio namirnica sa 25 na 13% pokazalo se kao loš potez koji zapravo i sama Vlada priznala, tim činom da nije toliko utjecalo na konačnu cijenu samih proizvoda. I zato se u konačnici i obrazlagalo s 25 na 24 nećemo jel neće doći toliko ovaj toliko doći do smanjenja cijena, nego smo rekli da ćemo ostaviti stopu od 25% upravo zato što taj efekt neće biti vidljiv na cijene jer isključivo konkurencija među trgovačkim lancima je ta koja definira koliko će biti cijene određenih proizvoda. Vezano u sustavu poreza na dohodak predviđa se porezno rasterećenje mlađih osoba do 30 godina i ovih do 25 godina ovdje sam otvoreno rekao iako to izgleda kao da smo protiv onih koji imaju, koji su mlađi, međutim iskreno ovo je diskriminatorna mjera za mlade. Netko ima 30 godina, netko ima 31 godinu nalazi se u različitom sustavu poreza. U različitom sustavu i oporezivanju što mislimo da nije dobro. Također vezano za povećanje osobnog odbitka na 4.000 kuna ovdje je već bilo rečeno da je to nekih 50-tak kuna koliko će se povećati. Ono što je bitno naglasiti da su u ove 4 godine i to sam javno i više puta i pohvalio i kad sam možda kritiziran bio iz vlastitih redova jedno tko je radio u ovoj Vladi je Ministarstvo financija i to se ja tu ne libim reći čak i u ime Kluba SDP-a. Međutim, ono što je činjenica, a sami vi govorite da smo 4 godine, govorimo o 4 kruga poreznih izmjena da smo potrošili cjelokupnu fiskalnu politiku, cjelokupnu fiskalnu politiku smo potrošili, kada dođe kriza mi nemamo više niti jednog instrumenta borbe protiv krize. Nemamo monetarnu politiku, nemamo fiskalnu. Kako nemamo fiskalnu? Stopa PDV-a je na 25% ona više ne može ići gore, znamo da jedna Mađarska ima 27 međutim tu smo potrošili maksimalnu razinu da se može ukoliko dođe kriza dalje utjecati na porezne prihode. Trošarine i na duhan i na alkohol su nam na maksimalnoj razini što je sam ministar govorio daljnje povećanje trošarina dovodi u sivu zonu. Znači otvaranje sive ekonomije. Također, vezano za porez na dohodak, da budemo iskreni potpuno iscijeđen proizvod, iscijeđen limun. Taj produkt poreza na dohodak više ne postoji. Sam ministar je govorio da preko milijun građana više ne plaća taj porez. Znači Vlada za narednih 5 godina nema više ni jedan instrument porezne politike na kojem može stimulirati gospodarstvo ukoliko dođe u recesiju, ni jedan. Ni porezne, ni što se tiče PDV-a, ni što se tiče plaća, jedino što može u budućnosti raditi, jedino a o tome ne želim ovdje razgovarati je uvođenje poreza na nekretnine. To je jedini još instrument uvođenja da bi se u tom dijelu išlo na plaće, razmatranje. Kamatne stope su na nuli, refinanciranje ne samo države, nego poduzeća su nam na kamatama od 1 do 2% Bilo kakva promjena na financijskome tržištu ne može više dati, znači ne možete, došli smo na nulu, znači ne može više ni monetarna politika smanjivat kamatne stope da bi potakla gospodarstvo. Mi tu sad plivamo na vrhu vala. Ja više iskreno ne znam kojim instrumentima ukoliko dođe bilo kakav poremećaj na tržištu se može pronaći da bi ova prava, koja danas svi govorimo o pravima u proračunu počeli branit, počeli branit, a na to kad vam se nadoveže niski prinosi, ministar ovdje govori o niskim prinosima na obveznice i niskom zaduživanju. Ali ajmo biti potpuno korektni to je ono što se ne slažem sa premijerom Plenkovićem što je tu rekao da je to isključivo zasluga Vlade. U 2009. godini HDZ-ova vlada je jedva se uspjela kakvo je bilo financijsko tržište i zadužiti, bio je uspjeh zadužiti se i po 6%, po 6% Jednostavno zatvoreno je bilo financijsko tržište. I sada govoriti da je to 1% zasluga zato što je netko drugi došao, a iste osobe su i 2009. i 2019. se nalazile na financijskom tržištu mislim da nije korektno. Mislim da to nije korektno. Zato što se nalazimo na takvoj ekspanzivnoj monetarnoj politici EU koja nije viđena 70 godina u Europi. Nije viđena 70 godina u Europi. Grčke obveznice koje su ne junk, ne loše, ne smeće donose vam prinos od 1%, desetogodišnje obveznice Grčke koje su bankrotirali su 1% Samo da znate koliko novca ima na europskom tržištu. Sam guverner govori i banke govore da u hrvatskom financijskom tržištu imate 30 do 40 milijardi kuna na hrvatskom financijskom tržištu. Znači toliko novca pliva u Europi i u Hrvatskoj i da je to zapravo glavna posljedica međunarodnih niskih prinosa naših obveznica, mislim da je to korektno, ne uvažavam neke stvari koje je Vlada radila, nemam straha reći i neke stvari koje je dobro radila ali utjecaj na financijsko tržište Vlada nema.

2015. godine Vlada Zorana Milanovića nije imala financijski rejting, zaduživali smo se po 3% Rejting financijski nakon 2008. godine nema nikakav utjecaj zbog investicijskih financijskih kuća koje su procjenjivale na cijene prinosa. Nikakav rejting. Dobili su crveni karton od svih na financijskome tržištu. Znači Vlada 2009. ima rejting 6%, kasnije toga Vlada nema rejting zadužujemo se po 2% Zbog jednostavno ekspanzivne monetarne politike. Više puta sam govorio i koji ćemo imati problem sa mirovinama, drugim mirovinskim stupom, više puta sam govorio, krivo me se interpretiralo. Obveznice, prinosi na mirovinske obveznice su vam 0,5 do 1% Znači naš mirovinski stup, 100 milijardi kuna 75 milijardi kuna su vam obveznice, 0,5% I na izvješću ove godine su govorili da su prinos mirovinaca bilo od 0-1%, 0-1% Što znači ukoliko obveznice krenu u negativu da će početi gubiti naše mirovine, novac u našim mirovinama, početi će gubiti. I o tome sam govorio da sad moramo već reagirati da bi mirovinski fondovi, naš drugi mirovinski stup nama mogao biti isplativ za koju godinu. I to je taj dio mirovinske reforme koji nažalost, nažalost Vlada je odustala. Jer ćemo iskreno vam govorim morati dodatno da bi odgovorili na to pitanje neće to biti popularna mjera, morati ćemo sami dodatno štedjeti uz drugi mirovinski stup, morati ćemo štedjeti. Jer ako vam se toliki dio obveznica 75 milijardi kuna nalazi pod negativnim prinosima, evo vi mi odgovorite kada to dođe za 2 godine ili za godinu dana viši je menadžment FI koji uzimaju mirovinci nego što donose prinose. I to je ozbiljan problem i govorimo o ozbiljnom problemu mirovinskog sustava. S druge strane, vezano za inflaciju, ona je pozitivna, makroekonomski podiže gospodarstvo 1,5% i to je ono što zapravo u tome dijelu i nominalno diže BDP na nekih 400 milijardi kuna. Kada govorimo o PDV-u i tu se slažem sa premijerom, tu se slažem sa premijerom, kada je govorio koja je razlika između 2008. i 2019. godine. Iako je PDV, kada smo mislili da nam dobro ide 2007. godine, 2007., 2008. kada smo se ono kao što sada govore vrlo skupo zaduživali po 6, nismo jednostavno mogli na financijsko tržište, Hrvatska je bila nepoznanica u tom dijelu, prikupili PDV-a 37 milijardi kuna, danas 56 milijardi kuna, 20 milijardi kuna više PDV-a. Ono što se slažem sa premijerom je to da je Hrvatska integrirana u EU i da sav ovaj dio pozitivnog gospodarstva dolazi od integracije Hrvatske u EU. I kojom srećom da je Hrvatska bila integrirana u EU prije gospodarske krize ne bi imali šestogodišnju recesiju, ne bi imali šestogodišnju recesiju. Zašto? Prvo smo ukinuli barijere carina i na taj način naši proizvodi su sada dostupniji na europskom tržištu. Ova benefit europskog tržišta gdje su sve zemlje, pazite koje je bilo u EU 2015. godine, sami znate Grčka, Španjolska, Irska, sve su bile pod bankrotom. Nisu niko mogao izdati obveznice. Danas svi oni imaju prinose u minusu. Šta se događa na financijskom tržištu? I mi koristimo te blagodati i to je dobro zašto smo ušli u EU. Dobro je i ono što je premijer rekao, koristimo eu fondove, znači ne temeljimo više našu potrošnju na vanjskom zaduživanju privatnog duga jer je on eksplodirao do 2008. godine, privatnog duga znači građana i kompanija nego temeljimo strukturu naše potrošnje na eu fondovima. Međutim ono što nije dobro u ovim eu fondovima da sve ide na uvoznu komponentu, sve ide na uvodnu komponentu, most nam grade Kinezi, pristupne ceste nam grade Grci ili netko treći, uvozna oprema, uvozna radna snaga, uvozni strojevi, uvozna mehanizacija. Sve što smo dobili od eu fondova koje vi ovdje u proračunu ćete vidjeti i reći ćete da, dobro je, ali je dobro što ćemo otići na plaćanje stranih kompanija i podižemo njihovu konkurentnost, ne podižemo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Pravi i to je ono što ćemo vjerojatno u sljedećem mandatu koja god Vlada bude bila, koristiti eu fondove za podizanje konkurentnosti hrvatskog poduzetništva. To je jedini ispravni put korištenja eu fondova, ne infrastruktura, betonizacija, izgradnja i otvaranje nekakvih infrastrukturnih projekata, to nažalost Hrvatska iskreno vam govorim i preizgrađena i jako dobro, imamo najbolje ceste, koliko god govorili neki drugi u odnosu i na regiju i sve drugo imamo infrastrukturu što su plaćali hrvatski građani. Ali nemamo nažalost konkurente kompanije koje će izvoziti. I to je ono što bi se trebalo u budućnosti fokusirati na korištenje eu fondova. Također vezano za samo povlačenje eu fondova mi uplaćujemo negdje oko 3,8 milijardi kuna, povlačimo negdje oko 12, znači neto efekt je negdje oko 1% BDP-a.

Sada je gđa. Grozdana Perić koja će govoriti u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa i potpredsjedniče Vlade sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je proračun Vlade RH za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021. i 2022. godinu isto tako i isto tako i prijedlog financijskih planova izvanproračunskih korisnika za isto razdoblje s tim da je u ovom obuhvatu sada umjesto 6 izvanproračunskih korisnika sada njih 10, ono što je pobrojao i sam ministar, dakle osim Hrvatskih voda, cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, DAB-a, HZZO-a te CERP-a tu su još i Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura. U sklopu proračuna imamo i njihove financijske planove koji će se sada ove godine i usvojiti u ovom Hrvatskom saboru. Važno je reći da proračun za 2020. godinu je složen na način da istovremeno rastu i prihodi i rashodi proračuna pa su oni planirani prihodi na 145,1 milijardu kuna dok su rashodi na 147,3 milijarde kuna što je cca povećanje za 7 milijardi kuna. Važno je reći da se to povećanje dijelom zasniva iz općih prihoda proračuna u visini od 3,6 milijardi, a 3,4 su izvori iz eu fondova što na taj način zapravo govori da se itekako vodi računa o pravim izvorima odnosno način da se racionira sa i planira onako kako zaista treba i kako bi na taj način mogli imati održiv i kvalitetan proračun. Makroekonomska situacija u okruženju je bila u ovom periodu isto tako bila vrlo povoljna, to je spominjao i kolega prije mene. Ono što treba reći da i Europska komisija je u zadnjem svom izvješću rekla i potvrdila da će naša stopa rasta biti u visini od 2,9%, dakle u polugodišnjem je to bilo u ovoj godini već od 3,1 dok u zadnjem odnosno u drugoj polovici je bila nešto snižena. Kada gledamo to u odnosu na stope rasta Eurozone, onda vidimo da su zemlje u Eurozoni imale i imaju stope rasta 1,1 odnosno imat će oko 1,2% što govori o tome da su zemlje s kojima surađujemo usko i na koje smo orijentirani imaju usporeni rast BDP-a što onda upozorava i nas da moramo biti vrlo oprezni i poštivati te trendove. Ono što je važno za ovaj proračun reći da je u ovom periodu se vodilo računa kako o plaćama tako i o mirovinama, ali sve u skladu zapravo sa mogućnostima proračuna, poštivajući odredbe kolektivnih ugovora koje su bile u prethodnom razdoblju suspendirane, vraćajući taj dio 2+2+2 i povećanjem isto tako rashoda za zaposlene, pa uz to povećanje od 3 i još dodatno 2%. i to su onda odredbe koje su fiksne i s kojima se krenulo u planiranje dalje 2020. godine, s time da se predviđa još dodatno povećanje od 6,12% za plaće, a uz to indeksacija mirovina za 3,5% što kada pogledate nominalno je itekako veliki su to iznosi koji su za mirovine oko 2 milijarde i za plaće oko 2,5 milijarde kuna.

To znači da će PDV kao najizdašniji prihod iznositi oko 55,9 milijardi kuna. U isto vrijeme rastu prihodi od trošarina koje će iznositi preko 16,6 milijardi kuna, isto tako porez na dobit 9,3 milijardi te doprinosi na 25 milijardi kuna. Sve ovo kada govorimo onda moramo napomenuti da su paralelno s tim su se dogodile i promjene u ovoj godini i u prethodnom razdoblju kada su se donosile porezne promjene odnosno krugovi porezne reforme pa je onda porez na dobit smanjen za poduzetnike na 12 odnosno 18%,a da je isto tako porez na dohodak kod poreza na dohodak je došlo do promjene oko ustupanja i na koji način je ustupljeno to jedinicama lokalne samouprave. Važno je isto tako reći, da porez na dobit evo sada u ovim izmjenama se mijenja na način da obveznici koji imaju ukupan prihod preko do 7,5 milijuna kuna, dakle ulaze u tu stopu i to je ono što omogućava da ti poduzetnici a takvih je preko 93%, imaju puno niži porez nego do sada. To govori onda činjenica da preko 9,3 milijarde kuna kumulativno sa svim olakšicama koje su se događale, da se oslobađa i poduzetnici i stanovništvo od poreza i na taj način se rasterećuje. Normalno da sa mjerama koje fiskalna politika i koja je bila vrlo aktivna se omogućilo rast osobne potrošnje i na taj način zapravo omogućilo građanima i da imaju što veći kumulirani dohodak da bi mogli osiguravati svoje potrebe i na taj način zapravo se osiguralo i rast potrošnje na čemu se onda bazirao djelomično i rast BDP-a. Ono o čemu još treba posebno istaknuti, to su ukupni rashodi državnog proračuna koji sada iznose 147,3 milijarde, u samim rashoda važno je naglasiti šti se u njima povećavalo, dakle za 3,6 milijardi iz izvornih prihoda se povećavaju rashodi a to su prvenstveno rashodi za mirovine i mirovinska primanja, zatim rashodi za zaposlene koje na ovaj način se dakle povećavaju za 6,12% u 2020. g. i još ono što će se eventualno dogoditi u budućem periodu. Isto tako imamo primjenu aktivne politike mjere demografske politike i to kroz povećanje naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta gdje je dodatno osigurano 160,6 milijuna kuna. U samom proračunu važno je reći isto tako da su se dodatno osigurali sredstva za neke materijalne potrebe a važno je reći da su financijski rashodi smanjeni na svega 8,1 milijardu kuna što je u odnosu na neka prethodna razdoblja, smanjenje za preko 4 milijarde kuna. Isto tako, subvencije su na razini od 6,6 milijardi kuna, tu moramo istaknuti da subvencije i pomoći koje su u ovom periodu ostvarene i planiraju se, zaista se maksimalno koriste europska sredstva pa onda na taj način zapravo korištenjem europskih sredstava puno veća su ulaganja u investicije u javnom sektoru a i u privatnom odnosno realnom sektoru gdje evo samo za poljoprivredu možemo reći da su ta europska sredstva iz europskih fondova preko 5,2 milijarde kuna. Što se tiče samih europskih fondova, važno je isti tako reći da je u odnosu kada pogledate izvršenja od 2015. na ovamo da imamo od 2015. 4,6 milijardi a da je to sada već na 14 odnosno 18 milijardi kuna koliko se predviđa u 2020. g. što pokazuje da se ona sve bolje i ugovaraju a isto tako i izvršavaju jer je važno u konačnici, oni imaju onaj učinak stvarnog novčanog tijeka gdje ukoliko se posao ne napravi, tada se i ne plati odnosno ne priznaje. Kada govorimo o izvanproračunskim korisnicima, onda je važno reći da evo njihov udio odnosno broj se broj se povećava, važno je kako se upravlja u njihovim nadzornim tijelima i evo ono što se očekuje u 2020., da će ona ostvariti višak od 725 milijuna kuna što je onda utjecaj 0,2% na BDP. Lokalna država se predviđa da će biti u minusu međutim ukupno kada pogledamo opći proračun, odnosno konsolidirani proračun države po ESA metodologiji bi trebalo biti zapravo pozitivno i na taj način se dokazuje da i u slijedećem razdoblju ćemo ostvarivati višak s time paralelno smanjivanje javnog duga u BDP-u. Ono što treba još spomenuti oko Zakon o izvršavanju državnog proračuna, naime odredbe samog Zakon o izvršavanju državnog proračuna govore o tome kako će se izvršavati sve ovo što je isplanirano, kolika je visina ukupnog zaduženja, kolika su financijska jamstva, to je 3,8 milijardi i da se isto tako postupak zaduživanja iznosi do najviše 3% ukupno ostvarenih prihoda jedinica lokalne samouprave. Povjerenstvo za fiskalnu politiku je isto tako donio svoje mišljenje gdje je istaknuo d su planiranja realistična, projicirana kako treba i da su se sva fiskalna pravila poštivala i na kraju kod samog poštivanja pravila strukturnog salda govori se o tome da je trend smanjenja javnog duga puno veći čime se ostvaruje onaj cilj da to bude zaista do 2022. 61,6% što je izuzetno dobro i kvalitetno, s time da evo ja u ime kluba mogu reći da će naravno klub HDZ-a podržati ovaj proračun sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Hvala. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Drago mi je da je konačno ova rasprava krenula u onom pravom smjeru, da danas u ovome trenutku konačno razgovaramo o meritumu. Nažalost, mi smo imali priliku jutros vidjeti jednog bahatog, arogantnog predsjednika Vlade koji je kao tajfun uletio u sabornicu, izvrijeđao na osobnoj razini saborske zastupnike iako smo stvarno govorili konkretno govorili smo s argumentima. Ja njega razumijem, meni je stvarno jasno da on ima problem i vjerojatno nitko danas u Hrvatskoj ne bi poželio biti u njegovoj koži. Meni je isto tako jasno da tamo gdje bi trebao valjda imati podršku da ga tamo čekaju bodeži i da su pravi neprijatelji s ove strane, a ne s ove strane. Meni su jasne njegove frustracije. Ja bih samo molio da u trenutku kada dolazi u sabornicu da zna kanalizirati svoje frustracije prema pravome izvoru. Mislim da mu fali malo treninga da bi trebao ponovo istrenirati i samokontrolu i diplomatske vještine u Bruxellesu. A što se tiče proračuna, mogli smo vidjeti zadnjih mjeseci najave četvrti krug porezne reforme. Dodatno rasterećenje od 2 milijarde i 300 milijuna kuna, rasterećenje poreza na dohodak za mlade, dodatno povećanje osobnog odbitka poreza na dohodak i to su prelijepe informacije koje dolaze iz Ministarstva financija. Čovjek bi pomislio da smo konačno krenuli u pravome smjeru, smjeru rasterećenja poreza u smjeru informatizacije, restrukturiranja javne uprave, restrukturiranje državnih tvrtki, oslobađanja poreza poduzetnika da mogu otvarati radna mjesta. Kada čujete sve ove vijesti koje dolaze iz ministarstva jedan čovjek koji nije upućen toliko u zbivanja kada pročita naslove pomislio bi konačno, tu smo, sada će krenuti. Ali nažalost rezultat ovakvih navedenih PR informacija nije točan. Umjesto rasterećenja povećavaju se vidimo po prijedlogu ovoga proračuna povećavaju se prihodi od poreza za 5 milijardi kuna iduće godine, plus 3,5 milijarde kuna koje dolaze iz europskih fondova koji su isto da se razumijemo novac poreznih obveznika. Uostalom RH uplaćuje novac poreznih obveznika u europske fondove, nije nam poklonjen, plus te 3,5 milijarde kuna mi dolazimo na novih 8,5 milijardi kuna. Ne govorimo mi o nikakvom poreznom rasterećenju. I svaka ta kuna dodatna koja se uzima danas i iduće godine poduzetnicima znači da će poduzetnici imati manje mogućnosti otvoriti nova radna mjesta, povećati plaće svojim zaposlenicima, da će ti isti zaposlenici imati manje mogućnosti za veću osobnu potrošnju, za pristojnu plaću da mogu ostati živjeti u Hrvatskoj. To znači povećavanje poreza odnosno prihoda od poreza. I vi nastavljate s istom praksom, nije ovo ništa novo. Jednu stvar pričate za medije, drugu stvar radite. Vi ste povećali prihode države za 30 milijardi kuna u zadnje tri godine. Nije vam palo s neba, vi ste ih uzeli od građana. I kao što su prethodni govornici rekli, sve alate ste iskoristili za povećanje prihoda. I ne bih se ljutio da je nakon toga uslijedila strateška da je postojala strategija za ulaganjem tih 30 milijardi kuna na godišnjoj razini, da ste odlučili pomoći poduzetnicima, pa ojačati njih da budu okrenuti prema izvozu, da budemo konkurentniji na tržištu, da ste odlučili pomoći strateški poljoprivrednicima, da oni budu konkurentniji na tržištu, da ste barem jednu granu gospodarsku u RH strateški odlučili ojačati da se lakše možemo nositi s krizom koja dolazi. Danas imamo situaciju da ste tih 30 milijardi kuna koje ste pobrali od hrvatskih poreznih obveznika potrošili, trošite i više od onoga što uzimate od građana, živite na dug, stvarate kosture u ormaru koje će neko drugi vraćat potpuno nespremni za sve ono što dolazi. Upozorava vas se već mjesecima o onome što će doći, ne čujete. Slušamo istu priču kao 2008., 2009. neće nam se dogoditi ništa. Neće nam se ništa dogoditi.

Zato što ništa tada niste napravili da biste prevenirali na bilo kakav način. Živjeli ste u nekom paralelnom svemiru.

Ponovit ću niste razvili niti jednu gospodarsku granu, strateški niste omogućili gospodarstvenicima da budu konkurentniji na tržištu, niste reformirali javnu upravu, nema nikakve digitalizacije, informatizacije, olakšavanja tog servisa da on bude na korist građanima, da bude jeftiniji, da bude učinkovitiji, ne, čak suprotno osim što niste pomogli povećali ste svoje troškove, trošite više, a uprava vam je takva da nakon reforme koju st napravili vi i dalje trošite osim 100 miliona kuna za otpremnine tih službenika koji će navodno otići u mirovine dodatnih 300 miliona kuna će država dati za rad tih državnih uprava koje ste poslali u županije, a još ne znamo koliko će iste te županije podignuti sve troškove zato što su dobili nove zaposlenike i nove poslove. Tako provodite reforme i onda se pitate zašto su ljudi bijesni. Eto zato su bijesni. Jer ste iskoristili ove tri godine za sebe. Danas je politika u RH snađi se brate, imaj političke veze, ugradi sebe negdje u to, ne misli o onome što će doći sutra to će netko drugi riješit. I takvu poruku vi zapravo dajete i građanima u RH kad trošite više nego što uprihodujete i nije čudo, vi se čudite neću reći onu poznatu izreku u Hrvatskoj, kad vam dođe netko i pokuca na vrate i kaže ej oprosti svoje dugove, al ti ćeš mi vratiti dugove. Pa vi nemate pravo, vi nemate obraz reći ljudima, ne, ne ti si stvorio dugove ti ih vrati, jer vi ne vraćate dugove koje stvarate. Europski fondovi, slušamo istu mantru tri godine, evo upravo sad slijedeće godine mi ćemo poboljšat, ove godine 2,5 milijarde propale, prošle godine 2,5 milijarde propale, 5 milijardi kuna naših. Znate zašto? Jer niste stvorili sustav u javnoj upravi koji je sposoban to iskoristiti. Imate situaciju da Europski fondovi se mogu iskoristiti u realnom sektoru i u javnom sektoru. Zanimljivo, zadnjih 5 godina gotovo u 100%-tnom iznosu iskorišteni Europski fondovi u realnom sektoru u Hrvatskoj, a u javnom sektoru 5 milijardi propalo. Isti ljudi, isti narod, ista zemlja. Kako? Je li vas možda nije briga, jeste možda uhljebili nesposobne unutra? Pa zar je stvarno moguće da ne možete da niste sposobni napraviti natječaj koji će na kraju uzeti fondove, iskoristiti novac. Trošite više nego što zarađujete, uspjeli ste potrošiti i staviti na potrošnju preko 30 milijardi kuna i naravno vi ste došli do toga da je trošak državni, centralni 147 milijardi kuna, znači gotovo 150, startali ste sa 110, došli ste u situaciju da trošite 30 milijardi kuna u zadnje 3 godine bez vanproračunskih korisnika. Ne govorimo mi o onom držanom i javnom sektoru u županijama, u jedinicama lokalne samouprave, ne govorimo o 20 milijardi kuna kojim, koje uplaćuju hrvatski porezni obveznici u zdravstveno osiguranje, ni to nije u tome. Vi na sebe trošite 147 milijardi kuna. Jel vam trebam govoriti što smo vam ostavili u Ministarstvu uprave ponovo? Imali ste plan kako ste mogli povući 880 milijuna, niste napravili ništa, ništa od digitalizacije, ništa od informatizacije, a sad kroz ovaj proračun mi možemo vidjeti sav besmisao prebacivanja poslova s ureda državne uprave na županije. Vi ste pokušali pomoći prebacivanjem odnosno predloženim modelom povećavanja naknade plaće za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta ljudima, da pohvalno je što ste to išli napraviti sa razinom prosječne plaće, ali ljudi nije problem jedino iznos te naknade, problem je da vam je zatajio u potpunosti sustav za roditelje prilikom skrbi za novorođenčad jer ljudi nemaju fleksibilne uvjete za zapošljavanje niste im to omogućili, niste omogućili članovima obitelji da se uključe u tu skrb iako bi to pomoglo i obiteljima, pomoglo bi zaposlenicima, pomoglo bi poslodavcima, pomoglo bi u konačnici Vladi. Da ne govorim o tome da smo vam dali model i jutros sam na vrlo lijep način pokušao predložiti predsjedniku Vlade kako može napraviti pravu demografsku mjeru, kako može za 2 do 3.000 kuna povećati obiteljski budžet da se uvedu fiksni i veći novčani iznosi djecu tako da ljudi imaju razloga zašto ostati u Hrvatskoj. On se sveo na vrijeđanje, a vi ste se sveli na to da demografske mjere provodit na način da smanjujete dječji doplatak u financijskom obimu. Vi ste doveli se do toga da uvodite navodno porezni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna, ljudima je u Hrvatskoj, pola zaposlenih u Hrvatskoj toliko niska plaća da ne mogu taj vaš prijedlog niti iskoristit. Jel vi namjerno zavaravate ili vama to nije jasno?

je zapravo najvažnije kod investiranje je da treba gledati dugoročno. Dugoročno gledano, naši su projekti ulog koji će se višestruko vratiti, a našim će građanima donijeti boljitak, posebice našim mladima koji svakodnevno iseljavaju iz države, a govoreći o migracijama stanovništva Istra je i po tom pitanju svijetli primjer, jedina smo županija u kojoj se više ljudi useljava nego iseljava. Istra je dakle poželjno mjesto za život i poslovanje. Iz tog su razloga naši projekti i programi, ne samo opravdani i poželjni već prijeko potrebni u kontekstu strateškog i održivog razvoja RH koje je danas nažalost u mnogim područjima na začelju EU. Na začelju kada se govori o stopi nezaposlenosti i razini zaposlenosti, kada se govori o ulaganjima u inovacije, znanost i obrazovanje ali zato pri vrhu kada se govori o iseljavanju. I baš zato očekujemo da će biti dovoljno mudrosti i odgovornosti da se bez obzira na uskogrudne stranačke interese projekti vrednuju po njihovoj kvaliteti i očekivanim benefitima za sve hrvatske građane. Istra je lokomotiva razvoja u Hrvatskoj a da bi lokomotiva mogla juriti prema svom odredištu treba imati jasan i slobodan pravac kretanja bez zastoja i prepreka jer bez toga lokomotiva neće moći realizirati svoj potencijal i dosegnuti svoju punu brzinu a cijeli vlak u ovome slučaju Hrvatska će zaostajati. Stoga, nemojmo dopustiti da Hrvatska kasni u napretku i razvoju, zato nemojmo kočiti lokomotivu, dajmo Istri mogućnost da se razvija i realizira svoje potencijale. Sljedeći klub zastupnika je onaj Nacionalnih manjina, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik i potpredsjednik ovog Visokog doma Furio Radin i kolega Bilek, valjda će doći. Izvolite kolega Radin.

Nije tajna da je put kojeg moraju proći manjine da bi njihove udruge ili a to želim podcrtati u slučaju Talijanske Unije organizacija jer tako piše u međunarodnom ugovoru kojeg su potpisali Hrvatska i Italija 1996. godine, znači nije tajna da je taj put u najmanju ruku trnovit, prepreke su transverzalne naravi, nisu ni lijeve ni desne ili možemo reći da su i lijeve i desne. One su ili karakteristike tromosti sustava ili što nije za zanemariti u nekim slučajevima mentaliteta onih koji bi neke od takvih zadataka trebali izvršiti. Naravno ima i ideologija, ali ona se ionako namjerno i politikantsko zlorabi pa ja u tome neću sudjelovati. Problem dakako nije u samim konkretnim projektima koji su popraćeni kao što sam rekao određenim propustima već i u percepciji tih projekata i percepciji tih propusta. Percepcija financijskih udruga i ustanova, manjina je i inače jedna od omiljenih tema nacionalno rigidnih mentalnih sustava u hrvatskoj. A medijska ... [[Govornik se ne razumije.]] naravno nekih ne tako malobrojnih medija klasičnih i digitalnih široko su otvorena za ekstremne stavove o nacionalnim manjinama. Tko im je dao pravo na riječ? Čak i referendum, sjećate se, nismo zaboravili na referendum, čak i referendum je prizivao da nam se oduzmu upravo ona prava koja sada ja koristim u ovom trenutku. Znači prava da govorim o temi koja je sada na dnevnom redu, o proračunu i da glasam o toj temi i da glasamo o toj temi, mi zastupnici nacionalnih manjina o temi proračuna i naravno ono što je sa proračunom i povezano. I to je povjerenje Vlade. Činjenica da takvi projekti nisu prošli govori u prilogu možda pragmatičnog u nekim slučajevima ali u svakom slučaju zdravog razuma, dobrog dijela predstavnika hrvatske Vladine koalicije ali i oporbe. Nemojmo međutim zaboraviti da u društvu mentalitet isključivosti i potencijalne ili deklarirane diskriminacije nije nipošto zanemario niti prevladan. Naprotiv etnocentrizam, mi smo donijeti jedan dokument koji je zaboravljen, onda ćemo ga opet izvući, napokon etnocentrizam i sklonost diskriminaciji po svim indikacijama u Hrvatskoj ne jenjavaju. I nije uopće bitno da li su to predizborne stilske vježbe, to je tako. To znači ako netko u predizborne svrhe koristi takve teme znači da to utječe na određeni dio birača. Znači nisu samo stilske vježbe. Zašto to govorim? Jer je i u ovom mandatu naravno bilo problema ali mislim da mogu biti relativno siguran u tome da su ti problemi osim u pojedinim slučajevima i razdobljima bili funkcionalni a ne političke naravi kada se radi naravno o svijetu politike. Tako nakon definiranja općeg okvira koji je ušao u Vladin program trebalo je dosta dugo vremena i puno pregovora da se ustanovi operativni plan za nacionalne manjine sa čvrstim projektima i rokovima koji je uglavnom, a za neke nacionalne manjine posebno, koje su posebno nezadovoljne i danas npr. Romska ali i druge, završio u ladicama raznih ministarstava i drugih vladinih tijela. To je izazvalo veliku zabrinutost, posebno kod zastupnika koji su mislili da je potpisani ugovor garancija da će se dogovoreno i izvršavati i da je ponižavajuće hodočastiti po onim istim ministarstvima koji takve garancije su potpisali, dali i potpisali. Na kraju prije nego što dajem riječ kolegi Bileku koji je nestrpljiv, reći ću da je trebalo dosta napora da se proračunske stavke napokon uvedu „ostvaruju“, ostvaruju u proračunu.

Tako za moju nacionalnu zajednicu želim podcrtati pojavila se opet stavka koja se bila negdje izgubila u prijevodu i nitko je nije mogao naći, a radilo se o jednoj srednjoj školi ona iz Buja koja opslužuje prilično veliki teritorij, teritorij bivše Zone B u Umag, Novigrad, Brtonigla, Grožnjan itd., a ostala su i ona sredstva Ministarstva kulture za našu Izdavačku kući Edit, ona koja su bila predmet sukoba s nekadašnjim ministrom Hasanbegovićem. Za Talijane koji žive u Istri iznimne je važnosti i današnja vijest, a to je da se zatvorila financijska konstrukcija za novu bolnicu u Puli, to nas raduje jer je i tu je bilo dosta razgovora, ali i donacije, savjeta za Savjet za nacionalne manjine povećane su kao i sredstva za Ured za ljudska prava i prava nacionalne manjine. Zaključujem, u idućem mandatu o operativnom planu trebat će se početi govoriti od prvog dana i ostvarivati od prvog semestra jer nepotrebno potrošiti nepotrebne kalorije na kraju kada se može lagodno to sve ostvariti tijekom utakmice.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre financije gospodine Marić sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću se prvo nadovezati na kolegu koji je pričao prije mene pa sam gotovo siguran da će Vlada osim što je iznašla mogućnost osiguranja sredstva za bolnicu u Puli na isti način osigurati onaj udio koji se veže na izgradnju novog dijela Opće bolnice u Bjelovaru. Ali vratimo se direktno na proračun koji je nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave o rebalansu danas kao najvažnija rasprava ili najvažniji dokument ove Vlade odnosno RH u idućoj godini. Ako pogledamo prihodnu stranu koja se temelji na očekivanom rastu gospodarske aktivnosti uzimajući prije svega u obzir učinke četvrtog kruga provedbe porezne reforme koja je započela u 2017. godini, kao i jačanju apsorpcije sredstava iz fondova EU, vidimo da su ukupni planirani prihodi proračuna u 2020. godini od 145,1 milijardu kuna, a temeljem svih pokazatelje koje imamo trenutno na prihodnoj strani mi smatramo da je prijedlog državnog proračuna za 2020. godinu u njegovom prihodovnom dijelu realan. Dio rashoda koji je povećan u odnosu na 2019. godinu odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene uslijed pune primjene povećanja osnovice iz 2019. godine i primjene očekivanog povećanja osnovice za izračun plaća za 6,12% u 2020. godini. Primjene mjera demografske politike u prvom redu povećanje naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za što je osigurano dodatnih 160,6 milijuna kuna i osiguranje sredstava za kompenzacijske mjere jedinice lokalne i područne samouprave u iznosu od 507 milijuna kuna koje će tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave biti plaćane kvartalno i to odmah na početku kvartala što je stvarno dobra stvar u smislu da će jedinice lokalne samouprave moći i dalje nazovimo to disati i servisirati, ali ići u razvojne projekte i razvojne proračune za iduću godinu. Treba spomenuti tu i povećanje rashoda za mirovine i mirovinska primanja, ali svakako i povećanje potpora za poljoprivredu, prije svega kroz izravna plaćanja i mjere uređenja poljoprivrednih proizvoda koje će u 2020. godini dosegnuti razinu od 3,2 milijarde kuna, što znači do sada najveća razina potpore u poljoprivredi, a poljoprivreda je posebice izuzetan i gotovo kod nekih i jedini prihod na domaćinstvima, pogotovo na područjima odakle i ja osobno dolazim pogotovo na području Slavonije, ali i Baranje i ostalih dijelova RH. Pomoći koje se financiraju iz proračuna EU i ostalih izvora financiranja u 2020. godini planirane su na razini od 6,1 milijardu kuna te se povećavaju u iznosu od 1,3 milijarde kuna u odnosu na tekući plan ove 2019. godine prije svega kroz program Konkurentnost i kohezija. Evo meni je drago gospodin ministar zajedno sa gospodinom premijerom i ovaj tjedan bio u Pragu na summitu 16 zemalja EU gdje direktno se bori za to da nam ne skinu sredstva u Kohezionom fondu gdje bi prije svega i za našu državu i za naše općine to bio veliki problem. Kad smo već kod operativnih programa moram napomenuti da su u proračunu osigurana sredstva za provedbu istih u 2020.g. u skladu sa programom Vlade za mandatno razdoblje, pod time mislim i na vraćanje sredstava Savjetu za nacionalne manjine na ciljani iznos kroz program Vlade koji je identičan iznosu prije krize.

U proračunu su nadalje osigurana i sredstva za investicije u infrastrukturu među kojima bi prije svega izdvojio nastavak radova na brzim cestama i to na dionici Farkaševac-Bjelovar, nakon toga modernizaciju državne ceste B5, a posebice rješavanje djela te državne ceste kroz općinu Končanica gdje je hitno rješavanje modernizacije prometnice, ali i izgradnje nogostupa jer još uvijek dio djece na putu prema školi djelomično hoda po neadekvatnim nogostupima ili samom kolniku ove izuzetno opterećene prometnice. Osigurana su nadalje i sredstva sa udjelom financiranja iz Europskih fondova za izgradnju vrtića, škola, domova, kao što je Slovački vrtić u Jelisavcu, vrtići u Punitovcima, u Dežanovcu ili kulturni centri u Daruvaru ili Našicama, ali isto tako i primjer, jedan od primjera je kulturni dom u Šibovcu. Temeljem svega iznešenog smatramo da je ovaj prijedlog proračuna uravnotežen, te da Ministarstvo financija i ova Vlada sagledava sve proračunske korisnike i vodi računa o smanjenju javnog duga. Drago nam je što su operativni programi u ovoj godini ipak dobili određenu potporu, kao što je moj kolega prije mene govorio iako smo pregovarali do zadnjeg trena, ali i mi shvaćamo da nije neke stvari moguće napravit u jednoj godini, operativne programe vjerujem da ćemo u idućem mandatu, u idućem razdoblju, stvarno staviti i na jednu veću razinu i da ćemo definirati i njihovo financijsko djelovanje na proračun odma u startu kako ne bismo morali dolazit do ovog, ali evo zahvaljujem i ovoj Vladi i potpredsjedniku Mariću sa suradnicima što su omogućili da se u velikom dijelu ipak operativni programi provedu. Stoga evo i Klub zastupnika nacionalnih manjina uz provedbu ovakvih operativnih programa sprema podržati prijedlog ovog proračuna za 2020.g. Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege, danas ovdje imamo prijedlog proračuna koji se, kao što je ministar rekao, zasniva na očekivanjima prvenstveno gospodarskog rasta, rasta BDP-a i interesantno je evo pogledati zapažanja Europske komisije koja je bila jasna u tome, naravno da ima tu pozitivnoga kretanja, al ono što oni upozoravaju je pitanje dugoročnosti, danas se već to i spominjalo u raspravi, da li možemo računati na ovaj intenzitet rasta, već sada je evidentno da zamah rasta BDP-a koji je s početka godine počeo je opadati i očekivanja su da bi to svelo se možda u ovoj godini na 2,9%, ali kasnije imamo jedno smanjenje, tendenciju smanjenja tijekom slijedeće dvije godine jel mi govorimo ovdje danas i o projekcijama za '21., '22. gdje bi onda negdje došli na razinu 2,4 što nikako ne odgovara potrebama koje mi imamo i željama, očekivanjima naših građana za boljim životom. Ako gledamo države u okruženju, pa čak evo Srbiju koja nije članica EU onda s pravom možemo reći da nismo uspjeli kao članica koja ima pravo na fondove koji upravo trebaju potaknuti rast, doseći stope rasta od 4-5%, uvijek govorimo o toj nekoj magičnoj granici, 5% je nešto što osigurava da efekt kojeg je danas premijer prezentirao i osjete građani, znači moramo osjetiti, ne samo statistički biti da je to iskazano, nego moramo i osjetiti, da osjetimo ovo nominalno povećanje, ali kako ćemo osjetiti svi govorimo o prvo demografiji da je vezana za radna mjesta, da je, radna mjesta vezana su za gospodarski rast.

Da li je to politika u kojoj treba ostvariti neke europske ciljeve, moguće. Ja ću se složiti s premijerom ako je ovo razvojni sporazum, ja se ne bojim da će biti nedostatak hrane u RH, dio smo zajedničkoga tržišta, sve će nam doći, ali onda u ovoj bilanci, kad se gleda sastavnici ključnoj, jednoj od sastavnica BDP-a, uvijek ćemo imati disbalans. Znači, da će nam uvoz biti značajno veći od izvoza i da će deficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni nas nagrizati i on nagriza i stopu BDP-a. mi je sad baziramo na unutarnjoj potrošnji, domaćoj potražnji koja i nešto na ovim kapitalnim investicijama koje se događaju, ali to nije dovoljno, ispuhat će se jednom. Provest ćemo sve porezne reforme, osigurati maksimume koje možemo i onda se vratimo na probleme tržišta radne snage, ako budemo oslobodili tržište radne snage da uvoz radnika bude slobodan, ti radnici svoju plaću u dobrom dijelu neće potrošiti u RH, oni će trošiti u matičnim zemljama iz kojih dolaze jer gastarbajteri je pojam koji je i kod nas jako uvriježen. Gdje su naši ljudi odlazili tijekom decenija raditi u razvijene zapadne zemlje i ta sredstva donosili u Hrvatsku i ulagali ovdje, gradili i stvarali pa na kraju smo jedno od predvodnice upravo toga transfera sredstava gdje naši ljudi koji su zaposleni u drugim zemljama članicama transferiraju sredstva prema Hrvatskoj i to je značajan iznos. Da li mi očekujemo da će ljudi koji dolaze iz Bangladeša ili drugih zemalja ovdje raditi i živjeti ili će ovdje dolaziti preko sezone ili tijekom cijele godine, zarađivati, štedjeti maksimalno i to prenositi svojim obiteljima koji u nekoj drugoj zemlji žive. Znači ne možemo bazirati na tržištu radne snage da će se stvoriti nova dodana vrijednost, ne možemo reći da će se stvoriti neka nova potražnja. Imamo strukturni problem i taj strukturni problem se prenosi na ovaj prijedlog proračuna. On kao takav će izgubiti dah. Kolega Lalovac je o tome dobro govorio. Sada kad je bio pozitivan bal, kad je trebalo iskoristiti pozitivne trendove gospodarske, gdje su sve zemlje bile uspješnice, mi smo našli zadovoljštinu u tome da usporedimo sa stopom rasta jedne Njemačke pa kažemo naša stopa rasta je veća, ali nitko da kaže koliko je nominalni BDP jedne Njemačke, koliko je njihova snažna supstanca i njihovih 0,1 rasta, kolegice i kolege vrijedi više nego naših 5% da imamo i nikako ih nećemo moći dostići ako ne budemo imali ambiciozan proračun. Ako naš proračun ne bude taj koji podupire razvoj gospodarstva i ono što je najbitnije, da bude realan, da nam se ne događa da svaki rebalans, ali svaki rebalans, što imamo? Imamo snažno rezanje svih troškova, pogotovo onih gdje treba financirati iz hrvatskih sredstava, iz nacionalnih sredstava koja prikupljamo kroz porezna davanja naših građana. I onda nam se pojavi jedna sintagma danas, najviše dajemo našim poljoprivrednim proizvođačima poticaja, ali kad pogledamo strukturu, da nema Bruxellesa, da nisu dali najviše jer to je potpisano sporazumom, ugovorom o pristupanju, naš udio se smanjio u tome, naše bi poljoprivredni proizvođači dobili značajno manje. I to je istina. Brojni su problemi, ali evo, podijelit ću vrijeme i sa kolegom Pranićem pa da i on nešto kaže o toj temi. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Ja ću krenuti izlaganje u ime kluba s jednim osvrtom na sve replike uoči jutros koje je izložio premijer gdje se konstantno pojavljivala jedna floskula, mi dajemo, ova Vlada dajem, pa se ja pitam, da li se daju osobni novci ili mi danas raspravljamo o novcima svih poreznih obveznika, svih građana i zapravo se to preusmjeravaju na neki način novci svih Hrvata. Kako se raspoređuju i kako se transferiraju, to je već pitanje samo po sebi. Nema rasterećenja ni za građane ni za porezne obveznike bez smanjenja rashoda. Ja sam zaista mislio da će ova Vlada obuzdati galopirajuće rashode i mi moramo biti svjesni da smo postali uteg i gospodarstvu, prvo mi ovdje u Saboru, s obzirom koliko nas ima, vjerojatno bi nas trebalo biti manje, pa i u ministarstvu jer je nerealno da država Hrvatska ima 20 ministarstava, nerealno je recimo da imamo Ministarstvo regionalnog razvoja koje raspoređuje 300 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava, a imate povećanje 2 milijuna kuna za plaće zaposlenih. Pa što ti ljudi rade ako se kumulativno smanjuje i odnos za potpomognuta i brdsko-planinska područja i otoke, a povećavamo plaće i upravo na te plaće sa najviše grinta plaćaju javne uprave, javne uprave Hrvatske koja je deklarirana od EU, da je najmanje efikasna, deklarirana da najviše izdvajamo na masu kumulativnu plaća s obzirom na BDP i mi svaki put u svakom proračunu imamo kumulativno povećanje mase izdvajanja sredstava za plaće javne uprave. Meni nije jasno da svaka Vlada kalemi dodatan broj zaposlenika i kaže da će to biti održivo. Pa mislim, koga mi ovdje više varamo i zašto ne pogledamo istini u oči? Meni nije poznat nijedan slučaj da je netko u javnoj službi, kad mu tako loše u Hrvatskoj, dao otkaz i otišao u privatnu službu raditi, privatni sektor. Meni taj slučaj nije jasan, ali uredno iza svake Vlade 3, 4 tisuće bude povećano službenika, što u javnoj upravi, što u firmama u vlasništvu države, pa tko će to financirati i da li mi možemo govoriti o održivosti tog sustava s obzirom da znamo i imamo projekcije rasta BDP-a takvog kakav imamo. A i taj rast BDP-a je priča za sebe. Meni nije jasno da zemlje u tranziciji koje su do jučer bile nama iza leđa, Rumunjska, Bugarska, imaju veće stope rasta godišnjeg BDP-a za razliku od Hrvatske. Očito smo mi manje sposobni ili ne možemo obuzdati rashode pa i rasteretiti gospodarstvo, rasteretiti stanovništvo. Kod nas se u Hrvatskoj javljaju i dva procesa demografskog propadanja Hrvatske jer 57 tisuća mladih ljudi odlazi godišnje, Hrvatska stari. I kada gledamo u prijedlogu proračuna konkretno provedbene mjere demografske politike, izvršenju proračuna 2018. 36 milijuna kuna a plan 2019. 56, sad prijedlog plana za 2020. 45 milijuna kuna direktnih sredstava kojima ministrica demografije može raspolagati za demografske neke mjere usmjerene prema jedinicama lokalne samouprave i ostalo. Zaista ne znam da će netko sa 50 milijuna kuna provoditi demografsku politiku Hrvatske. A to kakvo stanje vlada u Ministarstvu demografije govori vam i državni tajnik g. Strmota koji je dao ostavku uredno na pressici Ministarstva demografije. Da situacija štima pa ne bi se valjda i ministrica demografije trebala mijenjati. Priča o regionalnom razvoju je priča za sebe. Osobno smatram da je poražavajuće da imamo 300 milijuna kuna vlastitih sredstava za provesti regionalnu politiku na razini Hrvatske potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, razvoj otoka. Razvoj, otoci se sa 111 milijuna kuna smanjuju na 94 milijuna kuna, isti ti otoci koji uredno putem turizma itekako uplate novac u državni proračun. I onda kada dođu ti zakoni ovdje pred nas u sabornicu govore u državnom proračunu nisu bila predviđena sredstva zato što nije bilo moguće povećavanje njihove zato što smo recimo imali zapis 280 milijuna kuna. I onda kada netko kaže zašto iseljava Slavonija, zašto iseljava Lika, Dalmatinska zagora, Gorski Kotar i dio Zagorja, pa iseljava zato što cijelo stanovništvo prelazi živjeti u Zagreb. Ali ako je to politika ove Vlade i ako će biti politika sljedećih Vlada onda recite da je bolje u Zagrebu sagraditi xy nebodera pa da se svi premjestimo živjeti u Zagreb. Jer ako ... [[Govornik se ne razumije.]] ima 280 milijuna kuna a kumulativno za regionalni razvoj nema toliko. Mislim kakvu politiku i kakvu poruku šaljemo prema područjima koja su najviše, najviše, područjima u kojima ima najviše iseljavanja.

Imamo jednu povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Poštovani zastupnik Damjan Vucelić. Uvaženi predsjedavajući povrijeđen je članak 15. Poslovnika. Vi kao što znate nije mi dostavljena dokumentacija koju sam tražio vezano za najam sabornice Europskoj pučkoj stranci, to već tražim sad već drugi put, ja bih Molim vas sjednite. Možete obrazložiti molim vas.

sada govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade sa pomočnicom, kolegice i kolege. Reći ću na početku da je kamera vražja stvar, toliko je magnetna da jednostavno neki naši kolege ne mogu izdržati da ne rade cirkus pred njom i da ne budu važni zbog tog cirkusa. Ono danas što je bilo na početku rasprave o državnom proračunu, temeljnom dokumentu za jednu državu ujutro nije bilo dostojno niti najlošijeg seoskog sajma gdje se ljudi svađaju. Neka ide na čast i diku svakom onom tko na taj način želi hvatati neke političke poene ali i mi svi nosimo onda tu mrlju i tu ljagu na sebi jer građani RH ne gledaju zastupnike po tome tko je tko, tko je oporba, tko je pozicija, tko je opozicija, tko je cirkusant, tko hoće ozbiljno raspravljati. Oni nas gledaju sve jednako. I mi svi nosimo taj teret naših kolega koji ovdje cirkusiraju kontinuirano. Meni se od toga doslovno, reći ću ovdje vrlo ružno i grubo bljuje. To više nema smisla. I razumijem cirkuse dok se radi o nekim ajde manje važnim temama ali kod rasprave o proračunu na taj način ukrasti raspravu nema stvarno nikakvog smisla i vrlo je neodgovorno i moram reći da je to štetno, da je to štetno. Morao sam ovo reći na početku jer jednostavno to sve skupa nema smisla, ja ne želim nositi taj teret na svojem licu, na svojem obrazu, želim ovdje govoriti, iznositi i stavove i kluba i svoje mišljenje što mislim o pojedinoj temi, vrlo ozbiljno, možda pogrešno, možda dobro, zavisi kako kada ali želim iznijeti konkretan stav koji imam, ne cirkusirati nego govoriti ono kako mislim pa ću tako i danas u ime našega kluba koji će podržati naravno proračun za 2020. godinu a navesti ću i nekoliko razloga zbog kojih ćemo to napraviti. Dakle ono što je vrlo važno i što je bitno i što se stavlja u drugi plan, o čemu se uopće ne govori, sa čega se želi skrenuti pozornost jest smanjenje zaduženosti, povećanje kreditnog rejtinga, rast BDP-a, porezna rasterećenja od 9 milijardi kuna za vrijeme ove Vlade i ove parlamentarne većine. Na račun koga? Na račun čovjeka i na račun gospodarstva. Hoćemo bagatelizirati porezno rasterećenje od 9 milijardi kuna? Ja ga ne mogu bagatelizirat jer je ono tu, ono je brojčano, ono je jasno, ono je evidentno i mi ga kao takvog moramo valorizirat, bili mi s time sretni ili ne ali mislim da bi svaki političar u hrvatskoj državi trebao biti sretan bez obzira bio pozicija ili opozicija ako dođe do poreznog rasterećenja u korist građana i gospodarstva od 9 milijardi kuna i pronać neku drugu nišu koju će gađat kao nešto negativno i loše. Povećanje izdvajanja za plaće i mirovine, glavne dvije stvari, glavna dva povećanja što je rekao i premijer u uvodnom djelu i sam ministar, u proračunu za 2020. g., ovdje treba navesti da je stvarno vrlo važno i bitno kada jedan čelnik Vlade, čelnik u krajnjem slučaju vodeće stranke, predloži odustajanje od svog programa u korist ljudi i njihovih plaća. Dakle premijer je odustao od svog programa da bi se smanjio PDV sa 25 na 24% i tu milijardu i 700 milijuna kuna, predložio da se usmjeri u plaće. Ne birokraciji, gospodo, ne birokraciji, razdijelimo malo javne službe u Hrvatskoj. Pa hoćemo reć da su policajci i prosvjetari birokracija? Ja mislim da nisu. Moramo malo razlučiti i tu neke stvari kad o tome govorimo. Dakle, apsolutno pozitivno i mislim da je i tu vrlo teško naći nekakav argument zašto to ne valja, ja ga ne vidim, osobno uopće nisam bio sretan time da se smanjuje PDV jer bi on nažalost ostao na računima većinom trgovačkih centara, niti bi to osjetili građani, niti bi to osjetili zaposlenici a država bi ostala bez tog prihoda, ne bi mogla podmirivat druge stvar, ovako to ide ljudima koji rade svoj posao, bilo gdje, bilo gdje, druga je stvar tko koliko radi, da li radi, to je stvar poslodavca, to je stvar onih koji zapošljavaju ljude, oni trebaju te stvari riješiti, isto kao što mi kao država moramo riješiti ta nesuglasja i oko koeficijenata i svega ostalog a to su stvari koje se rješavaju, koje će se ja vjerujem u dogledno vrijeme i riješiti. Meni je posebno onako ušlo u uho povećanje broja stipendija za studente. Veliko povećanje broja stipendija. To nitko, to je prošlo nam onako, nitko nije čuo. A ljudi, istaknimo to, istaknimo to. Povećana sredstva za drugih 6 mj. porodiljne naknade, znači za rodilje koje su na porodiljnom dopustu, jel je to dobar primjer, jel je to dobar potez, jel to pametna politika. Za nas u našem klubu, jest. Povećanja sredstava za potporu u poljoprivredi i to one izravne potpore znači za proizvođače, za mlade, za poljoprivredne proizvođače. Da li je to dobro? ja kažem da, dobro je. E sada se malo vratimo na onaj drugi dio jer većinom govorimo o projektima i investicijama i ovdje smo danas čuli raznoraznih konstatacija, komentara, nema investicija, nema ovog, nema onog, pa to nije točno, ljudi, o čemu mi pričamo uopće? O čemu mi pričamo? Mi kažemo da u Hrvatskoj nema investicija. Posebno me to onako zanimljivo dira kad čujem od lokalnih čelnika. To mi je stvarno pa moram reći, nakaradno. Dakle ja sam bio lokalni čelnik i provodio sam neke projekte, pripremao sam neke projekte i odgovorno tvrdim da u ovo vrijeme, u ove 2, 3 g., u lokalnoj samoupravi itekako ima projekata, da ima novaca, da oni koji to znaju iskoristiti itekako mogu i da mogu razvijat svoje sredine. I sam sam kao lokalni čelnik uspijevao sa svojim timom tada koristiti europske novce i evo, moj grad Križevci još danas baštini to, već 2 g. za redom je dakle proglašen najboljim gradom za korištenjem EU sredstava, za projekte koji su još tamo 2015., 2016., 2017. realizirani. Znači može se. Sada ih ima još više. Govorimo o infrastrukturnim projektima velike vrijednosti, govorimo o aglomeracijama, o programima Hrvatskih voda, o programima Hrvatskih cesta. Pa gospodo draga, aglomeracije su pokretane 2010. godine. Postavljam pitanje, pa što su radile one Vlade odnosno ona Vlada od 2012. do 2015., 2016. s tim aglomeracijama? Zašto nijedna nije pripremljena?

Evo u mojoj izbornoj jedinici, samo u II. izbornoj jedinici, ovoga trenutka je pripremljeno oko skoro 3 milijarde kuna aglomeracija za financiranje iz europskih fondova. Od Bjelovara, Koprivnice, Đurđevca, Dugog Sela, dakle ovog područja, Križevaca, Daruvara, o čemu govorimo mi? Jel govorimo o istim brojkama, govorimo o istom proračunu, govorimo li mi o istoj državi? Ja nisam siguran više ali mi se čini ko da nekad ne govorimo o istom prostoru. Dakle, odgovorno tvrdim, pripremljene su ali postavljam pitanje, zašto nisu bile prije pripremljene? Pa ne može ova Vlada sada biti kriva što netko prije nje nije pripremio projekte pa je nju to dočekalo, sada ona to priprema i bori se s time da dođe do realizacije. Da ne govorim o tome da je pokrenuta gradnja Pelješkog mosta, da se pokreću i dalje nastavak konačno radova na Podravskom ipsilonu evo što mene posebno veseli i onaj dio što je kolega Bilek maloprije govorio od Farkaševca prema Bjelovaru, ali posebno od Križevaca prema Koprivnici. Dakle i taj dio je pripremljen, ja pouzdano znam da je pripremljen i znam da će ići natječaj uskoro što je lani govoreno kod donošenja proračuna za ovu godinu. Ali moram reći ovdje da tu ima puno drugih problema u realizaciji takvih projekata koji nisu vezani za državni proračun nego za Zakon o javnoj nabavi. Dakle, moramo promijeniti Zakon o javnoj nabavi ako želimo da se projekti realiziraju, ako želimo veće povlačenje europskih novaca, ako želimo još jaču dinamiku. Samo na jednom projektu, nadvožnjak preko pruge u Križevcima čitavu ovu godinu, tamo negdje od početka ljeta pa do sada, traje navlačenje sa procesom i postupkom javne nabave. I sada je tek okončano i šta se dogodilo na kraju krajeva? Radit će ona tvrtka koja je prvotno izabrana ali smo izgubili pola godine dok se već to moglo napraviti. pa mi uredno i dalje dolje stojimo 25 puta dnevno na rampi i čekamo da prođu vlakići. E vidit, tu su problemi s kojima se mi moramo pozabaviti pa će nam te realizacije biti bolje, jače i veće a mislim da i u ovoj sabornici bi se trebalo pozabaviti sa Poslovnikom i nekim načinim ponašanja jer ovako sami sebi stvaramo štetu, zato imamo tako loš rejting, zato je Sabor malti ne sprdnja među građanima jer imamo ovakve stvari kakve smo imali danas ujutro, koje ne zaslužuju barem na ovakav dan kad se govori o krucijalnom, državnom dokumentu od kojega i preko kojega funkcionira cijela država, od plaća pa nadalje do svih projekata koji se događaju.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre financija, kolegice i kolege. Razmijenio sam par riječ sad u klupi sa kolegom Hrgom pa neću ponavljati ono što je on na početku izlaganja rekao, potpisujem u cijelosti, potpisujem u cijelosti.

Dakle ono što direktno ide građanima. To je otprilike govorim, to je negdje 43 milijarde, skoro 44 milijarde mirovina, kroz ovu indeksaciju koja ide, to su prava iz sustava socijalne skrbi i mjera populacijske politike oko 3 milijarde 665, šest milijuna kuna, ako se ne varam, koliko sam ja to uspio izračunat i to je negdje povećanje osnovice za izračun plaća od milijardu 700 milijuna kuna u idućoj godini ako se … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] A dobro, ja nisam matematičar. Dakle, ono što direktno odlazi građanima, što direktno odlazi građanima kroz povećanje osnovce za izračun plaća, kroz indeksaciju mirovina i mirovinskih primanja, kroz primjenu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, to je u ovom proračunu jako vidljivo i to znači bitna povećanja u odnosu na prethodnu godinu. Ja što se mene tiče, mogu reći da je uzimajući u obzir i jučerašnju raspravi i prijedlog rebalansa proračuna, ovaj je proračun na tim osnovama potpuno je uravnotežen, to je ono najvažnije. Da li između pojedinih stavki se može raditi nekakve izmjene, to je sad stvar eventualno amandmana koje će kolege podnijeti ali u svakom slučaju, ne dirajući u globale prihoda i rashoda proračuna. No poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre financija, vi ste uvijek ovdje u ulozi gromobrana za sve one korisnike državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika.

I bilo bi dobro da su tu, da mogu odgovoriti direktno. Evo npr. a vi znate da sam ja već o tome govorio, za Hrvatske ceste, oni su izvanproračunski korisnik i sad kad sam pročitao njihov prijedlog sustava naplate cestarina, moram priznat da sam ostao malo u čudu zato što taj problem naplate cestarina nije od jučer, nije od jučer, on se već godinama valja a imamo primjere u susjednim državama, nikako da to pitanje riješimo. Drugo, govorio sam i o tome, istinabog, napravili su razliku između turističke sezone i zimske sezone visine cestarina, ali na konkretnom primjeru, cestarina Zagreb-Šibenik u turističkoj sezoni je 162 kn, u zimskom razdoblju 152 kn, dakle ista relacija. Autoceste morate održavati u punom profilu. Dakle sva energija, signalizacija, električna energija, rasvjeta, zimska služba, sve čisto ko, ne može biti bolje. D1 kroz Liku zatvorena, kamioni, šleperi stoje itd., ruše se ceste, treba ih održavati a ovdje već taj trošak imamo. Zbog čega? Zbog čega prvo ne napravimo ono što je napravila i Slovenija i Austrija? Za kamione, šlepere itd. i zbog čega u zimskom razdoblju kad je ta autocesta koliko je meni znano a često idem u zimi dole, do Šibenika, poluprazna. Zašto ne idemo na cijenu koja pokriva ovne fiksne troškove i kanaliziramo taj promet jer ćemo na taj način igrom velikih brojki povećati prihod a s druge strane povećati trošarine. Pa vi znate, svaki automobil koji ide starom cestom može se sa rezervoarom vratiti iz Šibenika do Zagreba nazad ali bogami kad ide autocestom, morat će negdje punit već u Šibeniku ili na povratku na pola puta. Znači povećava se potrošnja goriva jer su veće brzine pa su prema tome i veće trošarine. I mogli bi ih onda usmjeriti u autoceste. No dobro, o tome razmislite. I na kraju, poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem vam jer smo jučer razgovarali a predstavnikom Matice umirovljenika Hrvatske i Sindikatom umirovljenika Hrvatske vezano za povećanje prihodovnog cenzusa za besplatno dopunsko osiguranje. On nije u proračunu, to je stvar uredbe, imam informaciju da ste već obavili neke razgovore sa nadležnim tijelima pa bih vas molio da takvu aktivnost nastavite jer stvarno, osnovica cenzusa nije mijenjao već godinama. A mi kroz indeksaciju mirovina, najnižih mirovina dobije 40, 50 kuna, nek dobije i 60 ali onda pređe cenzus i onda automatski mu je 70 kuna dopunsko zdravstveno osiguranje.

Mi koji smo duže u Saboru, sjećamo se vremena kada su rasprave o proračunu bile najbučnije i najaktivnije saborske rasprave. Ali izgleda da je to vrijeme iza nas. Sad dolazi vrijeme kad imamo više klubova, sad ih trenutno imamo 15, a sve manje zastupnika u Saboru i pogotovo ovako važan dokument ima kao što je proračun, državni proračun. Pa kad nam netko postavlja pitanje gdje smo i što radimo u Saboru, tek toliko da se podsjetimo da smo tu gdje jesmo, da imamo sve veći broj klubova a sve manji broj kvalitetnih rasprava jer ih sve stjeramo u prvih pola sata do sat vremena kad je premijer tu i kad se svatko junači u odnosu prema njemu a ne prema temi koja je na dnevnom redu, a na dnevnom redu je državni proračun. No, od mene toliko u vezi sa nekom vrstom samokritike. Što se tiče državnog proračuna, on i ove godine, ove godine je nešto izraženiji nego ranijih godina a pobuđuje niz političkih rasprava što je nužno, s jedne strane poslodavci koji kritiziraju Vladu ili šalju upozoravajuće poruke Vladi zbog toga što povećava potrošnju, povećava cijenu rada, diže plaće, što za njih naravno nije najpovoljnija pretpostavka njihovoga poslovanja niti njihovih prohoda. A s druge strane radnici, posebno oni koji rade u javnom sektoru, u zdravstvu, u školstvu i nizu drugih ustanova javnoga sektora, koji već godinama zapravo nemaju značajnije povećanje plaće i čiji sektori radni već ne samo godinama nego decenijama zapravo stagniraju u našoj zemlji, to se vidi u zdravstvu, to se vidi u školstvu, to se vidi u segmentima javne uprave ili javne administracije i iz toga razloga Vladi nije preostalo ništa drugo nego da odluči što je najbolje za učiniti. I ovoga trenutka se Vlada kao i dio vladajuće koalicije, posegla za mehanizmom da mjerama koje imaju na raspolaganju a to su mjere fiskalne politike, budžetskih sredstava, spriječi ono što se moglo dogoditi i ono što se djelomično događa a to je da socijalno nezadovoljstvo u sferi socijalnog i javnoga sektora, ne postane ozbiljan politički problem. Možda nisu mjere predložene u skladu sa očekivanjima svih aktera, niti koalicijskih a niti sindikalnih ali jesu mjere koje traže razuman odnos između onoga što očekuju poslodavci i onoga što očekuju zaposleni, posebno oni koji još uvijek imaju povijesnu, povijesno pravo, danas nažalost privilegiju, a to da budu sindikalno organizirani i da imaju kolektivne ugovore, a to zaposleni u javnom sektoru, ovi u privatnom sektoru nažalost to nemaju, još k tome ovi u javnom sektoru su višeg obrazovnoga statusa i imaju nešto više reklo bi se klasne svijesti, pa onda posežu za tim sindikalnim odnosno radnim pravima. Ne trebamo se čuditi, to je dobro, bolje nego da ulica na divlji način regulira kao što to regulira, pokušava regulirati u nekim zemljama. Prema tome, ova Vlada je pokušala pokazati i ova vladajuća koalicija je pokušala pokazati socijalnu osjetljivost ili ne samo socijalnu osjetljivost, nego istovremeno i osjetljivost kada je posrijedi zaustavljanje propadanja dijela javnoga sektora, barem kroz određeno vrijeme i na taj način stvorila pretpostavke za koje se nadamo da će dovesti i do obustavljanja štrajkova u prosvjeti odnosno u obrazovnom sektoru. Drugi mehanizam koji je Vladi mogao stajati na raspolaganju nažalost nije toliko u rukama Vlade, a to je mehanizam odnosa između fiskalne politike i monetarne politike, monetarna politika je danas mnogo važnija nego politika željezne zavjese koju neki danas spominju jer je ona zadanija nama nego što je to željezna zavjesa, propisana je od davne '90 i neke godine i drži nas u stanju u kojem nas drži, kojega trpe mnogi, oni koji imaju kredite boje se bilo kakvih aktivnosti u tom pogledu, a domaći proizvođači oni koji bi trebali biti izvoznici, koji bi trebali jamčiti veće prihode državi, oni nažalost trpe zbog toga. Ozbiljno pitanje, pitanje za sve nas koji smo predstavnici političkih stranaka, što nam je činiti u tom pogledu. Slabljenje javnog sektora kao kompenzacijska mjera za to, sigurno nije rješenje. Imamo iskustvo iza sebe kad je posrijedi privatizacija i ne bismo se smjeli entuzijastično usmjeravati prema tome kao što neki zagovornici neoliberalnih mjera to žele i u tom pogledu mi pozdravljamo što je Vlada donijela dodatnu mjeru, a to je da je odustala od smanjenja PDV-a i da će ta sredstva utrošena zapravo u potrošnju kao finalni produkt, a time će smanjiti propadanje u značajnom dijelu naše ekonomije, a to je javni sektor. Drugo je pitanje što Vlada može učiniti da poslodavcima i svim onima koji čine realni sektor, stvori pretpostavke da, bržeg rasta, da imaju pogodnije uvjete za poslovanje, da imaju jeftiniju radnu snagu, da je cijena rada, ne jeftiniju, nego da je cijena rada niža, da je cijena električne niža, e to je drugo pitanje, gdje i kojim sve mjerama i sve kojim eventualnim izmjenama poreskih zakona, a dosta ih je bilo izmijenjeno u ovim godinama, se to može eventualno postići, ako nije moguće postići s pomoću usklađenijega rada fiskalne i monetarne sfere unutar naše države. Nema nikakve sumnje da ovo što je predloženo sa ovim proračunom, a koje donosi povećanje i za socijalu i za socijalni sektor, daleko od onoga što je potrebno ljudima, posve sasvim sigurno, donesi povećanja i u nizu drugih područja, ali daleko od onoga šta je ljudima potrebno jeste mjera koja barem u ovom trenutku treba zaustaviti i zaustavit će vjerujemo porast nezadovoljstva, zbog toga oni koji kažu da je ovo predizborni proračun i sasvim sigurno da su suočeni sa tom vrstom ekonomskih i političkih izazova poduzeli istu vrstu mjere, ne zbog svojih političkih očekivanja, nego zbog toga da zaštite i ekonomiju i društvenu sferu od erupcije nezadovoljstva unutar društva. Što je moguće napraviti ili što bi Vlada mogla ili trebala napraviti na osnovi ovoga? Stvoriti pretpostavke za brži ekonomski rast. Uzet ću samo jedan primjer sa rizikom da možda pogriješim zbog nedovoljne upućenosti, ali saborska govornica mi dopušta da se upustim u to i da barem postavim pitanje. Jedna od područja u kojem mi trebamo bilježiti veći rast je sasvim sigurno poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka industrija i sasvim sigurno da u poljoprivrednoj proizvodnji gdje postoje sredstva iz Europskih fondova i gdje postoje nacionalna sredstva, ovoga trenutka ne bilježimo potreban rast, bilježimo rast potrošenja sredstava, ali ne rast poljoprivredne proizvodnje, dakle bilježimo rast trošenja sredstava bilo iz nacionalnog bilo iz europskoga sektora, ali ne i ozbiljan rast poljoprivredne proizvodnje. Pitanje je sada, kolegice i kolege, ne bi li zapravo, nije li zapravo došlo vrijeme da razmišljamo o tome da RH treba neka vrsta Agrobanke kao dodatnoga instrumenta koji bi stvorio pretpostavke za kontroliranu i usmjerenu poljoprivrednu proizvodnju odnosno rast poljoprivredne proizvodnje, jer ovakav način kakav sad imamo koji traje godinama, barem na osnovi mojega iskustva kao zastupnika, presporo donosi rezultate i sa golemim trošenjem sredstava koje sasvim sigurno u najmanju ruku nisu racionalni. Tema o kojoj želim kao predstavnik Kluba SDSS-a reći nekoliko riječi jeste pitanje uravnoteženog regionalnog razvoja o kojem je nešto govorio predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina kolega Bilek. Područja na kojima žive zajedno pripadnici većinskog i manjinskog naroda svih manjinskih naroda na području RH od istočne Slavonije pa do Dalmacije do Istre, posebno ovaj dio od istočne Slavonije do Dalmacije, žive u područjima sa devastiranom infrastrukturom i sa odsustvom bilo kakvih ozbiljnijih ekonomskih aktivnosti. Dodatni programi revitalizacije tih područja sa obnovom infrastrukture i sa stvaranjem pretpostavki za razvoj poljoprivrede OPG-ova i turističkih kapaciteta je jedino što ta područja može sačuvati od daljnjega propadanja i daljnje depopulacije. Uzmimo samo Ličko-senjsku županiju. Ličko-senjska županija sasvim sigurno danas nema ni 7 stanovnika po kvadratnom kilometru u prosjeku, a tokom 80-tih godina na području Ličko-senjske županije ili onoga što danas imamo kao Ličko-senjsku županiju uzgajalo se 250 tisuća grla ovaca. Danas se ne uzgaja ni 10% toga. Zato što nemamo takvih mjera, zato što nemamo takve politike, zato što nemamo takvih poticaja da ljudi tamo žive i da ih potičemo da tamo žive na valjan način. Naravno, nekima je draže da još uvijek imamo post ratnu, ratnu politiku pa da onda o tome raspravljamo, a ne da raspravljamo o ovakvim mjerama. Dakle mi očekujemo da se sredstva koje je Vlada u zadnjih 2 godine počela izdvajati i koja su skromno krenula sa 30 milijuna kuna za sva područja, da se ta sredstva povećaju barem dvostruko kako bi se na tim područjima stvorile pretpostavke za ubrzaniji oporavak i za vraćanje, koliko-toliko, koliko-toliko izglednih mogućnosti da se trend umiranja tih krajeva, ali doslovno kažem umiranja jer ljudi umiru, obrne u smjeru tog da se zaustavi taj trend. Na kraju bih htio kazati g. ministre i kolegice i kolege da mi je kao zastupniku nacionalnih manjina i kao predsjedniku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina HS-a drago što smo ove godine mogli prihvatiti proračun na Odboru za ljudska prava koji je vodio računa o socijalnim kategorijama, ali vodio je računa i o ključnim institucijama pučkih pravobraniteljstava, od pučke pravobraniteljice koja štiti opća prava koja po prvi put nakon niza proračunskih godina dobiva povećanje, a isto tako i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost djece i to su koliko god bile male sume, iznimno značajne.

Sljedeći klub zastupnika je onaj Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani ministre jer predsjednika Vlade nema, izašao je. Danas sam postavio jedno pitanje, jednostavno pitanje, dosta egzaktno i očekivao sam da će predsjednik Vlade odgovoriti sa da ili ne. Tražio sam da mi potvrdi, da ili ne, evo postavljam vama, volio bih čuti to da ili ne. Hrvatska se zadužila preko obveznica na domaćem tržištu 5,5 milijardi kuna. 7.7. 3 milijarde kuna po kamati od 3,25% Zatim u 2018., 27.11., 11 milijardi i 300 milijuna kuna, pa onda 9.7.2018. 10 milijardi kuna, znači po kamati od 2,3% Onda se zadužila 5.2.2019. 500 milijuna eura na domaćem tržištu, onda se u međuvremenu još zaduživala još na međunarodnom tržištu pa se zadužila '17., '18. i '19. 1 milijardu i 250 milijuna eura, pa 1 milijardu i 270 milijuna eura, 270 milijuna eura i sad konačno zadnje je 19. lipnja ove godine je 1,5 milijarda eura. Možda sam malo pogriješio, ali otprilike to je to. To je tako zbirno 80-tak milijardi kuna. Ja sam tražio samo potvrdu od danas od predsjednika Vlade da mi kaže da ili ne. To je točno, zar ne? Ovo je egzaktno, ovo je sa stranice ministarstva? Da, to je točno. Ja bih volio bez obzira koliko to loše zvuči, da to se ipak izgovori s ove govornice, znači, meni je predsjednik Vlade rekao da treba biti istinoljubiv, a pa baš u tom kontekstu, da. I sad ću vas i pohvaliti malo. Znači i stvarno, imali smo neke kredite koji su bili jako, jako nepovoljni po skupim kamatama, velikim kamatama i ovo je reprogramu jednoj mjeri, nisam rekao da je ovo sve loše, da je reprogram i tako da smo se mi zadužili ponovno da bi digli povoljniji kredit, ali smo se i poanta je ipak, zadužili ponovno.

Znači mi smo po glavi stanovnika s obzirom da smo država koja gubi stanovništvo, a dug je narastao zaduženiji. Ja znam da se to može prikazati vani EUROSTAT, ja stvarno nisam ekonomist, može se prikazati na ovaj ili onaj način ali evo i ja imam domaćinstvo i ako sam ove godine, znači i ja dižem kredite, ali ako sam ove godine digao malo više kredita nego lani onda sam zaduženiji, nisam manje zadužen, bez obzira što su mi primanja možda nešto veća. Tako da je to jedna stvar koja evo ja želim da se kaže istina s ove govornice, dakle to je istina. Hrvatska se zadužila, dijelom su to dosta povoljnije kamate što nije loše, ali se zadužila u ovom periodu 80 milijardi kuna. I to ne valja dugoročno. Ovo je zapravo jedan globalni problem kojemu ja ne vidim ni rješenje. Jedna primjedba, evo žao mi je što je kolega Pupovac napustio sabornicu, maloprije je govorio ovdje prije mene pa je dosta zadovoljan proračunom, onako govorio je srcedrapateljno opet o nerazvijenim područjima koja su Lika, Dalmatinska zagora koja su najviše stradala u srbočetničkoj agresiji. Dobro, dijelom naglasit ću su nerazvijeni i upravo zbog te srbočetničke agresije, ali zadovoljan je jer su njegove novosti znači taj portal i novina Srpskog narodnog vijeća i ovaj put dobili 4,5 milijuna kuna iz državnog proračuna. Pa bio bi i ja zadovoljan na njegovom mjestu. Dakle, on je dobio 4,5 milijuna kuna, pa naravno da će pozdraviti Andreja Plenovića i njegovu Vladu jer ponovit ću, srpske novosti i ovaj put dobijaju 4,5 milijuna kuna iz državnog proračuna pa naravno da je drug Milorad Pupovac i ovaj put zadovoljan sa ovakvim državnim proračunom. Ali idemo dalje, ja sam o ovome već govorio ministre pa ću ponoviti, nažalost u vašem izlaganju ali i onim papirima koji su meni na stolu, tih tisuću listova koliko ima, nisam vidio ono što me zanima kvalitetne demografske mjere. Neću reći da sve demografske mjere koje su napravljene, govorim o financijama, da su loše, ima tu i dobrih stvari od stambenog zbrinjavanja, kredita do nekih poticaja malo većih, ali sve skupa to je jedno veliko nula jer mi na demografskim tokovima u našoj domovini u državi Hrvatskoj mi ne vidimo da se stvar promijenila. Dakle ako i dalje imate poplavu i voda vam ulazi u kuću, znači rupe niste začepili, a mi ćemo se uskoro utopiti u toj našoj kući. Dakle situacija nam je katastrofalna. Dakle, ne vidim u proračunu niti jednu ključnu financijsku, demografsku mjeru i to je jako loše. Ali napomenut ću, da je upravo premijer Andrej Plenković i u predizbornoj kampanji naglašavao demografija, demografija, povratak mladih i što je najbitnije poticaji za mlade obitelji, a toga nažalost nema, toga nema. I to je zapravo ona ključna točka na kojoj bi se trebala lomiti i vlast u ovoj državi e tu ova Vlad nije napravila ništa. Znači na najvažnijoj točki nije napravljeno ništa. I još samo jedna objekcija, jedna primjedba na kamate, dakle rečeno mi je moram provjeriti da smo se zadužili sada po 1,5% kamata i to je kao uspjeh. Pa nismo se mi zadužili po tim malim kamatama poštovani ministre zbog toga što je, ne sumnjam ja u vaše sposobnosti, zbog toga što je netko bio jako sposoban pa je to isposlovao nego jednostavno imamo trend pada kamata na globalnom tržištu kapitala. Znači imamo čak neke države koje daju negativnu kamatu, znači ako mi ti čuvaš novac ti moraš ako ti neko čuva tvoj novac ti moraš banki platiti. Danas se u svim razvijenim zemljama svijeta ne namjenski, stambeni, bilo koji drugi krediti dobijaju sa tri puta manjom kamatom od koje se zadužila Hrvatska država kroz plasiranje obveznica na međunarodnom tržištu, tri puta manjom kamatom. I ono što mene brine evo za kraj, neću do kraja iskoristiti svoje vrijeme, još jedan podatak koji je jako bitan. Dakle većina ovih kredita od 80 milijardi kuna, ponovit ću 80 milijardi kuna, dolazi na naplatu '28., '29., '30. godine znači to će naša djeca vraćati. Dakle, kolegice i kolege ako se budete bavili politikom, ako budete htjeli participirati u vlasti budite spremni da ćete morati na neki način naći u tri godine toliko novaca jel se Hrvatska zadužila. Ali ovo nije kraj, znači bit će toga još.

Pa evo nastavno ne samo na ovu raspravu kolegu Zekanovića zastupnika uvaženoga nego i neki drugi, mislim da je dobro da ste otvorili ovu temu pa je i prilika da malo možda jasnije još pojasnim određene stvari vezano za javni dug. Meni je osobno jako drago da se ta tema potencira, ali mislim da je to važna tema i za Hrvatski sabor, a i za javnost tko god gleda ovu današnju raspravu i zasjedanje pa da ima nekakvih konstruktivnih stvari koje su otvorene pa da ih na neki način bolje pojasnimo. Dakle ne mogu sada reći da li sam svaku dobro čuo, ali pretpostavljam da je sve točno što ste rekli vezano za izdanja pojedinih obveznica. Ali isto tako moramo vrlo jasno reći da su se najvećim dijelom ta izdanja obveznica događale kako bi se refinancirali otplatile obveznice i neki drugi, ali poglavito obveznice druga dospijeća dugova iz nekih prijašnjih razdoblja. Uopće nemam namjeru niti upirem prstom u bilo koga, različite vlade u raznim okolnostima različite su potrebe imale. I evo recimo za primjer, za primjer u kako ste dobro rekli u 6. mjesecu RH je izdala obveznicu od milijardu i pol EUR-a na međunarodnom tržištu. Kamata prinos u trenutku izdanja je bila 1,132, 1,132 mi smo kupon ono što piše na dokumentu što se plaća godišnja kamata stavili na 1,125. Sa tim novcima će se upravo sutra refinancirati i otplatiti obveznica koja nam dospijeva u iznosu od milijardu i pol dolara. Kada je ona izdana i sve te godine, 10 godina mi smo na nju plaćali 6,75% znači samo na tom refinanciranju negdje oko 500 miliona kuna, 500 miliona kuna samo na jednom instrumentu godišnje se ostvari ušteda, vrlo jednostavna je matematika ne treba tu ovoga puno čak ni računati. Međutim u isto vrijeme kada otvaramo pitanje javnog duga mjesec za mjesec, kao što je sad aktualno, točan je podatak zadnji koji ste iznijeli i neću umanjivat njegovu vrijednost, ali ću reći da je relevantnije uspoređivati i raditi usporedbe na kraj godine zato što baš evo u ovom konkretnom slučaju mi smo izdali obveznicu u 6. mjesecu, od 6. do 11. mjeseca ovo vrijeme mi praktički imamo dva instrumenta na snazi, ta sredstva koja su izdana jer vi ne možete baš u potpunosti baš uvijek biti sigurni kad će trenutak na financijskim tržištima biti dobar. Vidjeli smo nekoliko primjera bez obzira i na povoljne okolnosti na financijskim tržištima da su pojedine zemlje, a tako i korporacije išle na tržište i nisu se uspjele ovoga zadužiti odnosno izdati obveznice. Jednostavno tržište se u tom trenutku srušilo, bilo nepovoljno, bilo ovako ili onako. Mi smo to napravili unaprijed da bismo osigurali drugu polovicu godine jer nikad ne možete predvidjeti sve okolnosti i sada kada se ta obveznica refinancira do kraja godine će se to sve skupa popeglati. Teško mogu sa sigurnošću decidirano reći koliki će nominalno dug bit, jel u našem javnom dugu nije samo kuna ima i EUR-a, sa od sutrašnjeg dana više neće biti dolara jer ovo je zadnja obveznica koja je čisti dolar, iduću godinu otplaćujemo onu dolarsku obveznicu koja ima, koja to kažemo nije hrvatska riječ, znači zamijenjena u EUR-o svopara, dakle ona je ona je instrument zaštite od tečajnog rizika od valutnog rizika da se promjeni ovoga tečaj smo se zaštitili i promijenili ju u EUR-e, ali recimo ova će biti zadnja dolarska. I sada kad gledate ovisno o tom tečaju teško možete znati koji će biti tečaj na 31.12., ali mi u svakom slučaju očekujemo da negdje oko gotovo 2 milijarde kuna će dug nominalno biti manji. Znači negdje na razini oko 284 i nešto milijarde kuna, krajem ove godine, kraj 2015. je bio negdje oko 287. To su vrlo, vrlo egzaktni podaci, nisu to podaci Ministarstva financija tu uvijek vrlo jasno apostrofirati za statistički obuhvat i za podatke u RH nadležni Državni zavod za statistiku i HNB. Ja samo između ostalog raportiram ono što oni kao službene podatke i kao nezavisni statistički uredi na taj način objavljuju. Ali u svakom slučaju zahvaljujem da ste u svojoj raspravi otvorili tu temu jer mislim da je dobro, da između ostalog i sve te tehničke aspekte, a suštinski vrlo važne jer govorimo o hrvatskom javnom dugu, pojasnimo.

Drago mi je da ste pojasnili, drago mi je i ja sam i rekao u svojoj raspravi da je dobro da se je iskoristio trenutak kad su kamate znatno niže da se to reprogramira i to ste dobro napravili, ali ipak sam htio ukazati na ovu činjenicu koja, ja, niste ni vi krivi i vi ste ovdje od nedavno. Znači to je zapravo imamo jedan tijek i jedno način poslovanja još zadnjih puno desetljeća ali je činjenica, ipak se, volio bih da ste izgovorili za ovom govornicom jer treba biti transparentan, znači da kažete i tu brojku, sad ste vi rekli 274 nije bitno, plus minus jedna, dvije milijarde i volio bi da ste rekli i ovo što sam ja izgovorio da ipak građani čuju. Da smo se mi dodatno zadužili opet na jedan duži period, na 10 i više godina, 80, 80-tak evo cirka plus, minus milijardi kuna jer smatram da je formacija, da je dobro i to reći jer je istina. Dakle, ako ostvarujete suficit proračuna, dakle prihodi veći od rashoda pa ćete iz tog viška otplaćivati dug što dijelom se i događa ove zadnje dvije godine, a isto tako imamo onaj treći element ili drugi kada gledamo ukupno upravljanje javnog duga, a to je privatizacija, prodaja, aktivacija državne imovine kako god mi to nazivali gdje kroz nekakvu zamjenu jednog oblika imovine, recimo zemljište ili udio u nekakvom poduzeću mijenjate ga za drugi oblik imovine u ovom slučaju novac kojim onda praktički otplaćujete nekakve dugove i nominalno smanjujete dug.

Gospodine Mariću vi ste rekli jednu ključnu stvar, a ta ključna stvar jest da znači reduciranje duga, reduciranje javnog duga vrši se na način da se prodaje državna imovina. Znači da se prodaju državne strateške firme i da se kreće u privatizaciju. Al ono što mene zanima, a nikada još nisam uspio doći do tih podataka tko su vjerovnici hrvatskog javnog duga? Evo ja vas molim ako mi možete to reći, znači navesti te financijske institucije koje su vjerovnici hrvatskog javnog duga, poslati mi to pismeno. S druge strane smanjivanje javnog duga ako ćemo sagledavati sa globalne razine to je Sizifov posao zato što kada bi gledali ukupno javni dug kroz novčanu masu činjenica je, svih država, činjenica je da se ti dugovi u konačnici ne mogu vratiti, a posljedica toga će biti privatizacija [[Upadica: Hvala]] javne imovine u svim državama [[Upadica: Hvala lijepa]] Hvala. Poštovani i uvaženi kolega zastupniče, dakle ja nisam kao prvo baš tako rekao kako ste interpretirali, dakle rekao sam kako se može, nisam rekao da mi to radimo, ali kada pogledate ovo nominalno smanjivanje manjim, puno manjim dijelom je došlo od aktivacije i prodaje nekakvih udjela, pa pogledajmo u zadnjih par godina što je od toga u RH privatizirano odnosno koliki udjeli su prodani ovih ili onih firmi, međutim rekao sam kada gledamo nominalni dug kako se on može smanjivati, dakle dva su, dva su načina.

Uvaženi ministre, možda je problem u tome što se strategija upravljanja javnim dugom donosi za razdoblje od 2.g., ova zadnja od 2019. do 2021. ako vidimo dospijeće ili ročnost duga onda vidimo da gotovo 90%, gotovo polovica je duža od 10.g. dospijeće, a gotovo 40% je od 5 do 10.g. dospijeće i vaš, jedan od vaših vrlo važnih poslova je osigurati ravnomjerno naplatu, ravnomjeran dolazak tih, tih obroka na naplatu javnog duga.

Pardon, poštovani zastupnik isprika, potpredsjedniče HS, ma dobro to je naravno dobra i prijedlog i inicijativa i sad razdoblje na koje se on odnosi kao i strategija o planiranom javnom dugu, možemo mi to i produžiti i na 5 i na 7 i na 10.g. kao horizont, suština je još važnija ja bih rekao, upravo ovo što ste vi rekli, dakle mi sad to donosimo godinu za godinom i dobro je da je donosimo jel prije toga je bilo vrlo sporadično ako uopće ovoga se i donosila, ali upravo sad kad spominjete ročnost duga, pa ako je RH izdala trezorski zapis prije par tjedana ili mjeseci sa negativnom kamatnom stopom, znači to je konkretno bio instrument na godinu dana, sa negativnih -0,05, netko će reć, pa zašto sad dug ne refinancirate, pa nije baš to tako moguće, jel možete naći odjednom 285 milijardi kuna koje ćete refinancirat s druge strane, pa i danas ako hoćete neke od obveznice ranije isplatiti, na to morate platit premije jel njima se danas trguje, cijena je poprilično visoka, dakle sve je to skupa jedna vrlo kompleksna tema, ali ja se još jedanput zahvaljujem da smo je uopće otvorili, nadam se da će i nekih slijedećih intervencija [[Upadica: Hvala]] i replika bit na tu temu, pa da još pojasnimo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi ministre, kolegice i kolege, ja ću se prije svega malo osvrnuti na makroekonomske projekcije 2019.-'22. gdje vidimo da BDP bilježi blago usporavanje, tako da imamo plan za 2020. rast BDP-a od 2,5%, normalno sve je to bazirano u stabilnu inflaciju od 1,5% gdje imamo već određeni dio koji je tu, pa i nije tako značajan rast, ali ono što je daleko bitnije je sama struktura koja utječe na rast BDP-a, pa tako vidimo da se u dijelu osobne potrošnje planira zadržavanje na 3,4% udjela s daljnjim tendencijom smanjenja, kao isto i državne potrošnje koja je bila u 2019. 3,2, a planira se na 2,7, ohrabruje i podatak koji je planiran u dijelu izvoza roba i usluga gdje se planira povećanje s 2,3 udjela na 2,6, pa dalje na 3%, što bi trebalo ipak doprinijeti jednom oživljavanju naše proizvodnje i u dijelu usluga isto imamo za 2020. zapravo blago smanjenje, a dalje imamo zadržavanje na nivou. U dijelu uvoza roba i usluga planiramo je smanjenje s 5,8 na 5,2 s daljnjom tendencijom smanjenja i tu sad dolazimo do onog što se svi osvrćemo u svojim raspravama, a to je da nam taj uvoz stalno je rastao brže od izvoza odnosno što su to naše komponente koje ugrađujemo u vlastite iz hrvatske proizvodnje u naš vlastiti izvoz, a koliko zapravo ostvarujemo izvoza i koristimo Europske fondove i to je dobro da ih koristimo, ali zapravo se radi o većem dijelu uvoznih komponenti, uvozne robe i uvoza radne snage odnosno usluga da nazovemo jer jedna stvar je radna snaga, a druga stvar su usluge koje dolaze izvana i kako se onda fakturiraju. Ono što još ohrabruje je podatak o stanju na tržištu rada, on je stvarno i sada dobar, ako pogledamo stopu nezaposlenosti bez obzira kolko govorimo stalno o smanjenju broja naših stanovnika u RH o stalnom iseljavanju, ali uz to što imamo smanjenje stope nezaposlenosti, ako je ona 2018. bila 8,4, u 2019. 7 za 2020. se planira 6,4 uz daljnju tendenciju zadržavanja ili blagog smanjenja. Imamo i podatak o zaposlenosti gdje ona ostaje u dijelu 1,8, 1,5, ako velim da imamo daleko više, odnosno daleko manji broj stanovnika, to je onda zapravo podatak koji je realan. U dijelu prihodovnom državnog proračuna samo ću izdvojiti neke od aktivnosti, prvenstveno ono kako će ovaj 4. krug porezne reforme koji je već uključen u ovaj prijedlog proračuna utjecati, jednostavno je neminovno da se osvrnem na njega s obzirom da je on i ugrađen u ovaj proračun pa ćemo tako imati ostvarivanje PDV-a od skoro 56 milijardi kuna ili u odnosu na rebalans 3,5% više ili na izvorni plan 7,9% Konstantno bilježimo rast PDV-a i mi isto podržavamo mjeru i od prvog dana smo se zalagali za to da generalno ne bude primijenjena ona odluka koja je već bila donesena u ovom Saboru, a to je smanjenje stope PDV-a s 25 na 24% jer tih 1% smatram da bi isto bilo utrošeno možda za plaće, možda za proširenje nekih proizvodnih kapaciteta, ali sumnjam prije svega, to ne bi osjetili naši građani i poduzetnici koji proizvode nego bi osjetili trgovački centri. Zato smatram da je dobra ovo što se od toga odustalo. To nam pokazuje i ono što smo imali u prošlom krugu porezne reforme kad smo svi očekivali da će smanjenjem stope PDV-a s 25 na 13% znatno pojeftiniti neki artikli, svježe meso, voće i povrće, što se nažalost nije dogodilo, ali kad smo imali prvi krug i vršili smanjenje, onda se stvarno to moglo primijetiti. Tu bi se malo sad zadržala i na onom rasterećenju što se tiče gospodarstva jer velim, imali smo i ove mjere koje su sad u ovom krugu, 4. porezne reforme stvarno se odnose i na smanjenje djelomično neoporezivog dijela, ide se u neku ruku poticanje demografskih mjera odnosno mladima da se ostavlja taj dio poreza. Ovo smo iskoristili za povećanje plaća u javnom sektoru, sve to pozdravljamo. Međutim, poduzetnici s pravom očekuju još daljnje rasterećenja, ma da su stvarno ona bila, imali smo porez na dobit od 20% koji se smanjio na 18%, odnosno 12%, sad još dodatno povećavamo broj onih poduzetnika pa ćemo sad ćemo imati 93% poduzetnika koji će plaćati porez na dobit po 12%, ali tu još treba pronaći neke mjere. Poduzetnici stvarno, ovi koji su u prerađivačkoj industriji, dolazim sa sjevera i znam njihove probleme. To su mahom izvoznici i svi se plaše kako će se odraziti uvođenje eura, odnosno ovaj tečaj eura njih stvarno svakim danom unazađuje, a ne da im ostavlja bilo kakve mogućnosti za daljnji napredak i razvoj tako da je to jedna velika dilema za njih s kojom se moramo svi suočiti i pokušati naći što će to biti jedan realni tečaj. Nekad smo imali onaj šticung famozni, svi se sjećamo mi stariji, kako je to izgledalo i kako je funkcioniralo i izvoznici su stvarno imali mogućnosti i bili čak u povlaštenom položaju u ono vrijeme. Ali sad situacija nije takva. Ono što još poduzetnike dosta muči su izdvajanja za bolovanja. Oni plaćaju, prije je bilo 15%, sad je to 16,5%, doduše smanjena su neka druga davanja, ali onaj dio do 42 dana što moraju isplaćivati i opet se osvrćem na proizvođačku industriju gdje je velik broj žena koje stvarno zbog objektivnih razloga su češće na bolovanjima, a na njihov teret otpada isplata bolovanja do 42 dana. Ako je poduzetnik kriv za ozljedu na radu ili nešto stvarno, ako nije osigurao radniku, to je jedna stvar, ali ovo, o tome bi trebalo svakako razmišljati, ma da, velim, nije sad direktno vezano za ovaj proračun, ali vezano uz probleme onih koji pune ovaj proračun zapravo najviše. Sve sam se osvrnula koliko je porez na dobit smanjeni postotno, ali u realnom, apsolutnom iznosu stvarno daleko veći i što imamo svaki put smanjenje, imamo povećani porez na dobit, pa tako je tu rast od 1,9% u odnosu na rebalans. O rashodima za zaposlene ovo povećanje smatram da je bilo potrebno i ponovno napominjem, daleko bolje je na taj način utrošiti sredstva nego ostaviti taj 1% manje PDV odnosno dati ga našim građanima koji ne bi to ni osjetili. Tu samo napominjem da imamo rashode za zaposlene smanjene za 6,3 milijarde u odnosu na proračun 2019. što je posljedica promjene metodologije i primjene preporuka Državnog ureda za reviziju. Naime, sredstva za financiranje rashoda zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 8,4 milijarde kuna više se ne planiraju u okviru skupine tri šest pa tako da je tu ta promjena. Kod materijalnih rashoda, evo tu sam već napomenula ta bolovanja odnosno izdvajanja za zdravstvo. Ovdje još osiguravamo od ukupno 821 milijun materijalnih rashoda koji se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja 462 milijuna, dakle više od 50 za lijekove, pomoći, sanitetski materijal i ostalo. I ja se iskreno nadam da će i to naše zdravstvo konačno doći u neku normalu, odnosno mogućnost normalnog funkcioniranja jer sa svime time ono dobiva 2 milijarde kuna više nego što je imalo. Kod subvencija imamo povećanje subvencija iz EU za 375 milijuna a istovremeno imamo i smanjenje subvencija financiranih iz općih izvora. Tu se isto radi o samoj strukturi odnosno načinu prikazivanja. Međutim, ono na što bih se osvrnula a to je poljoprivreda. U zadnje vrijeme imali smo stvarno puno diskusija, puno bojazni, puno kritika naših poljoprivrednika jer je tako bilo prezentirano da se smanjuju sredstva za poljoprivredu. A upravo evo najznačajnija kategorija su izravna plaćanja u poljoprivredi i mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koje će u 2020. godini dosegnuti razinu od 3,2 milijarde kuna ili je to u odnosu na realizaciju 100 milijuna kuna više, dakle nema nikakve bojazni. A o onome što je govorio i kolega tu iz SDS-a, stvarno u poljoprivredi postoje veliki problemi. Problem je taj da su nezadovoljni poljoprivrednici a nezadovoljni smo i svi mi onim što ulažemo u tu poljoprivredu a što se dobiva. Ali da je u poljoprivredi teško je i svakog poljoprivrednika kojeg sretnete iznijeti će vam svoje probleme. Oni su različiti ali konačno bi trebalo doći vrijeme da vidimo na koji način to uskladiti. I ministar sam je govorio o onoj plavoj i zelenoj Hrvatskoj o kojoj pričamo već 15-ak godina od toga ništa ali nešto konkretno treba poduzeti bez obzira što smo svi mi dio zajedničkog europskog tržišta svaka država članica EU pokušava pomoći svojim poljoprivrednicima nekim mjerama. Pa tako stvarno moramo i mi konačno naći načina, nekada neće biti svi zadovoljni ali da budu zadovoljniji i pravednija da bude ta raspodjela odnosno odnos uloženog i proizvedenog i dobivenog. I u ovom dijelu pomoći još ću se osvrnuti na kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne samouprave gdje je u 2020. planirane su kompenzacijske mjere u iznosu od 507 milijuna kuna s osnova onog smanjenja neoporezivog dijela osobnog odbitka sa 3800 na 4000 tisuće kuna, da će ove mjere za mlade koje se planiraju sigurno utjecati, hoće, ali to ćemo vidjeti u 2021. s obzirom kada ćemo imati obračun odnosno vidjeti koliki će ti iznosi biti i na koji način će se puniti proračuni i sigurna sam da će i u tom momentu Ministarstvo financija bez obzira tko bio na čelu pronaći načina zajedno sa jedinicama lokalne samouprave da nađe najpravednije rješenje jer do sada su sva rješenja stvarno išla u korist jedinica lokalne samouprave pa zato nemamo razloga da ne vjerujemo da će tako biti i ovog puta.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Dakle, na dnevnom redu je vrlo važna tema, proračun za sljedeću godinu i mogao bih za početak samo ovako reći jednu sliku koja mi pala na pamet jutros kada je ministar stigao ovdje u Hrvatski sabor. Doveo nam je g. proračuna, lijepo ga je obukao, stavio mu je hozentregere, lijepu leptir mašnu, izgleda jedar, okrugao, onako malo i bucmast naš proračun i ako je tako lijep šta je onda problem, šta vidimo kao problem? Pa upravo to što nam se čini da bi tom proračunu trebalo ponešto vježbe, ponešto vitalnosti, ponešto okretnosti jer čini mi se da ovaj, ja bih ovaj proračun ako bi ga trebalo, uvijek se proračun naziva nekim imenima, ja bih ga nazvao izuzetno tromim ili inertnim proračunom, ne u odnosu na sljedeću godinu i ono što on sve mora ispuniti nego u odnosu na izazove koji nas čekaju u budućnosti. Pitanje se postavlja koliko u ovom trenutku ministar i Vlada RH kontroliraju proračun, koliko oni utječu svojim odlukama na same konture proračuna ili suprotno, ili je stvoreno ne sada sa ovom Vladom nego sa već nizom godina, stvoreno, pa dozvolite mi jednu izreku, jednu riječ neobično čudovište koje sad samo sebe kontrolira, samo sebe dalje razvija i na njega više nemamo toliki utjecaj. Jer ako pogledamo glavne, glavne rashode proračuna onda vidimo da su to značajni iznosi. Još ću za uvod samo reći da rast BDP-a a pogotovo vidimo i strukture rasta ovoga BDP-a, ovoga proračuna, predviđeni rast uvijek ide u korist onih bogatiji a kad se usporava rast BDP-a ili kad pada BDP onda to osjete nažalost oni najsiromašniji. Iz dokumenata koje smo vidjeli i jučer i danas, a to je ministar je naglasio da rast našeg bruto domaćeg proizvoda se prvenstveno bazira na rastu osobne potrošnje na temelju domaće potražnje, porasta domaće potražnje. Nešto manje se bazira na investicijama, ali kad govorimo o investicijama uglavnom se tu govori o investicijama opće države, dakle javnog sektora, a malo je privatnih investicija. Dakle, onih investicija koje polaze iz privatnog sektora i onda je ministar jučer jako dobro naglasio da kad pogledamo ta dva rasta, rast osobne potrošnje, rast investicija iz javnog sektora onda zapravo vidimo da raste i komponenta uvoza, uvijek to tako se i prati. I to nam najbolje pokazuje slika za prošlu godinu, se više puta spominjalo i u samom obrazloženju kako su plaćena jamstva za brodogradnju. I to se nekako prikazivalo kao najveći, taj iznos od 2 i nešto milijarde kuna kao najveći problem. Međutim, veći problem od toga kako ga ja vidim da ta komponenta izuzetno važna grana brodogradnje koja je bila generator izvoznog proizvoda se zapravo propastom brodogradnje se to nije niti toliko zamijetilo jer, jer ta, jer i brodogradnja u zadnjem vremenu, novo komponenti posebno kad govorimo o opremanju najskupljem dijelu brodogradnje, opremanju brodova to su uglavnom bile uvozne komponente. Netko je ovdje danas spomenuo i Pelješki most, a vjerojatno i mnoge druge, druge ovoga investicije koje su u RH koje domaća, domaća industrija sudjeluje sa vrlo malim iznosom pa onda to zapravo ne vodi ka povećanju, povećanju izvozne komponente ili povećanju produktivnosti ili konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. E kad smo već kod produktivnosti, mi imamo i sad je aktualna tema, ove godine došlo do povećanja plaća, došlo je i do indeksacije što vole reći u Vladi povećanja mirovina zapravo do indeksacije, usklađivanja mirovina i to povećanje plaća i mirovina će sasvim sigurno povećati opet potrošnju, a ta će potrošnja generirati i rast BDP-a, a taj rast BDP-a će generirati više ubranog poreza od PDV-a, a šta je tu onda sporno, pa sporno je što taj plaća ne prati i rast produktivnosti. Vlada je odlučila, kako ne pozdraviti to, da će povećati minimalnu plaću, to je ok, to je u redu, ali hoće li se s tim povećanjem povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, to je jedno od pitanja. Ili koliko Vlada ili koliko ministar financija u ovom trenutku još ima kapaciteta, fiskalnih kapaciteta da učini nešto za najsiromašnije dijelove stanovništva, za radnike sa niskim plaćama, povećanje neoporezivog dijela na 4.000 kuna je svakako za pozdraviti ali je pitanje koliko će to utjecati doista na povećanje njihovih, njihovih plaća. Dakle, simptomi su tu, postaviti dijagnozu zašto je to tako isto je, isto je vrlo neću reći jednostavno ali je moguće, ali što onda kakvu terapiju poduzeti? Dakle, mi imamo rast uvoza, a slabljenje domaće proizvodnje i nemamo dovoljnu produktivnost, a s druge strane nam nedostaje veliki broj radnih radnika. U ovom trenutku je potražnja za 30.000 radnih mjesta i djelom je i to uzrokovalo povećanje plaća koje opet nisu, povećanje plaća koje nisu opet praćene sa rastom produktivnosti. I onda se u medijima s pravom pojavi natpis, jedan naslov vrlo je zgodan, zove se „Marićev paradoks, reže poreze, a presija veća nego na početku njegovog mandata.“ RH je među zemljama sa najvećim troškom opće države u odnosu na BDP, gotovo polovica troška opće države odlazi, polovica bruto društvenog proizvoda odlazi na opću državu. To je vrlo visok, visoka, visoki ovaj iznos, a s druge strane porezno opterećenje u RH je izuzetno veliko i ono iz godine u godinu sve više raste iako ministar Marić se trudi i nastoji kroz porezna rješenja, porezna rasterećenja to napraviti, porezi i doprinosi rade suprotno. I upravo u ovoj strukturi BDP-a koji se temelji na potrošnji leži odgovor na to pitanje, jer svakim porastom i plaća i porastom BDP-a rastu i porezni prihodi i onda se vrtimo u, vrtimo se u krug. E sad dolazimo do jedne jako važne komponente, a to su povlačenja sredstava iz fondova EU. Prošle godine 2,3 milijarde kuna je manje povućeno nego što je, što je bilo predviđeno planom. A zašto je to tako? Stručnjaci upozoravaju kaže svaki natječaj je poseban zahtjeva posebno razmatranje mogućnosti, vrijeme pripreme te najvažnije ljudske i financijske resurse. Svako ministarstvo, za ministarstvo koji se zovu upravljačka tijela izdaju na početku godine indikativne liste. Svi natječaji uvijek kasne, neki po 5, 6 mjeseci. Pitanje za ministra Marića, razgovara li on sa svojim kolegama ministrima što se to događa? Jednom je naš kolega, nije ovdje u sabornici, s pravom ili ne, ne znam, došao u jednu instituciju padat će glave ako se ovo ne riješi. Pa ministre ovo je za ostavku pojedinih ministara, to je ogroman novac koji može generirati radna mjesta i koji mogu ovoga, koji može onda uzrokovati konačno veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Rekao sam već više puta Slavonac ste, pogledajte u Slavoniji koliko ima neožbukanih kuća. Ne znam šta je sa projektom obnove obiteljskih kuća, zapravo šta se događa. Mi s jedne strane ne povlačimo sredstva a sa druge strane oni koji bi htjeli, koji bi htjeli nešto napraviti ne mogu jer nema lociranih sredstava. Tko o tome odlučuje taj bi trebao za nešto i odgovarati. Dakle to su stvari oko kojih bi trebali u budućnosti voditi računa. Isto tako ovdje se spominje, puno puta sa ove govornice 556 jedinica lokalne samouprave, uopće ne kažu ne rade svoj posao, ja ne znam i u zakonu smo stavili da mogu jedna ili više općina zajednički osnovati urede za privlačenje sredstava iz fondova EU. I onda uopće ne kažu da mi pripremamo projekte a ovi nam odbijaju na ministarstvu. Pa onda imam ja 600 milijuna kuna kaže sam nominirao, trebam dobiti 85% sredstava, ne znam koliko je to sad da izračunam a onda ministarstvo pošalje, kaže dobiti ćeš 100 milijuna. Ministre to se ne smije događati, zbog toga imate vi problem, imate problem sa proračunom da kažem ovako puno je gladnih usta a evo sad i povećanje, ja pozdravljam povećanje plaća. Neće se, ostanak na stopi PDV-a od 25% je sigurno put da se porezni, poreznim prihodima vi ćete to kompenzirati, napuniti ali dugoročno to nije rješenje. I evo na kraju samo da, jednu stvar da vas pitam, ljudi su me zamolili da to pitam jer kaže se kod javne nabave procjena je da 10% sredstava u javnoj nabavi završi u privatnim džepovima. Mi smo ovdje čuli i to se s pravom buni, ja sam čuo i ministar jučer je, Butković govorio da se poduzeća sa jednim zaposlenim, bez zaposlenih, poduzeća bez zaposlenih jave se na natječaj onda se žale i ruše natječaje. Evo sad vas pitam što radi ministarstvo, šta radi porezna uprava?

To možda i nije problem ali što je sa kontrolama, što je sa kontrolama porezne uprave?

Ako su naši porezni prihodi toliko veliki, dakle sa doprinosima sa PDV-om, porezom na dobit, kreću se preko 80 milijardi kuna, što ako 5% od toga nije evidentirano? Koliko porezna uprava radi na tom poslu? Kad bi se, mogli bi ovako reći, ako bi se to bolje kontroliralo onda bi onda bi bilo novaca i za dopunsko osiguranje pa ne bi najsiromašniji slojevi i umirovljenici morali plaćati dopunsko, dopunsko osiguranje. Da ovo potkrijepim i točnim brojem, evo porezna uprava je u 9 godina utvrdila nepoznati izvor imovine kod 970 građana. Da bi ovaj proračun koji donosimo za sljedeću godinu bio održiv iako je to teško vjerovati s obzirom da on će biti za iduću godinu vjerojatno održiv s obzirom na ova kretanja koja nam sada puše vjetar u leđa ali da bi mi dugoročno kao država mogli osigurati stabilnost financija i ovu, ispoštovati Strategiju upravljanja javnim dugom i koju ministar najavljuje onda bi trebalo početi ozbiljnije raditi svi u državi, svi koji su za to zaduženi kako bi se ti zadaci i uspjeli ostvariti. Jer ako sad spomenem riječ reforma onda više nitko ni ne vjeruje zapravo o čemu pričamo. Neprestano govorimo o reformama a što je to, je li netko od kolegica i kolega ovdje u Saboru ili od hrvatske javnosti zna koja je to ozbiljnija reforma napravljena u proteklih godina. I onda mi ovdje čujemo od pojedinih kolega, s pravom oni to kažu umjesto da vidimo da se javni sektor postaje efikasniji vidimo da se i dalje gomila, da se ljude zapošljava. 2700 ljudi se govorilo na projektima EU da je potrebno, ne znam koliko od toga se zaposlilo ljudi. Ja vjerujem da ova država ima pametne, mlade obrazovane ljude ali negdje onda dublje postoji problem da se te ljude zaposli, da rade svoj posao i da uspijemo iz ove financijske perspektive izvući maksimalno jer iduća financijska perspektiva neće biti, biti će još nepovoljnija nego ova to je gotovo sigurno. Sljedeći klub zastupnika je onaj HSS-a i demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, uvaženi ministre, potpredsjedniče Vlade. To je najvažniji politički dokument kojim se, iz kojeg se vide politike i način vođenja države, dešavanje javnih društvenih problema i daju smjernice ukupnom društvenom životu pa i gospodarstvu. Iz proračuna je razvidno da se nastavlja trend bržeg rasta, odnosno rasta po višim stopama u odnosu na rast BDP-a proračunskih rashoda koji su planirani za sljedeću godinu u iznosu od 147,3 milijarde kuna. Na taj način si Vlada, odnosno država smanjuje manevarski prostor da djeluje u onom pravcu da se radi značajnije porezno rasterečenje, stimulira gospodarski rast i razvoj i poboljšava investicijski ciklus odnosno stvaraju bolji uvjeti za kvalitetu života naših građana što bi trebao biti cilj svake Vlade i svake politike. Da, rastu nešto i prihodi, raste i BDP, raste po stopi od 2,5% kako kaže HNB ali to je još uvijek puno niže od zemalja s kojima se volimo usporediti pogotovo onima iz okruženja Slovenija, Austrija, Poljska, Mađarska, tako da i nije to baš tako sjajno kako se često navodi, rast je prisutan ali iz tog rasta prihoda najviše rastu porezni prihodi da se vidi nije onako porezno rasterećenje koje je ova Vlada najavljivala nego da je porezni pritisak i dalje prisutan na gospodarstvo. A posebno treba istaknuti da najveći dio prihoda dolazi iz poreza na robe i usluge tzv. indirektni porezi koji su predviđeni u iznosu od 74,8 milijardi kuna ukupno oko 7% povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Znači rast te porezne presije i sigurno da na taj način ne dajemo dovoljno stimulacije gospodarstvu da se razmaše u investicijskom ciklusu, a ono što je najvažnije da na taj način generira novo zapošljavanje, veće osobne dohotke i bolju kvalitetu života. Važno je reći da se odustalo od smanjena PDV-a, razumljivo je to jer je velik bio pritisak javnog sektora i potrebe svih javnih državnih tijela i službi i onda kada se pred vama nalaze predsjednički izbori, pa nagodinu i parlamentarni evo premijer i Vlada je odustala od smanjenja PDV-a, ali naravno da Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora pa svi obrtnici i poduzetnici s tim nisu zadovoljni jer ništa od najavljenog poreznog pritiska na njih. Iz ovog proračuna ne vidimo neke dugoročno strateške smjerove u kom se pravcu želi država razvijati i kako riješiti nagomilane probleme. Jedan od važnih segmenata proračunskih prihoda je povlačenje sredstava iz europskih fondova. Onda treba reći da smo za 2019. planirali 17,2 milijarde, da je to rebalansom nažalost smanjeno za preko 2 milijarde kuna i da je plan za 2020. optimističan na 18,4 milijardi kuna. Kada kažem optimističan govorim to iz razloga što sumnjamo u realizaciju ovih sredstava jer evo primjer 2019. kada se smanjio taj prihod preko 2 milijarde, a razlozi su administrativni kapaciteti iako smo dozvolili povećanje u javnim tijelima upravo da bi ojačali taj administrativni kapacitet za privlačenje sredstava i razlozi su duge i komplicirane procedure. A na to smo mi svi iz opozicije i ja osobno upozoravao da mi prečesto zadamo presnažan i krut okvir i da onda ne možemo to u procesu raspisivanja javnih natječaja i odabira najpovoljnijih ponuđača i vrednovanja projekata pokaže se određene manjkavosti. I onda vam još dođe SAFU kao naše nacionalno tijelo koje umjesto da bude i savjetodavno tijelo ono je prije svega kontrolno i represivno tijelo i uglavnom se kažnjava i poništavaju i javne nabave i zbog toga se dio sredstava gubi. I mislim zašto to govorim?

A posebno tu treba istaknuti da je u 2019. preko 500 milijuna kuna manje realizirano iz programa Ruralnog razvoja upravo iz navedenih razloga jer jedinice lokalne samouprave nisu na vrijeme mogle prikupiti svu dokumentaciju zbog kompliciranih procedura i zbog tromosti i sporosti državnih tijela kod ishođenja različitih suglasnosti i potvrde glavnog projekta. Tako da evo tu su problemi koje treba ponovno istaknuti i sa sumnjom u realizaciju od 18,4 milijarde kuna reći da treba puno više truda uložiti da bi se dosego taj nivo prihoda u državnom proračunu. Spomenuto je već problemi u obrazovanju i školstvu i treba istaknuti da su evo s razlogom jučer prosvjedovali profesori, učitelji i nastavnici jer ako želimo više ulagati u obrazovanje i znanost onda svakako moramo više ulagati u one koji nose tu reformu, koji nose taj proces, a to su učitelji, profesori i nastavnici i mislim da to izjednačavanje koeficijenata i povećanje njihovih osobnih dohodaka je osnovni preduvjet da bi reforma išla dalje i da bi bila uspješna i da bi djeca imala kvalitetno obrazovanje. A onda u kontekstu toga i proračun Ministarstva obrazovanja treba za taj dio povećati, a pogotovo treba povećati u onom dijelu gdje se planiraju investicije o održavanju i izgradnji školskih objekata jer imamo niz područnih škola u malim mjestima koje su u derutnom stanju i koje sigurno treba investirati. A ima i ne izgrađenih, a obećanih dvorana tipa dvorane školske u Babinoj Gredi, srednje škole u Donjem Miholjcu, sportske školske dvorene u Općini Dragalić, Sikirevci i da ne nabrajam, niz je takvih objekata onda ne vidim razloga da se ova pozicija u odnosu na 2019. smanjila na poziciji Ministarstva obrazovanja. I mi ćemo iz klub HSS-a tu uložiti amandman da se ova sredstva povećaju i da se investira u školske objekte da bi svi imali jednake uvjete za školovanje i u Zagrebu, i Rijeci, i Splitu, i u Iloku i u Miholjcu. Također je važno istaknuti i problem zdravstva jer osim ovih obveza i dugova koje su ovdje navedeni stoji kao mač nad glavom i Vladi i ministarstvu, ali i županijama kao osnivačima gradskih i županijskih bolnica jer sigurno da postojeći dugovi prema veledrogerijama to neće moći platiti oni kao osnivači jer njihovi proračuni nisu toliki da bi to mogli podnijeti. Rebalansom je za prošlu godinu 122 milijuna kuna osigurano za sanaciju dijela tih dugova, ali to je premalo u odnosu kolike su obveze prema i veledrogerijama i drugim dobavljačima i mislim da treba o tome otvoreno razgovarati i naći modele kako smanjivati taj dug. A ono što je stalni problem koji nije riješen još od 2001. mislim, a to su dnevni i mjesečni limiti koje naše bolnice mogu i smiju fakturirati.

Mislim da, da takve stvari treba rješavat, a ne gurat ih pod tepih i zato je dobro da se povećava Ministarstvu zdravstva proračun, ali to još uvijek nije dovoljno da bi se sanirale sve obveze koje zdravstvo sa sobom nosi. Mi iz HSS-a i ja osobno bi voljeli da smo i više vidjeli investicija u zelene politike, iz ovog proračuna ih ne vidimo ili ih slabo vidimo, mora nas na problem čuvanja okoliša i sprečavanje daljnjeg klimatskih promjena upozoriti djeca srednjoškolci i studenti, a u našem proračunu takovih projekata tipa sadnje 20 milijuna sadnica drveća i slično mi nemamo, zaboravili smo na čuvanje okoliša i na zelene politike, a nismo riješili ni gospodarenje otpadom, nismo riješili niz drugih problema i tu nam prijete i penali i na to moramo upozorit da nam prijete penali jel nismo riješili problem zbrinjavanja otpada. I stalno se u javnosti razgovara o skupoj i tromoj državi, o velikom javnom sektoru i teško je doć do ukupnog podatka koliko je ukupno uposlenih u državnim tijelima i javnim službama, spominju se brojke od 387 000 do 400 000 uposlenih, to je negdje preko 10% ukupnog broja stanovnika u RH, a uspješne zemlje, naši susjedi, Austrija recimo, tamo je taj udjel 4,4%, u Njemačkoj je 5,5% i mislim dok god mi ne budemo značajnije smanjili taj državni aparat, neće biti ni ušteda, ni mogućnosti onda investiranja u gospodarstvo, a svakako treba istaknuti da se u spomenutim državama i u Njemačkoj i u Austriji kroz, putem interneta, kroz e-građani i slične modele, 85% usluga može riješiti od kuće, dok je to kod nas još uvijek na razini 30 do 35% i očekivali smo više sredstava u državnom proračunu za ovakve projekte i ovakve investicije. Ono što također nije dobro da se Ministarstvu gospodarstva u prošloj godini proračun smanjio za preko 500 milijuna kuna, da je on sad negdje na razini 2,7 milijardi kuna i da je takav i za 2020. i tu onda nema značajnijeg potpora gospodarstvu. A što se tiče poljoprivrede, plan je 7,4 milijardi kuna, 3,1 ili 3,2 za izravna plaćanja, ukupno je proračun manji, jedino Ministarstvo poljoprivrede za 4% i da je povećanje ovih 100 i nešto milijuna kuna na izravnim plaćanjima, al treba reći da je to umjetno stvoreno prebacivanjem onih mjera iz drugog stupa, iz … [[Govornik se ne razumije]] i slično u prvi stup i da je to 100% EU novac i da nikad nismo isplatili do 100% ukupne omotnice koje možemo, da uvijek tih 20 do 30% našim poljoprivrednim proizvođačima nismo isplatili i stoga su udruge proizvođača evo i danas u HS bile, tražile da se tih 560 milijuna kuna uvrsti u proračun kroz izravna plaćanja jel nam to EU dozvoljava, a to nikad nismo iskoristili jer ako želimo konkurentnu poljoprivredu onda moramo investirati u poljoprivredu i da naravno onda i kontrola plasmana tih sredstava i dizanje proizvodnje jel nažalost mi imamo pad proizvodnje i u govedarstvu i u svinjogojstvu i u proizvodnji mlijeka i u proizvodnji jabuka i povrća, nažalost svagdje imamo pad proizvodnje, a nitko se nije ozbiljnije uhvatio u koštac sa rješavanjem zemljišne politike već više od 2.g. stoje programi raspolaganja u Ministarstvu poljoprivrede i ne rješavaju se, a dolazi nam i veliki problem afričke svinjske kuge gdje opet teret sprječavanja ulaska afričke svinjske kuge u RH, ta barijera koju moramo napravit i zbog nas i zbog naših proizvođača, ali i zbog EU ide na teret vlasnika držatelja svinja, vlasnika objekata i mi ćemo u proračunu predložiti da to ide na, obzirom da je naređena mjera, da ide na teret države odnosno Ministarstva poljoprivrede. Nije dobro da, ovaj proračun ne poštuje ni odluke Vlade jer odlukom Vlade je predviđeno za 2020. 20 milijuna kuna za osjetljivi sektor za proizvodnju šećerne repe, dok liberalizacija tržišta šećer, ovim proračunom je predviđeno 15 milijuna kuna, za osjetljivi sektor u stočarstvu krava tele, kozarstvo, ovčarstvo, također nije ispoštivana odluka Vlade, onda ili mijenjajte odluku Vlade ili proračun prilagodite ovim ciframa koje su temeljem te odluke trebale biti riješeni. Što se tiče financiranja projekata za Slavoniju, Baranju i Srijem, bilo je planirano 60 milijuna kuna, pa skinuto na 10, pitam zašto, jel nema više projekata, jel ne treba Slavoniji, Baranji i Srijemu, ja mislim da treba i treba ovu poziciju vratiti na 60 milijuna kuna kakva je i bila i da novim projektima omogućimo našim Slavoncima da svoje projekte pripreme i da kandidiraju prema Fondovima EU. I evo kad sam reko da iz ovog proračuna nema prostora za kvalitetnije praćenje gospodarstva, dokaz je i drvna industrija koja je u proračunu za 2019. bila planirana sa 160 milijuna kuna, pa rebalansom skinuta na 80 za potpore njihovim projektima, a znate koliko je u 2020., milijun kuna, sramotno, pa zar nam ne treba drvna industrija koja upošljava preko 50 000 zaposlenih, koja je generator izvoza i prihoda u državni proračun, mislim da to ne smije tako ostati, kao što ne smije ostati da se za sveučilište u Slavonski Brod utroši 0,00 kn u 2019. i da se prenese ponovo tih 5 milijuna u 2020. što je premalo da bi sveučilište se oformilo i počelo raditi, da za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predvidimo 303 milijuna kuna, a znamo kolko nam je važno [[Upadica: Hvala]] vatrogastvo, mislim da ozbiljnije moramo investirat u vatrogastvo, evo hvala vam lijepo. E, sad ćemo preći na pojedinačne rasprave, samo da vam kažem s obzirom na broj prijavljenih, bez replika procjenjujem da ćemo ostati negdje do jedno ponoći otprilike ako ne bude replika, naravno sa brojem replika i ovisno o broju replika to može biti i dulje. Krenimo redom, prvo će govorit pojedinačno, poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Rasprava o državnom proračunu odnosno o prijedlogu državnog proračuna je uvijek prilika da se nešto kaže o generalno, o politici Vlade odnosno o tome kuda nas aktualna vlast vodi i naravno sa opozicije u ovom slučaju, da se kaže ono s čime nismo zadovoljni a isto tako eventualno pohvali ono sa čime jesmo zadovoljni sa politikama budući da je proračun kao takav ustvari prije svega politički dokument i ovo što ću ja govorit će se prije svega odnositi na politike koje se odražavaju kroz brojke koje su nam predstavljane a manje o samim brojevima pa mi je žao da ustvari nema premijera koji je zadužen za politike jer je ministar financija prije svega zadužen za provođenje tih politika i prevođenje politika u brojeve što smatramo da naš ministar odnosno ministar Marić ovdje prisutan, vrlo korektno radi sve ovo vrijeme. Ono što smatramo problemom je naravno sadržaj ovog proračuna odnosno manjak, po nama manjak sadržaja i manjak ciljeva koje je Vlada postavila pred sebe ovim proračunom. Dakle za očekivati je bilo da nakon što smo dočekali godinu u kojoj je ministar i premijer javno rekao i pokazao i brojevima da su se stabilizirale financije, da su prihodi iznad onoga što je planirano u 2019. g. realizirano, da će se moći u ovom proračunu za 2020. g. planirati veći prihodi a isto tako i veći rashodi, da će biti puno više kreativnosti, puno više invencija i puno viših ciljeva kojih će biti predloženi i pretočeni u brojeve. Međutim to se nije dogodilo i nekako je opća ocjena evo ovako i u razgovorima među kolegama da nijedan proračun one bivše države u kojoj smo živjeli a bila je socijalistička, nije socijalističkiji od ovog proračuna kojeg danas predlažemo. Znači sve je divno i krasno, sve rupe su začepljene, svima je nešto malo povećano, svi će vjerojatno s tim malim povećanjima biti jednako zadovoljni jednako nezadovoljni. Znači jedna klasična uravnilovka koja se nažalost ponavlja periodično u Hrvatskoj jer imali smo svega u prošlosti od ovih 29 g. hrvatske države pa su neke Vlade naše nažalost morale ratovati, pa su neke Vlade morale vraćati dugove pa su bile po tome zapamćene, neke Vlade su izgrađivale velike infrastrukturne projekte kao što su bile Hrvatske autoceste sa naravno učincima koje jesu proizveli tako veliki projekti ali i sa svim rizicima koji iz toga proizlaze. Neke su se posvetile europskim poslovima odnosno ulaskom Hrvatske u EU. E sad mi se pitamo čemu se posvećuje ova Vlada koja ima ogromne probleme, odnosno Hrvatska ima ogromne probleme sa prije svega demografskim pokazateljima a i sa pokazateljima toga da nemamo jasne politike s kojima ćemo rješavat te probleme a problemi će se uglavnom reflektirati u gospodarstvu i u manjku radne snage odnosno manjku stručnjaka u RH jer kao što vidimo, prema zadnjim nekakvim informacijama, više od 66% ljudi koji su iselili iz Hrvatske, ne znamo točan broj koliko je iselilo ali su pretpostavke da se radi o nekoliko stotina tisuća ljudi koji su otišli preko granice u potrazi za boljim životom, da je 66% tih ljudi bilo visoko odnosno jest visoko obrazovano. Znači Hrvatska je u proteklih 30-ak godina obrazovala ljude za neka druga tržišta i neka druga gospodarstva i netko se je u ovoj Vladi sjetio prije 2, 3 g. da bi se trebalo posebno pozabaviti reformom i promjenama ja bi rekla suštinskim, velikim promjenama, drastičnim promjenama u našem obrazovnom sustavu ali je negdje u međuvremenu zaboravio da će te promjene u tom sustavu trebat netko provesti a to su djelatnici u obrazovanju pa je zaboravio da bi te ljude trebalo i adekvatno nagraditi pa imamo u tijeku štrajk prosvjetara jer neko nije mislio prije godinu i pol dana da osim što će uvesti „Školu za život“ u škole da trebaju omogućiti život onome tko će tu reformu odnosno tu „Školu za život“ provoditi u školama. To ne komuniciranje, to neznanje, to govori o tome da Hrvatska ustvari sa ovakvim proračunima kakve vi predlažete, ne zna kuda ide i gdje će doć nego razmišlja o tome kako će HDZ ostati na vlasti i kako će kupiti pojedine grupe, ciljane grupe birača koji će ponovno izabrati HDZ da nas na ovaj način vodi kao što nas vodi već dugi niz godina. Apsolutno smatramo da treba reći ne takvoj politici odnosno takvim politikama jer ono što je sasvim razvidno da nitko u ovom proračunu nije vidio tih nekoliko suštinskih problema s kojima smo se trebali pozabaviti i fokusirati se i politikama, ali i pratećim financijama na probleme koje imamo i rješavati iz prije svega znači u demografiji, što znači i u gospodarstvu jer većina ljudi odlazi ili ne zasniva obitelji i nema velike obitelji prije svega zato što nema adekvatne uvjete ili misli da neće imati adekvatne uvjete za život u Hrvatskoj i odlazi ili nema djecu zato jer isto tako te uvjete ne može, ne može ostvariti. Uloga države je ili bi trebala biti ne da ljude zapošljava i da stvara ogromnu mašineriju zaposlenih u javnom sektoru i na taj način kupuje ljude ili da stvara nove umirovljenike ko što smo ih stvarali godinama, sad bi tim istim, te nove umirovljenike trebalo maltretirati da rade do smrti kao bi mogli plaćati one koje nasilno umirovljavali prije 15-tak, 20 godina, znači sve naopako. Politika bivših vlada, najčešće HDZ-ovih vlada i to se mora spomenuti. Međutim, evo bili su uvjeti i smatramo da su uvjeti stvoreni barem kakvi takvi s ovim stabilnim financijama s kojima se hvalite da se krene u određene strateške rezove ja bi rekla u našem, u našem društvu koji bi u nekom dugoročnom razdoblju, jer kratkoročno se to neće moći proizveli efekte kvalitetnijih i stabilnih proračuna. Međutim, to se ovim proračunom nije učinilo i nema se ta namjera, stoga ja osobno ne videći tu novu kvalitetu neću glasati za ovaj proračun kao vjerojatno ni moje kolege iz GLAS-a. Mi smo shodno tome barem pokušali našim amandmanima naznačiti na što bi trebalo dati naglasak i u kom pravcu bi trebalo ići kako bi Hrvatska u nekom dugoročnom periodu mogla očekivati kvalitetniji život, kvalitetniji onda naravno i proračun RH i posebno smo se tu naravno angažirali oko obrazovanja i ulaganja u obrazovanje. Hvala. Kolegice Turina Đurić potpuno ste u pravu, umjesto da društveni odnosi određuju proračun nama proračun određuje društvene odnose.

Dakle, mi imamo svega trećinu, malo više od trećine ljudi koji doista nastupaju na tržištu. I to je problem ovoga društva i zbog toga ovaj proračun, neću reći opasan, ali on doista određuje društvene odnose. On, on administrativno povećava plaće, uređuje odnose koje bi inače trebalo uređivati tržište, a ova trećina ne može sama povećati konkurentnost jer nemaju dovoljno novca baš za ono što podiže konkurentnost, a to su investicije, to su inovacije i to su novi, nove tehnologije i novi načini proizvodnje. Gospodine Žagar upravo je tako, znači mi kao država ne stvaramo preduvjete da preokrenemo trendove. To što smo povećali određena davanja u određenim sektorima, a mislim da javnost treba znati trećina našeg proračuna su defacto mirovine, znači nismo se niti pokušali suočiti sa problemom da mi vjerojatno za nekoliko godina nećemo taj sustav moći više održati. Naravno ne želeći taknuti ne one koji su pošteno zaradili svoje mirovine kroz 30, 40 godina staža, nego ne želeći dirati upravo one koji su nezasluženo na teret državnog proračuna s kojima bi mogli, s tim novcima koji se njima daju i te kako uložiti u nešto što bi danas, sutra osiguralo kvalitetnu stabilnost proračuna. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre dakle pred nama je u raspravi proračun za slijedeću godinu i neki od karakteristika tog proračuna ću posebno navesti. Dakle, ono što taj proračun je brojke sve štimaju, sve je u redu, ali on ukazuje na slijedeće. Jačanje državne potrošnje da plaće za 250.000 zaposlenih u javnom sektoru su na razini mirovina za 1,2 miliona umirovljenika, da nam je gospodarstvo na razini gospodarstva koji je bio 2008. godine. Istina bog tada je javni dug bio 35%, danas je 72%, ukazuje da pretpostavke koji su ovaj proračun ima je da je BDP na 2,5%, nezaposlenost na 6,3 i inflacija da bude između 1,3 i 1,4% Ono što zaista treba posebno ukazivati, treba ukazivati i to ponoviti svaki put, a to je da se pokaže jačanje osobne potrošnje, ali to jačanje osobne potrošnje nije otišlo u jačanje gospodarstva, nego nam je povećan uvoz i to je nešto o čemu se trebamo ozbiljno pozabaviti i vidjeti što ćemo tu raditi. Jednako tako mene su nekako doma učili da se štedi kad se ima, a ne kad se nema. Tako da bi bilo dobro da smo u ovom proračunu vidjeli i tu jedan određeni pomak koji nažalost u ovom trenutku nema, ali je zanimljivo napraviti, kada napravite malo analizu proračuna. Dakle ministar financija radi proračun zajedno sa svim drugim ministarstvima, ta druga ministarstva daju svoje pretpostavke rada, razvoja i sve ostalo i onda se donosi odluka neki, neka ministarstva rezultat proračuna postaju dobitnici a neka ministarstva postaju gubitnici. To je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, naravno govorim o gubitnicima i dobitnicima pod navodnicima, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo imovine. Ajdemo vidjet Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. To je jedno ministarstvo gdje bi se dalo pročitati i gdje bi se trebalo pročitati eventualno mogućnost nekakvih subvencija, nekakvih poticaja. Ja zaista koristim svaku priliku u ovoj sabornici da govorim o klimatskim promjenama. Borba protiv klimatskih promjena je činjenica. Sad smo, sad naravno i sve druge zemlje donose svoje proračune i zanimljivo je kako se neke druge zemlje u svojim proračunima odnose prema tome. Recimo Italija ima posebnu stavku vezanu uz obrazovanje imati će poseban predmet edukacija djece vezano uz klimatske promjene.

Dakle, na različite načine, mi se ponašamo, mi jesmo mala zemlja, nas ima malo, gledajući na globalnoj slici dosta često mislim što mi tu možemo napraviti ali možemo napraviti. I bilo bi recimo puno uputnije da smo tu kod Ministarstva gospodarstva možda vidjeli da će se sufinancirati i potpomagati određeni programi odnosno da ono ključno pitanje koje si mi trebamo postaviti kakvu to Hrvatsku vidimo tamo 2030. Ja vas moram pri tome podsjetiti kada su svi oni projekti bili Europa 2020. Hrvatska 2020. nama je to svima se činilo jako daleko a to nije daleko, 2020. je sutra. 2030. je prekosutra, odnosno još bolje da vidimo kakva je to Hrvatska 2050. Hrvatsku kakvu hoćemo 2050. moramo znati sad kroz obrazovanje, kroz određene, poticanja određenog gospodarstva, naravno to bi nekako trebalo vidjeti u proračunu tu ne vidimo. Gubitnik je i Ministarstvo poljoprivrede ali ne u dijelu onih subvencija nego u nečem drugom i ministrica je to dosta dobro objašnjavala da to nije nekakav veliki problem ali je na određeni način i gubitnik Ministarstvo imovine. Pri tome moram vas podsjetiti da je to ministarstvo koje je ova Vlada odlučila osnovati jer je tada je bio jedan saborskih zastupnik očito poželio biti ministar pa više nije bilo mjesta. Ja sam bez obzira što sam oporbena političarka u tom trenutku rekla da se meni čini da to možda i nije loše, da poruka koju time država šalje da joj je važno upravljanje imovinom, da želi upravljati imovinom, da želi imati pod kontrolom, odnosno da želi staviti imovinu u funkciju i da ja čitam tu poruku. E sad mi je ta poruka s ovim da je Ministarstvo imovine jedan od gubitnika vrlo interesantna. A tko su pobjednici? Pobjednici su Ministarstvo turizma, šta apsolutno relativno mali proračun i očito smo odlučili i dalje ulagati u turizam pa je onda to zgodno napraviti u komparaciji sa Ministarstvom gospodarstva, oni su gubitnici, ovi su pobjednici a sve pokazuje na to da ne možemo apsolutno svoj razvoj bazirati na turizmu koji je osjetljiv od niz stvari koje ne možemo kontrolirati. Ministarstvo kulture koje je godinama nekako moralo se štedjeti po očito tu vraćamo. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, što sa aspekta zaštite okoliša je u redu ali kada gledate aspekt korištenja šta nam je na raspolaganju korištenja fondova EU Ministarstvo zaštite okoliša koje je imalo dosta mogućnost nije odradilo dobro posao. Jednako tako već nekoliko puta spomenut Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, direktor tog fonda koji je vrlo brzo u dva dana otišao se hvalio novcima koje je imao. Ono što je trebala biti njegova hvala je bilo novci koje je uložio u projekte energetske učinkovitosti, u obnovu, u projekte vezane uz otpad pa je onda tu vrlo interesantno da je i tu pojačan iako tog efekta nema. I dvije stvari, jedno je onaj čuveni inspektorat koji očito da bi mogao uopće se ustrojiti i minimalno funkcionirati treba dodatna sredstva. I Vlada ja ne mislim očito je tu se odlučilo pojačati nekakve stvari vezano uz Vladu. Ali mi se čini da kad vi gledate taj gubitnike i dobitnike ovog proračuna da se točno vidi koja je zapravo politika Vlade. Politika Vlade bi trebalo biti da iz ovih proračuna možemo generirati neke nove vrijednosti, neke nove projekte, neku novu priču a ne treba biti zapravo da jačamo državnu potrošnju odnosno da vezano uz javni sektor ostavimo stvari takve jer ono što ne treba dovoljno je da malo samo uđete u to sve zajedno a zemlje koje žele napraviti neke iskorake moraju, to se mora vidjeti i kroz proračun. Sve dok vi imate jedan konzervativan pristup proračunu, dok imate pristup proračunu ne talasaj, neće biti iskoraka i to nam jednako tako treba biti jasno. Najavljujemo i 4.-ti krug porezne reforme i bez obzira na sve te krugove porezne reforme imamo dva osvrta, jedno gospodarstvenici koji cijelo vrijeme kažu da to nije u redu i drugo je da bez obzira na to kad vidite opterećenje u okviru našeg BDP-a vidite da je to ostalo tu negdje. I za kraj svoje rasprave ću se malo referirati na ovu jednu vrlo zanimljivu koaliciju na razini HDZ-a i g. Bandića koji zaista izvlači iz muzeja neispunjenih obećanja razno razne projekte koji u konačnici čak i nisu projekti koji su vezani uz sam grad Zagreb i građane grada Zagreba ja apsolutno tu cijenim opciju gdje grad Zagreb mora biti pokretač razvoja, ne može gledati samo usko, dakle uski interes građana nego mora gledati puno širi interes ali to su stvarno projekti tako da me je čudilo da nije izvučen tunel ispod Medvednice jer to je još jedan od projekata koji tamo stoji na lageru ili recimo, metro zagrebački, izvučeno je sve drugo bez da imamo sve elemente. Cijelo ovo vrijeme kada je bila rasprava i moji kolege su spominjali APIS. Ja tu moram reći da je činjenica da je Vlada u kojoj sam i ja sjedila potpisala s gradom Zagrebom ugovor o tome da se otkupi APIS. On je bio tad na razini 200 milijuna kuna, danas je povećano, gradonačelnik je rekao da vrijedi 280 milijuna kuna. Zašto nije realizirano? Nije realizirano zato što gradonačelnik grada Zagreba koji je bio i onda i sad to nije htio. Samo zato nije realizirano, on to tada nije htio. Zašto nije htio tad, a htio je sad, to on može odgovoriti svom koalicijskom partneru ili može odgovoriti javnosti jer za proračun grada Zagreba, dakle ja sam i zastupnica ovdje, ali i zastupnica u gradu Zagrebu za proračun grada Zagreba, naravno da je bolje da dođe 280 milijuna nego 200 milijuna.

Ostat ćemo mi ipak iza ponoći, imamo puno replika na poštovanu zastupnicu Mrak-Taritaš. Prva je replika poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažena kolegice. Pa vrlo je jasno zašto g. Bandić sada, upravo sada i baš sada pristaje na prodaju APIS-a. Zato što je iscijedio grad Zagreb, zato što je iscijedio građane grada Zagreba do zadnje lipe, zato što mu u proračunu nedostaje novca i potrebna mu je ova injekcija. A g. Plenković i g. Marić su mu tu injekciju spremni dati zato što žetončići Milana Bandića naprosto trebaju za opstanak ove vlasti, za opstanak ove koalicije i za održavanje HDZ-a u foteljama. Vi ste govorili da ne znate tko su dobitnici ovog proračuna, ja ću vam reći tko je dobitnik ovog proračuna. Dobitnici ovog proračuna sigurno nisu građani Istre jer oni od njega dobivaju ništa. Ali Milan Bandić dobiva. A što dobiva?

Hvala lijepo uvaženi kolega.

Dakle, 280 milijuna kuna je samo rješavanje dijela problema. Ja odgovor na repliku vama koristim, dakle iz proračuna grada Zagreba do kraja ove godine će biti isplaćeno 370 milijuna kuna, projektu roditelj-odgojitelj za koji smo se svi složili da je projekt koji nije dobar. Samo da napravimo usporedbu, mi ovdje govorimo o milijunima.

Kolegice Mrak-Taritaš, ovo je definitivno klasični socijalistički distributivni proračun u koji funkcionira po modelu protočnoga bojlera, samo je pitanje koju pipu koristite, hoćete li toplu ili hladnu vodu da vam izađe vani. Pobrojali ste onih koji će dobiti toplu vodu, a i one koji će dobiti hladnu, međutim, ono što bi vas htjela pitati, imam dva pitanja za vas. Prvo je jeste li primijetili da danas premijer kada je govorio o tome što, na čemu se temelji gospodarski rast a onda i porast sredstava u državnom proračunu, prvo je rekao reformama, onda ulaganjima, treće korištenjem EU fondova i četvrto fiskalnoj konsolidaciji. Dakle nigdje nema porasta industrijske proizvodnje, većeg izvoza, veće zaposlenosti, veće produktivnosti. Jeste to primijetili?

Da, premijer je, kao što obično zna, usta moja, hvalite me pa je bio za govornicom i usta moja hvalite me. Ono što je njegov potpredsjednik Vlade ili ministar financija i jučer i danas, on je apsolutno dosta realno i sa dosta ograda govorio o pojedinim izazovima. Ono što je apsolutno jasno, reforme u ovom trenutku za vrijeme trgovačko-ucjenjivačke koalicije ne stanuju ni s jedne strane Markovog trga. Zašto? Zato što si jednostavno ne žele. Znate, kad radite reforme, morate znati što hoćete. Morate nešto raditi, morate se nekom zamjeriti, a ovo vam je politika Vlade nezamjeranja.

Mrak-Taritaš, evo vi ste nabrajali gubitnike, dobitnike ovog proračuna. Pa s obzirom na to da je američka agencija izašla s podatkom da se u Hrvatskoj ukrade godišnje 50 milijardi proračunskih sredstava, smatram da su gubitnici ovoga proračuna najviše hrvatski narod i korisnici proračuna. Dobitnici su ovog proračuna oni koji su sudjeluju u procesu javnih nabava, oni koji ih raspisuju, oni koji su dobili zadatak da, tj. dobili javnu nabavu da opskrbljuju državne ustanove i ministarstva s onim što treba, tako da, tu su pravi gubitnici i dobitnici, a hrvatski narod to uvijek na kraju plaća, po onome Bog i Hrvati, šuti, pa plati. Upravo tako poštovani kolega, uvijek su na kraju gubitnici oni koji nekako pristojno, uredno, rade svoj posao i pune ovaj proračun i oni su na kraju gubitnici. Imam jedan zgodan projekt koji je zapravo pravi, možda pravi trenutak da ga spomenemo, to je vezano uz subvencije za stambene kredite. Stručnjaci koji se s tim bave su upozoravali da taj projekt subvencija nije dobar da raste cijena kvadratnog metra, da će se ponovo nekretninski biznis razvit, a sad u posljednja 2 dana iako sam ja uvijek bila stanovišta dobro je da pomognemo ljudima, dobro je da se pomogne mladim obiteljima, dobro da se pomogne nekom da nekako napravi svoj krov nad glavom, a sad već zadnja 2 dana imamo prilike slušati i vidjeti i objašnjenja da su se ti … [[Govornik se ne razumije]] u krajnjoj liniji možda i dobra ideja pretvorila u to da kupuju se kuće od roditelja, da se preprodaju, a da je zapravo rezultat kupovanje [[Upadica: Hvala]] apartmana na moru, a ne rješavanje stam. Kolegice Mrak Taritaš, rekli ste da nije problem što je smanjen proračun Ministarstva poljoprivrede, ja i mi iz HSS-a mislimo da je to veliki problem i da su gubitnici svi naši poljoprivredni proizvođači, a gubitnici su i svi građani RH kao potrošači jel će i dalje jesti uvozno i meso i voće i povrće jer smanjivanjem proračuna Ministarstva poljoprivrede nećemo dodatno potaknuti rast i razvoj proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u RH. Istine radi, od 3 milijarde za izravna plaćanja je 80% ukupne omotnice i to je temeljem zajedničke poljoprivredne politike koju dobijemo iz EU, a onih 20% iz nacionalnih izvora što bi trebali plaćat to, RH i Ministarstvo poljoprivrede ne uplaćuje i to je prava istina i zato su poljoprivredni proizvođači danas bili ljudi, ovdje u HS su imali tiskovnu konferenciju i tražili da im se tih 560 milijuna kuna vrati u proračun. Uvaženi kolega, ja sam rekla da je gubitnik Ministarstvo poljoprivrede, ali da ministrica koja je na čelu tog ministarstva ne smatra na bilo koji način da su oni gubitnici. Namjerno sam to spomenula jer ja mislim da to nije dobro, ja mislim da je zadatak bio ministrice ne da samo skače po glavi ministru financija nego i premijeru i da proba objasniti što je to problem. Ja sam kad je za ovaj proračun, kad je o proračunu riječ onda vam ljudi zapravo govore o svojim problemima, govore o svojim brigama, govorim o tome, jedna gospođa mi je govorila o tome da su oni pokušavali napraviti zdravu hranu u određenim institucijama gdje oni rade, da su htjeli imati hrvatske proizvođače, da su htjeli imati OPG-ove, da su htjeli od njih uzimat hranu i jednostavno ih nije bilo dovoljno, da su svi rekli da situacija nije dobra, da dobro ne funkcionira i bilo je za očekivat od resorne ministrice da ona kaže ne, nije dobro, treba biti drugačije, trebamo [[Upadica: Hvala]] odradit, a ona je rekla da [[Upadica: Slijedeća replike…]] tu ne vidi problem. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, evo prije vas je govorila kolegica Turina Đurić, u replici g. Beus Richembergh, oni su govorili o socijalističkoj distribuciji, a vi ste onako čim ste započeli zapravo govorili o onom anglosaksonskom razmišljanju, o tome da se štedi onda kada se ima i da je to Vlada mogla raspodjeljivati na jedan drugačiji način. S obzirom da ste vi bili u Vladi i da ste i sami pripremali proračune znate kako smo se mi tada ponašali i analizirajući vaš proračun zapravo govorili smo o vlastitom programu, ali nismo mogli negirati činjenice one koje su bile dobre, tako i ovo, znate i sami da ministar Marić svaki put i kod rebalansa proračuna i sada i kod samog proračuna sada i ove i prošlih godina je bio transparentan, javan i jasan, to mu priznaju i međunarodne institucije, međutim to kod nas jednostavno nije moguće, zato mi je žao s obzirom na vaš vokabular i na vaš renome da govorite na takav način o ovome proračunu jer stavke koje su u njemu jasne, čuli ste [[Upadica: Hvala]] [[Govornik se ne razumije]] od premijera, [[Upadica: Odgovor poštovane zastupnice…]] a i od ministra Marića i one se ne mogu pobiti. Da bi bilo to posve jasno, to sam već i jučer rekla i danas rekla, ne zamjeramo mi ministru Mariću, ministar Marić uredno radi svoj posao, brojke i slova odgovaraju, ono što je proračun, proračun je rezultat, proračun je politički dokument, proračun je rezultat rada Vlade, proračun je projekcija kako ćemo, što ćemo dalje radit, ministar Marić samo ono što dobije od pojedinih ministarstava, od pojedinih resora, od strategije razvoja gospodarskog RH treba složiti i uokviriti u proračun, to mi ponavljamo, mi zapravo je bilo dobro da je danas bio tu premijer jer zašto je taj odnos potrošnje uvoza, izvoza, pad odnosno gospodarstvo ne razvija se dalje, na taj, na to pitanje odgovor treba dobiti premijer, ministar Marić uredno radi svoj posao [[Upadica: Hvala]] on nije … [[Govornik se ne razumije]] [[Upadica: Slijedeća replika poštovanog zastupnika…]] gospodarske politike razvoja RH. Pa evo kolegice, kao osoba koja, reći ću, dobro razumije lokalnu samoupravu, a i nešto ste spomenuli u svojoj raspravi, volio bi vas malo čuti, vaš jedan komentar nekakve budućnosti lokalne samouprave i financiranja, znači porez na dohodak danas je već to rečeno je kompletno, reći ću, izmožden, od njega očito u budućnosti ne možemo ništa puno očekivati.

Sada ja koristim retoriku nekih drugih bi rekla odlično pitanje. Ajdemo ja tu mogu vrlo jasno i nedvosmisleno odgovoriti, ajdemo biti tu posve jasni. To znači kada vi nekome dajte posao morate mu dati mogućnost i da taj posao radi odnosno i dio sredstava. Hrvatska bez jedne ozbiljne reforme jedinica lokalne i regionalne samouprave nema šanse da ima nekakav iskorak naprijed i budućnost. Mi imamo 576 što općina, što gradova tu ubrajam i grad Zagreb pa ga neću u onih 20 županija i to je jednostavno ne održivo.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Sedam sati raspravljamo o proračunu i pokušavamo čuti i čujemo od oporbe različitih napada na ovaj proračun. Možda bi za početak moje rasprave bilo dobro istaknuti što je Povjerenstvo za fiskalnu politiku reklo komentirajući prijedlog proračuna za 2020. godinu, a ono je reklo da je on realan jer se temelji na ispravno procijenjenim makroekonomskim pokazateljima, prije svega rastu BDP-a za 2020. pa onda s projekcijama za 2021. i 2022. i da na temelju tih pokazatelja, osnovnih tih pokazatelja se ispravno onda projiciraju prihodi državnog proračuna, a time jasno onda s obzirom na predviđeni deficit i ispravno se procjenjuju rashodi državnog proračuna. Prema tome, ovaj proračun je prije svega realan i crpeći iskustvo iz proteklih proračuna koje je ova Vlada predložila Hrvatskom saboru, a svjedočimo da oni nisu doživljavali gotovo apsolutno rebalans u smislu značajnijeg povećanja prihoda ili rashoda pa tako i jučerašnji rebalans onda možemo sa sigurnošću tvrditi da će se ovaj proračun na način kako je predviđen u idućoj godini izvršiti i ono što želim prije svega reći u izbornoj godini, dakle mi donosimo proračun koji će se realizirati u izbornoj godini i koji nije prenapuhan. Kada ja čujem od oporbe da je ovo izborni proračun onda mi je nekako u nesuglasju s činjenicom da sutra možemo očekivati ili toku dana na stotine amandmana. Dakle govori se kako vladajući idu sa proračunom koji je predizborni, a s druge strane vidjet ćemo do kraja rasprave koliki će broj amandmana doći na ovaj proračun. I budite sigurni gospodine državni tajniče da niti jedan amandman neće od oporbe ići u pravcu da se nekome nešto uzme, dakle niti jedan amandman neće doći od oporbe na način da se uzme nekom od korisnika državnog proračuna. To će u pravnom biti ili obavještajne službe ili će biti Ured predsjednika ili dakle takve neke stavke, ali će se zalagati sa svim amandmanima da se u prvom redu pokuša određenim kategorijama građana dodvoriti sa amandmanom i na taj način u izbornoj godini oporba preko proračuna sticati jeftine političke poene. Dakle prebacujući vladajućima o tome kako je izborni proračun neće odoliti izazovu da sa brojnim amandmanima idu in favore pojedinim skupinama kojima bi se htjeli dodvoriti. Prema tome, to mi je nekako u nesuglasju sa činjenicom da je ovaj proračun predizborni, da je on ide za time da bez ikakvih kriterija sve zadovolji. Ne, odgovor je naš … ovaj proračun realan, on je temeljen na rastu od 2,5%, taj rast je ispravno procijenjen kao što je ispravno procijenjen i rast za ovu godinu i za prošlu godinu. Uvijek smo ispravno postavili rast BDP-a na temelju čega smo mogli ići onda u planiranje rashoda državnog proračuna i pri tome sve što se događa sa bitnim makroekonomskim pokazateljima rezultat je upravo i činjenice da je Vlada prije svega poreznu reformu, a i druge strukturne reforme iznašla način kako konsolidirati državni proračun dakle javne financije i potaknuti određene grane da prije svega u nove investicije, a jasno i druge stvari kojima se onda omogućuje rast BDP-a. Mislim da sam danas ili jučer čitao negdje da je rast osobne potrošnje u Hrvatskoj ponovno među većima u Europi, dakle govori se na razini EU, dakle govori se o tome da taj rast BDP-a koji se godinama polako već od kada je ova Vlada provlači kroz hrvatsko društvo rezultira jasno i osobnom potrošnjom.

Dakle kroz vođenje javnih financija, kroz vođenje fiskalne politike na način kako je vodi ova Vlada dolazimo onda u mogućnost da možemo govoriti o rastu BDP-a s jedne strane o suficitu državnog proračuna i s treće strane jasno onda i kroz i kroz smanjenje javnog, javnog duga RH i kad govorimo o postotku BDP-a ali i kada govorimo i u nominalnom iznosu mislim da je to već izračunato da je za 2 milijarde manji javni dug i u nominalnom iznosu. Što se tiče dijela proračuna koji se odnosi i na moju županiju i o tome bih trebao, želim reći nekoliko riječi. Dakle, jasno da je u mojoj županiji odakle ja dolazim vidljiv veliki nivo javnih investicija u koje, u prvom redu možemo zahvaliti europskim fondovima, pri tome ne želim uopće spominjati dvije vjerojatno najveće investicije koje se u Hrvatskoj financiralo sredstvima europskih fondova, a to je izgradnja Pelješkog mosta i dogradnja i rekonstrukcija Zračne luke Čilipi, nego na brojnim, brojnim drugim investicijama koja se odnose i na vodu infrastrukturu aglomeraciju Metkovića i Ploča, na uređenje kompletne obale male Neretve na području grada Opuzena i općine Slivno, da ne govorim o tome da se kroz proračun ove godine je vidljiv nastavak subvencioniranja uzgoja mandarina u dolini Neretve, da je tu vrlo važna stavka obeštećenje radnika Plobesta u Pločama, također se vidi na stavkama državnog proračuna na brojna ulaganja u lučki sustav na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije od Pelješca preko moje Korčule i otoka kako Lastova tako i elafitskih otoka. Prema tome, brojne su tu investicije koje su u ovom proračunu vidljive da ne govorim na pozicijama koje se odnose na hrvatske ceste itd., itd. Prema tome, proračun u onom dijelu u kojemu smo već rekli da je realan, da se temelji na stvarnim pokazateljima omogućuje dakle i kroz korištenje europskih fondova, pa onda i kroz nacionalnu komponentu doista vrlo visoku razinu investicija koje se gotovo 70% financiraju sredstvima europskih fondova.

Kroz taj zakon do sada je u RH subvencionirano oko 5.000 stanova za mlade hrvatske obitelji. Ove godine u tom sustavu temeljem javnog natječaja kojega je objavila Agencija za promet nekretnina prijavljeno je 4.000 novih mladih obitelji u RH koji će temeljem tog zakona riješiti stambeno pitanje.

Tim zakonom dakle riješeno će biti u vrlo kratkom razdoblju negdje oko 5 godina provedbe tog zakona 9.000 stanova. Prema tome se dovoljno govori da je u 4 puta kraćem vremenskom razdoblju više korisnika stambenih kredita regulirano kroz ovaj zakon. I to ako je u tom postupku i bilo 0,001 zloupotrebe pojedinog zahtjeva, izigravanja zakona to treba kazniti i sankcionirati, a ne zbog toga tvrditi da je zakon loš.

Izvolite. Pa kolegice i kolege s obzirom da je proračun jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi u Hrvatskom saboru evo kroz raspravu kolege Bačića koji nam je obrazložio kako bi on pisao amandmane da je oporba i odakle bi uzimao novce, znači suflirao je ovaj način kao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a koji kontrolira većinu u ovom saboru da će svi amandmani biti odbijeni koje će oporba dodati, donijeti tj. predložiti jer on već unaprijed zna odakle će biti skinuta sredstva. S druge strane svaki puta kada je ovako važna tema u raspravi poštovani potpredsjednik Reiner nam svaki puta suflira tj. docira da ukoliko ćemo replicirati da ćemo ovdje ostajati do dugo u noć tj. hoće nam reći da ne bismo mi trebali toliko replicirati da bolje da šutim ovdje i da ne govorimo ovako važnom dokumentu. Stoga vas molim da nas pustite da mi procijenimo koliko ćemo replicirati, koliko ćemo raspravljati i dokle ćemo ostati, a evo kolega Bačić može nam dat sad u stanci malo naputke kako da napišemo te amandmane da budu po njegovoj mjeri tj. po mjeri HDZ-a, da se ne priča o proračunu i o onome što proračun prouzročit će u budućem vremenu. Ja bih molio kolegu Bačića evo da se malo smiri vidim da se vidno uzrujao, da se smiri da ja završim ovaj svoj izlaganje oko toga. Tako da evo hvala kolega Bačić što ste nam rekli kako biste vi pisali i kako ne bi trebalo pisati, a amandmane koje smo mi predložili mi smo dobro odredili odakle ćemo predložit da se skine i gdje da se ta sredstva prenamijene.

Što se mene tiče možete na svakoga svi replicirati 50 puta. Ja vam naprosto govorim činjenice znam koliko je prijavljenih ovaj za pojedinačnu raspravu i bez repliciranja je toliko vremena, ovisno o repliciranju to može bit sat, dva, tri dulje, ja sam naprosto imao potrebu vam to reći. Što se mene tiče, možemo do jutra ostati.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a, također tražim stanku od 10 min da i mi unutar kluba raspravimo o proračunu a kolegi bi Lenartu odgovorio da sam dugo vremena već u Hrvatskome saboru i sjećam se dana kad ste vi bili državni tajnik, kako ste i na koji način prihvaćali amandmane oporbe. Vi ste tada kao dio vladajuće većine odnosno kao dio Vlade, redom odbijali sve amandmane a što se tiče mog predviđanja kolega Lenart, o tome kako će izgledati amandmani oporbe, ne samo da mogu crpit na temelju iskustva rada u Hrvatskom saboru nego na temelju već sada dostavljenih amandmana. Ti amandmani u pravilu daju određenim interesnim skupinama koje oporba ocijeni da su im najprilagođenije novce a novci se u pravilu dižu iz iste stavke. Prema tome, ta stavka, rekao sam vam koja je i koja je već sada u amandmanima sadržana, tako da to moje iskustvo evo i ove godine ste potvrdili jednim neinventivnim predlaganjem amandmana na državni proračun. Prema tome, mi smo rekli i kolegica Grozdana Perić, u ime kluba, rekla je što misli o državnom proračunu, ja sam u svojoj pojedinačnoj raspravi rekao da je to proračun koji je realan, koji možemo i temeljimo na dosadašnjim proračunima i da u izbornoj godini ne podilazi nikome nego točno definira prihodovnu i rashodovnu stranu sukladno reformskim mjerama koje je ova Vlada napravila.

Kolega Bačić, dok sam ja bio državni tajnik, vi ste bili ministar i nosili ste Sanaderu novce u taški, hvala. I dajem stanku do 5 sati, e tako, do 5 sati,

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice, imamo replike, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Bačiću, rekli ste da je oporba predvidiva i da će vjerojatno da bi amandmanima dala interesnim skupinama za koje smatra da trebaju više sredstava uzimati uredu predsjednice. E mislim da ste se tu prevarili jer imalo je to logike prethodnih godina da uzimamo uredu predsjednice jer naprosto tamo se ništa nije ovih 5.g. radilo, a i ono što se radilo bolje da se nije radilo, žali Bože novaca. S obzirom da idu predsjednički izbori i da će, ja vjerujem, u ured predsjednika ovaj useliti novi predsjednik koji će nešto i raditi, mislim da nije pametno ove godine u amandmanima uzimati sa stavaka ureda predsjednice, nego tražiti novce negdje, negdje drugdje, osobno ću ja to tako, tako napraviti jer mislim da to više nema logike da će trebati novaca za rad jer će se tamo raditi za razliku od ovih 5.g. Tako je kolegice Glasovac, vidjet ćete vi iz amandmana koji se sada pišu, a već su neki od njih i predani dole, kome će se ti novci uzimati i kome će se davat. Što se tiče predsjedničkog kandidata i izbora za predsjednika, bit će ista osoba u predsjedničkim dvorima i nakon, nakon, nakon ovih izbora, no mene ne bi čudilo da ste vi i premda u uvjerenju da će vaš kandidat pobijediti, skidali sredstva sa ureda predsjednika, jednako on, kao što nije radio ništa u Vladi, neće radit ništa, ali ni gore, pa mu ni gore ne bi trebali novci, ali ne trebate brinuti zbog toga, vi ćete tražit skidanje sastava sa te pozicije, ali će svejedno ista osoba biti u predsjedničkim dvorima. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS.

Odgovor poštovani kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Babić, ma ja nisam uopće govorio o poreznoj reformi, o 4 kruga porezne reforme, o ukupnom rasterećenju od preko 9 milijuna kuna hrvatskih građana i da u isto vrijeme premda, dakle dolazi do rasterećenja građana i poduzetnika bilježimo suficit, al to je zbog toga što je rast BDP-a, što raste broj zaposlenih, što je veća porezna baza, pa onda jasno dolazi do povećanja prihoda, dakle u isto vrijeme dok smanjujemo poreze, rastu prihodi državnog proračuna, pa ako hoćete iz poreznih, iz porezne osnova, prema tome to su te reforme o kojima je premijer govorio, o kojima govori potpredsjednik Vlade i ministar financija, no koje oporbi nisu, nije im drago slušati, to nije primamljivo za njihove uši, pa će pokušavati na bilo koje načine dosjetkama, podvalama, lažima prije svega omalovažiti rad Vlade, ali su pokazatelji i to matematički pokazatelji o makroekonomskim pokazateljima najbolja legitimacija rada Vlade. Zahvaljujem. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Bačić, govorili ste o infrastrukturnim projektima na području vaše županije, bilo bi dobro da je svaki od zastupnika možda dao primjer što se događa na području njegove županije i mislim da bismo tada razbili famu oko ovoga u što se ulaže, a u što se ne ulaže ili na koji način će primjerice se poboljšati investicijska klima u RH. Želim istaknuti primjer Međimurske županije, samo kapitalne infrastrukturne projekte u visini oko 400 milijuna kuna koji će sigurno doprinjeti ne samo boljem životu naših građana u Međimurju, već će biti i dobar, dobar mamac za nove gospodarske projekte ili će se stvoriti bolji gospodarski preduvjeti, a samim time i otvarati nova radna mjesta. Prema tome, ako govorimo o proračunskim prioritetima onda i na ovakav način moramo gledati stavke koje su u proračunu i ja mislim da je dobro izbalansiran. Kolegice Glavak, s pravom ste rekli dakle da su investicije pretpostavke gospodarskog razvoja, ne može se na, na običnom Cost-benefit analizi utvrditi kolika je isplativost pojedinog infrastrukturnog projekta, bilo da je on prometni, komunalni, bilo koje infrastrukture, energetske, vrijednosti investicija i vrijednost investicijskih projekata, projekata komunalne ili bilo koje druge projekte, prometne infrastrukture, doprinosi rastu gospodarstva, prije svega podizanju poduzetničkog okružja u dijelu gdje se ta gradi prometna infrastruktura, pa tako i u vašem Međimurju i kod mene u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, da nismo izgradili ovako modernu mrežu autocesta ne bismo bilježili svake godine rast turističke sezone, prema tome pretpostavka gospodarskom razvoju je realizacija infrastrukturnih objekata bilo kod vida infrastrukture. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bačić, iako je današnja rasprava pomalo čudna sa strane oporbe, opet nas nije iznenadila, ali htio sam reći na vaše izlaganje jednu činjenicu, da dokažemo što tko radi i na koji način postoje razlike između nas i njih. U jednom trenutku ove godine otvorila se tema besplatnog prijevoza invalidnih osoba prema otocima i istih prema kopnu radi njihovih potreba. Čuli smo sa strane oporbe žuč, sve ostalo što treba ići od njih ne bi li se to pitanje riješilo i onda smo kao odgovorna Vlada rekli da ćemo izmijeniti zakon i da ćemo osigurati sredstva. Zakon ćemo raspraviti sljedeći tjedan, sredstva su osigurana na poziciji Ministarstva mora, povećanja od 15 milijuna kuna. Oni koji su se tobože silno brinuli o takvoj skupini naših građana, u jednom trenutku kažu, mi ćemo biti protiv toga i glasat ćemo protiv proračuna koji omogućava takav jedan, hajmo reći iskorak prema osobama sa potrebama, invalidima, u njihovom prijevozu prema otocima ili sa otoka prema kopnu.

Prema tome, problem je u tome što oni ne znaju što hoće pa onda na ovaj način reagiraju i kad se donosi proračun i kad se donosi mirovinska reforma ili bilo koji drugi zakon, kad se donosi porezna reforma, nikada nisu za jer jednostavno oni ne znaju kako bi to radili, provodili. Prije nastavka, pozdravljam na galeriji studentice i studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, dobrodošli i želim vam ugodan boravak u HS-u. [[Pljesak.]] Sljedeća rasprava, poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite kolega. E da je proračun napraviti lako, radio bi ga svatko, tako bi ja mogao reći nakon ove rasprave danas. No, ako govorimo o proračunu, najvažnijoj poluzi za provođenje ekonomske politike jedne Vlade, onda naprosto treba sagledati okruženje i prostor u kojem se taj proračun donosi. I onda sve ono što iz tog okruženja proizišlo u proračunu i o tome se može raspravljati i kad gledamo prihodovnu stranu proračuna i kad malo, samo 3, 4 prihoda pogledate, onda ćete vidjeti da su oni sjajno konzervativno planirano u odnosu na makroekonomske pokazatelje koji su u ovom trenutku u RH. Isto tako, šteta je možda što nismo raspravili porezne zakone prije ovih proračuna jer onda bi prihodovna strana proračuna bila puno jasnija i puno bolja, ali isto tako, kad pogledate ovaj proračun i kad pogledate ove porezne izmjene, onda vidite jednu konzistentnost politike ministarstva financija i ove Vlade RH. Dakle ja znam da se teško pomiriti s tim da su makroekonomski pokazatelji dobri. Uvijek netko može reći, oni mogu biti bolji. Da, ali ti makroekonomski pokazatelji su osigurali kontinuirani rast prihoda od poreza na dodanu vrijednost i trošarina koji su posljedica određenih poteza koje je Vlada povukla prije, dakle Vlada je kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak ostavila jedan veliki dio dohotka građanima, povećala njihovu kupovnu moć, a samim tim je povećala dvije prihodovne stavke u proračunu koji su vezani na potrošnju, to je PDV i trošarine. Međutim, tu isto tako moramo reći da to što je pozitivno vuče jednu negativnu konotaciju, a to je da je platna bilanca nažalost loša, da više uvozimo nego što izvozimo, ali to je posljedica stanja u našem gospodarstvu, dakle naprosto hrvatski građani i oni koji dolaze u Hrvatsku kao turisti mogu daleko više potrošiti nego što hrvatsko gospodarstvo proizvede i to je jedno pitanje koje se svima nama, bez obzira iz koje smo političke opcije treba nametnuti i o čemu trebamo razmišljati je što trebamo napraviti da taj jedan negativni pokazatelj popravimo da ne bude tako negativan. Dakle, toliko što se tiče tog prihodovnog dijela, međutim, u prihodovnom dijelu također, ne smijemo zanemariti jednu stavku koja u odnosu na rebalansirani proračun raste jako puno, a to su prihodi iz EU fondova. Međutim, to nije samo priča Vlade, nije samo priča ministarstava, to je priča svih dionika u RH kako privatnog sektora, tako društvenog sektora i jedinice lokalne i regionalne samouprave jer oni su ti koji apliciraju na ta sredstva i treba vidjeti kritično, pogledati gdje smo to do sada kiksali, gdje smo promašili, pa smo recimo, u rebalansu proračuna za 2019. morali umanjivati, ali opet optimistički u proračunu za 2020. planiramo povećana sredstva i to znatno povećana sredstva. I to nam mora biti primarni zadatak u sljedećoj godini kako realizirati ta sredstva. Dakle i s tim praktički možemo završiti prihodovnu stranu jer najizdašniji prihodi su ti, onaj prihod koji je sljedeći izdašan, to je doprinos za mirovinsko osiguranje, on naprosto prati trend rasta na tržištu rada i povećanje plaća. I tako je Vlada planirala, međutim, nažalost, kad pogledate, o tome ću kasnije malo više govoriti na rashodovnoj strani ćete vidjeti da sredstva koja prikupimo od mirovinskog doprinosa su itekoliko nedostatne za isplatu mirovina. Rashodovna strana. Dakle Vlada je u ovome Prijedlogu proračuna jasno predvidjela ono što planira dati svojim zaposlenicima jer Vlada je najveći poslodavac u državi i temeljem toga je predvidjela porast rasta sredstava za plaće. Ono što je po meni nedostatak u ovom proračunu, međutim, drugi nas sile na to, što više ne vidimo sredstva za plaće za osnovno i srednje školstvo na rashodovnoj strani, nego kad netko onako bukvalno pogleda ona vidi trošak za plaće 22 milijarde pa kad uzmete da je trošak za plaće zdravstva praktički izvan državnog proračuna onda za negdje 180-190 tisuća zaposlenika u Hrvatskoj netko tko gleda proračun ne vidi to dobro. Zato bi možda ministre bilo dobro u obrazloženju proračuna s obzirom da vi vučete sve te podatke da u obrazloženju proračuna se točno naznači da ja ukupno za plaće bez obzira po kojem osnovu u RH isplaćeno toliko i toliko novaca. I sad gledajte kolegice i kolege, danas smo čuli svakojakih primjedbi onih koji u životu nisu pokušali napraviti proračun, a kamoli da su ga napravili kritike ovako i onako i sad gledajte Vlada svjesna činjenice da je napravila fiskalnu konsolidaciju i da ne smije naprosto dozvoliti tu da popusti ta fiskalna disciplina je odustala od jedne političke odluke, a to je da smanji opću stopu PDV-a sa 25 na 24. Zašto? Zato što su se naprosto pojavili neki novi trendovi, neki novi troškovi koji se moraju podmiriti i Vlada ostaje na toj stopi, ali isto tako je prihvatila sugestiju ugostitelja i promijenila ovu, zapravo spustila se na diferenciranu stopu.

Prihod od PDV-a je 56 milijardi planiran. Dakle, a to su troškovi koje vi ne možete izbjeći. Mi smo da li sabor, da li Vlada određenim odlukama i definirali da se to mora isplatiti i vi to morate ispuniti. Dakle, tek toliko da se baš ne možemo nabacivati ovako ili onako. Zato jesam rekao onu doskočicu na početku jer ja se sjećam jedanput sam došao u dnevnik obrazlagat proračun i dočekao me tada super ovaj popularni voditelj evo mi smo napravili aplikaciju otvoreno gledateljima da predlože proračun i mi ćemo ministru predložit taj proračun. Prošo je meni jedan mandat i drugi mandat i evo već oho, ho godina od toga nikada taj proračun nisam dobio jer treba popuniti onih 100-tinjak osnovnih kocki, a onda nekoliko tisuća pomoćnih kocki, a to je praktički nemoguće i ja bih volio da smo se mi danas kad smo raspravljali o proračunu da smo naprosto rekli ja smatram da to i to nije dobro i ja mislim da bi to trebalo napraviti tako i tako. Veli netko narasto je proračun 30 milijardi, je, ali pogledajte koliko je bio trošak plaća za 2016. bio je 26 milijardi, koliko je trošak plaća sada u 2020. 32 milijarde, znači 6 milijardi. Koliko su materijalni troškovi otišli gore, koliko su otišla sredstva za mirovine, koliko su povećana sredstva se povlače ovoga iz EU, evo začas ste došli na 25 milijardi kuna. I to su činjenice od kojih naprosto ne možemo pobjeći. Međutim, danas smo prisustvovali nečemu što se još nije dogodilo u Hrvatskom saboru u trenutku kad nemate argumenata da argumentirano napadnete, kad nemate hrabrosti reći da je nešto ne bi trebalo ići nego bi trebalo ovako, izazivate incidente i pokušavate prekinut raspravu o proračunu. Međutim, činjenica je da RH je u dobroj situaciji, RH je odlično iskoristila povijesno vrijeme niskih kamatnih stopa. Uzmite da je razina kamata ostala ista taj trošak bi dana bio 14-15 milijardi kuna, deficit državnog proračuna ne bi bio milijardu i 700 nego bi bio jedno 6-7 milijardi kuna. Dakle, to su sve stvari koje treba jasno reći, a svatko ko smatra da proračun bi trebao izgledati drugačije, predsjednik Vlade je jutros rekao, ministra je rekao kad budu ovi porezni zakoni svatko može reći nemojte dati onima do 25 godina ukinuti porez na dohodak, nemojte onima do 30 godina ukinut 50% porezna na dohodak, ok, to je politička odluka, to je razmišljanje ove Vlade na koji način želi pomoć mladim ljudima, ako netko ima neku drugu bolju ideju neka je predloži. Je ali strah da se ne zamjere mladim ljudima, e to je danas rasprava sa figom u džepu, bez jednog konkretnog prijedloga, bez jedne konkretne ideje i bez hrabrosti da se kaže da određeni trošak ne smije biti ovakav, nego da mora biti onakav i da određeni porezni prihod ne smije biti toliki nego ovoliki i uzeli ste hrvatskim građanima. A bože moj, a koliko dolazi turista u RH, jel oni plaćaju taj PDV 25%, jel nama turizam primarna gospodarska grana, je. Ali kolegice i kolege za nas koji smo duže u ovom saboru ostaje zapisano što smo govorili kao oporbeni zastupnici, što smo govorili kad smo bili na vlasti pa ćete vidjeti tko je bio konzistentan, tko nije bio konzistentan. Treba priznati ono što je dobro, treba kritizirati za ono što smatraš što nije dobro, ako smatraš da treba nešto drugačije treba izložiti. Ali u konačnici političku odgovornost za to će na slijedećim izborima položit onaj tko predlaže proračun, a to je ministar i Vlada RH.

Izvolite. Poštovani kolega Šuker pa evo da upravo ste rekli dobro da je čuđenje na ovoj drugoj strani što se to događa sa PDV-om, u isto vrijeme 20 milijuna turista smo imali u ovoj sezoni, u isto vrijeme su povećane plaće, mirovine, a uz to građani ove države imaju 208 milijardi štednje, dakle to je od nekuda došlo, to od nekuda se akumulira, a i troši. Dakle, zbog čega onda čuđenje da se povećavaju ovaj prihodi od PDV-a koji uostalom omogućavaju da, za servisiranje upravo ovih potreba koje imaju građani.

Kolegice Perić, PDV je definitivno najizdašniji i uz trošarine najdraži prihod svakog ministra financija međutim oni koji nama danas prigovaraju ali to niste čuli recimo od kolege Lalovca koji ... [[Govornik se ne razumije.]] SDP-a, dakle u trenutku kad je bilo naprosto gusto a ovdje govorim o jednom drugom trenutku, kad prethodna Vlada nije znala kako spasiti državne financije, digla je PDV na 25% I ako takva stopa pokazuje se kao efikasna za punjenje državnog proračuna, onda vjerovatno mora ostat takva, na kraju krajeva, vidjeli ste i mišljenje kompletne stručne javnosti da stopa od 25% bolje da ostane takva nego da se smanji na 24 da proračun izgubi milijardu i 800 a hrvatski građani to neće osjetiti kao nažalost što nisu i osjetili u onom trenutku kad se Ministarstvo financija se odreklo praktički 2 milijardi prihoda, kad se uvela diferencirana stopa na određene prehrambene artikle međutim to je tako. Slijedeća replika, poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Šuker, da, dobro ste rekli, u jučer i danas slušamo otprilike ovdje od strane opozicije, raspravu sa figom u džepu, ja bih puno više pozdravila da su oni danas raspravljali na način da treba na određenim stavkama proračun smanjit i te novce stavit negdje međutim takve konkretne prijedloge nismo uspjeli čut. Ovo što ste vi rekli, to je zato što se ne žele nikom zamjerit, to je točno, to je upravo tako, najlakše je ovako općenito formulirat kako proračun nije dobar ali ovaj proračun je zaista prije svega i razvojan i socijalan i on prije svega je stabilan i govori o tome da je i ova politika Vlade uspjela pokrenut određene procese u društvu koji su doveli do ovakvog stanja u proračunu za slijedeću godinu, hvala. Kolegice Jelkovac, najvažnija stvar je da Vlada sa svojom poreznom politikom i sa određenim poticajnim mjerama da zraka hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima, to je najbitnije jer pogledajte samo jednu stvar kad su granice ulaskom Hrvatske u EU postale otvorene, koliki hrvatski građani su samoinicijativno se razmirili po Europi i počeli izvoziti svoje proizvode bez posrednika, bez ičega. I onda su se mnogi čudili zašto izvoz raste, pa zato naprosto što su nestale određene barijere. Prema tome, na državi je da stvori preduvjete a ljudi su dovoljno kreativni, dovoljno sposobni da te preduvjete pretvore u nešto kvalitetno a to kvalitetno će vam onda svi osjetiti i na kvalitetu života i na prihodima u državnom proračunu a praktički i na vlastitim prihodima. Potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, možda sam ovo pitanje trebala postaviti sadašnjem ministru jer s obzirom na sve njegove odgovore koje je morao jučer davat i danas, postavit ću ga vama kao bivšem ministru i dobrom poznavatelju i proračuna i kompletno situacije. Radi se naime opet o poduzetnicima na koje se toliko vraćam jer mislim ovaj dio rasterećenja što imamo sad smanjenje PDV-a u ovom djelu doprinijet će donekle međutim i dalje imamo sad prisutan problem u prerađivačkoj industriji, radno intenzivnoj, izvoznicima gdje oni bi sad trebali povećati plaće svojim radnicima ali nemaju mogućnosti jer ovo smanjenje PDV-a za njih nije toliko značajno jer do sada nisu ostvarivali neku dobit. Da li je to smanjenje parafiskalnih nameta mada vidimo koje su reakcije bile sad kad smo pokušali neke strukovne komore uvesti da ne bude obavezno članstvo odnosno vaš pogled na to i ... [[Govornik se ne razumije.]] hvala lijepa. Gledajte kolegice Makar, vi ste iz kraja gdje je radno intenzivna, grane su tekstil, koža, drvo, ja se sjećam kad smo 2008. dizali minimalnu plaću, nakon 3, 4 mj. upravo gore iz onog sjevernog djela Hrvatske je došao zahtjev od sindikata da se oni izuzmu od primjene te odredbe minimalne plaće jer su ljudi svjesni radije dobijem i nešto manje da radim a ne da za 3 mj. nemam gdje radit. Dakle, jedno pitanje koje sam ja vrlo često u proteklim godinama govorio i kao ministar i kao zastupnik, a to je problem opterećenja plaće. Dakle, plaća od 4000 kuna, od 1.1. neće biti opterećena porezom. Međutim ono što naše plaće prosječne, izuzetno opterećuje negdje preko 90% je doprinos za mirovinsko i zdravstveno a istovremeno, ono što bise trebalo plaćati iz tog doprinosa mirovinskog i zdravstvenog, mora se krpat sa preko 20 milijardi poreznih prihoda i vjerojatno u nekakvim budućim razmišljanjima će se u konceptu tih poreznih rasterećenja morat ić u tom smjeru jer naprosto s obzirom da, ali nemam sad više vremena. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Ivo Stier, izvolite. Kolega Šuker, vaša rasprava upućuje upravo na to da je fiskalna odgovornost i dalje potrebna, dobro ste upozorili na činjenicu da danas mi imamo koristi od toga da su na međunarodnom tržištu niske kamate međutim, te okolnosti, te međunarodne okolnosti vrlo lako se mogu promijeniti i nažalost već postoje neki signali u tom smjeru. I upravo zbog toga voditi računa o rashodima i općenito o fiskalnoj odgovornosti i dalje mora biti imperativ, mislim da ste upravo na tome poentirali sa vašom raspravom. Da, ja mislim da je ministar Marić toga jako svjestan da opću državu mora držati pod kontrolom i praktički u suficitu jer ovako nisko zaduživanje neće biti dugo, a iskreno govoreći, rejting agencije se ponašaju nepošteno prema Hrvatskoj jer svi ovi pokazatelji koje je Vlada i Ministarstvo financija napravili u protekle 3 g., pa nama je kreditni rejting morao za 3, 4 stupnja bit viši. Naprosto je morao. Međutim oni se drže toga što se drže i meni je drago da iz svih proračuna kad počnete od 2016. na ovamo, vidite jednu jasnu politiku čvrste, fiskalne konsolidacije i to je bitno i na tome naprosto treba inzistirati i dobro je da sve oni koji primaju iz proračuna, treba uputit na to, ja sam to rekao jučer u raspravi, privatni poduzetnik neće nikada isplatiti više nego što proizvode, isplatit će onoliko koliko može. Prema tome, država kao poslodavac ne može isplatiti više jel ako isplati dovodi se u minus, dovodi se u deficit i mora se zaduživat, a onda ćemo to sve jako puno plaćat. Zahvaljujem. Izvolite. Ministre ja ću kolegice i kolege opet ponoviti bit priče ovoga proračuna jel stvarno kada slušam vladajuće onda ko da žive samo pod ovim svjetlima i čujem hvalospjeve. Ali moramo znati kakva je politika kontinuiteta političkih elita da trenutno tj. sada i više nego u 2018. godini, a tako će biti i u 2020. najveći dio BDP-a iz doznaka iz inozemstva i to je u ogromnom porastu zbog iseljavanja ljudi. Znači kada imate 18 milijardi kuna od doznaka naših građana, našega naroda i na osnovu toga imate gospodarski rast, na osnovu toga to je nešto najgore. Gubite ljude koji odlaze, evo pozdravljam ujedno studente, ljude koji odlaze vani, ostaju prazna područja, nemamo radne snage i u ovome trenutku taj gospodarski rast je vidljiv. Zbog čega? Jer ljudi mladi koji su otišli vani, ti mladi ljudi sada uplaćuju kroz doznake i uplate u RH svojim obiteljima i povećan je gospodarski rast. Ali to je lažni sjaj, to je lažni sjaj. O tome sam govorio jutros, vidio sam nervozu kod premijera, čak ja ne zamjeram premijeru, ja više zamjeram onima koji se pozivaju da su oporba premijeru a ne smidu ništa kazati unutar njegove političke stranke, evo svi tu jednostavno spuštaju glavu bez obzira na to što će i ova sabornica biti u rukama Europske pučke strane u kojoj je Vučić i Tajani, ali nervoza tolika još nije viđena odavno od tih problema. Međutim, premijer se poziva ovdje, recimo rekao je mi smo decentralizirali ojačali smo županije, dali smo im određene djelatnosti.

U Makarskom primorju dolje u Makarskoj nemate laboratorij, kada čovjek izvadi krv mora u Kaštela prevoziti, sada će sa Hvara tko zna gdje.

Kada govorimo o projektima, kada vidim da Branko Bačić predsjednik kluba HDZ-a kaže da mi pišemo amandmane i da nas on uči kako ćemo pisati amandmane, pa Branko Bačić je recimo položio kamen temelja za most tj. Tunel RAvča-Drvenik 2005. godine, ni koraka dalje nije otišlo. Znači službeno stranica ministarstvo na kom je on bio je objavila da se radi taj most, on i tadašnji predsjednik Luka Bebić Sabora, katastrofa. Ti krajevi su zaboravljeni. Brze spojne ceste na vladi u Splitu kada se tiče Splitsko-dalmatinske županije niti jedan projekat koji je obećan u Splitu tj. koji je donesen zaključkom uvaženi ministre, apsolutno nije se pomakao s mista, osim što se sada spremaju kameni temeljci i onaj janjocid o kojem ja često govorim, umjesto da potičete poljoprivredu jel poticaji su bili ogromni, a kada se poziva na poljoprivredu onda znamo ponovit ću još jednom i jutros sam rekao. Dajte poticaje po hektru ne po kilogramu proizvedenoga ili po broju stoke. Ima ih dosta koji ne znaju koji primaju za krave poticaj, a u biti ne znaju koliko krava sisa ima, a ima ljudi, nije smiješno ministre, a ima ljudi koji imaju blago i stoku u Benkovačkom kraju na stotine grla ne mogu dobiti poljoprivredno zemljište tj. pašnjake krške da mogu koristiti i to je činjenica o poljoprivredi. Koliko je novca otišlo, o tome nećemo govoriti. Naravno da za sva obećanja koja je dao premijer u Splitu ja ću dati kroz amandmane tj. moj klub Mosta nezavisnih lista i to je naša obaveza. Kolega Šuker govori da oporba nema prijedloge. Sve što je obećao premijer u Splitu na vladi i donio zaključke ja ću dati kroz amandmane. Ja se nadam da će svi podržati iz moje izborne jedinice, evo ja se nadam da će kolega Babić tamo lovrečki kraj će Zagvozd brzom cestom Imotski ako ima hrabrosti i snage jel prošle godine kada niste glasali za taj amandman onda se trkalo u Imotski doli dovodit ministricu bivšu regionalnog razvoja koja je dala obećanja, izlagala je doli sve živo. Nemojte obećavati ljudima. Ja molim kada budem davao konstruktivne prijedloge, sutra amandmane koje je Vlada RH obećaje već u kontinuitetu da to podržite. Pa npr. navodnjavanje polja ili odvodnja polja Imotskoga polja, Vrgoračkog polja, recimo Sinjskog polja kojim teče Cetina, nadam se da ćete i to podržati.

Suša usred lita u Sinjskom polju ili poplava u Vrgoračkom polju ili u Petrovom polju gdje je župan također Pauk obećao ima godinama 10, 20 godina da će biti navodnjavanje umjesto da hrane ti krajevi u biti ta polja turističkoj sezoni dodatnu vrijednost i da ljudi ostaju na tome području vi jedino šta ste sve izmuzli iz toga područja, jedno šta ga eksploatirate sve ono što je dobro eksploatirate, pa primjera evo Cetina proizvodi 40% hidroenergije RH, što ste to vratili Cetinskom kraju i Dalmatinskoj zagori, jeste li možda spoj na autoput brzu cestu koja je 2016. pokrenuta od Sinja, od Križica do Kukuzovca, 50 000 stanovnika samo na tome području da živi, pokrenuta je 2016., studija izvedivosti je, odabrana je varijanta i dalje ni makac, dalje ni makac. Također, ista stvar je i sa Kninom, imamo bolnicu, opću bolnicu i veteransku, Hrvatski Ponos, prošle godine niste za fizikalnu terapiju bazen da se napravi gdje se hrvatski veterani, branitelji i naravno i građani svi u Kninu liječe, vi niste osigurali niti ta sredstva.

Zahvaljujem kolega Bulj, ja vas molim nema potrebe za prozivanjem kolegica i kolega zastupnika, možete raspravljati bez toga. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Ante Babić, izvolite.

Babić, ja sam zamolio kolegu Bulja da ne proziva nikoga, pa tako da nije bilo potrebe za tim, a i vi, kolega Babić nisam završio, a i vi u vašem obraćanju također nemojte na bilo koji način omalovažavati i prozivat bilo koga. Izvolite kolega Bulj, ništa, hvala. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, govorili ste dakle o ovom državnom proračunu i kako je zapravo zapostavio ova ruralna područja, međutim ključ i zapravo glavna tema ovog proračuna je spašavanje vojnika Bandića putem 280 milijuna kuna i sad gledajte jedan paradoks, gdje Grad Zagreb ima 10 milijardi kuna proračun i sada država spašava gradonačelnika koji loše upravlja svojim gradom, a to je državni novac koji pune građani Dicma, Trilja i drugih dakle dijelova RH i spašavaju gradonačelnika koji ima proračun od 10 milijardi kuna. Dakle, građani trebaju znati da je ovih 280 milijuna kuna njihovo, dakle da je, gradonačelnik je loše upravljao Gradom Zagrebom i zapravo HDZ ovdje spašava njihovim novcima gradonačelnika Bandića. Zahvaljujem. Poštovana kolegica Sunčana Glavak, poštovani kolega Babić, poštovani kolega Klarić, ja bi vas lijepo molio nemojmo ometat kolege dok govore i raspravljaju. Odgovor poštovani kolega Bulj, izvolite. Pa naravno da je njima puno bitnije da prođe proračun koji plaćaju svi građani RH, nego da opstanu ljudi, bitnije je spasiti Bandića i ovde njegov proračun i ovde proračun državni nego da ostanu ljudi na ovim područjima koja ste vi nabrojili i zbog toga je u Imotskome tribalo dolaziti 6 ministara jel kolege saborski zastupnici nisu prihvatili amandman koji je vrlo bitan Zagvozd, Imotski, spoj na autoput, nisu ga prihvatili, pazi iz Imotskog oni ne smidu to prihvatit, a mogu prihvati da one novce koji iđu u Imotski, u Lovreč, da ostaje ovdje Bandiću koji ima novac, a ne zna što će s njime, to ne znaju, znači to su ljudi koji jednostavno moraju spasiti sa žetončićima i ovaj proračun i gradski proračun Milana Bandića.

Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj. Vidim da niste zadovoljni s proračunom, dakle on je prezentiran kao reformski konsolidirani proračun. Ja sam posebno proučio onaj dio proračuna koji bi trebao dati odraz te tzv. reformske opredijeljenosti u sektoru zaštite okoliša, vaš kraj je posebno osjetljiv za to područje. Jeste li vi primijetili možda u proračunu da će Cetinska krajina biti posebno zaštićena odnosno da će potrebna pažnja biti dodijeljena tom pitanju? Odgovor kolega Bulj, izvolite. Održivi razvoj jedini je spas RH i to poglavito na području moje Dalmatinske zagore koja je … na Primorje tj. na turizam. I zbog toga i zbog neodgovornog ponašanja danas imamo da iz 100km udaljenog Vrgorca žele u Sinj dotrati otpad, a naravno da to nije briga ove kolege koji sada žamore dok mi o tome pričaju, a iz tih su krajeva. Pa pogledajte kolegu Babića tamo kako galami, ako ga može neko opomenut. Znači zaboravljeno je gospodarenje otpadom tj. jedna katastrofalna situacije doli i kaos na tome području gdje bi tribali razvijati eko proizvodnju, gdje bi se tribali boriti za opstanak tih ljudi na tome području.

Kolega Bulj ja ću vas tražiti komentar na ono što zapravo treba znati. U ovom trenutku Splitsko-dalmatinska županija ima toliko propusta što se tiče zdravstva da je bilo vrijeme i da ministar zdravstva baci oko na to i da pokaže barem primjerom što se u drugim dijelovima Hrvatske dobro rješava u nekim drugim dijelovima Hrvatske gdje je isto HDZ na vlasti pa bi onda na vrijeme shvatio da će zbilja Hvar ostati bez laboratorija za koji je potrebno 2 milijuna kuna. Ne samo Hvar nego i Brač, ni neki dijelovi Hrvatske, znači Makarska. Jedan kompletan u psihijatrijskoj bolnici koji je platila županija i jedan kompletan u samom gradu Rabu što je isto malo previše jer se rade iste, a obadva plaća županijski proračun. To je malo previše. Pa zdravstvo je to je u Splitsko-dalmatinskoj županiji izvor i grobar izvor nepotizma grobar, ali to je potvrdio i doktor Ivan … u svojoj snimci gdje je rekao da moraju pitati premijera kada u domu zdravlja zapošljavaju i portira. 10 godina nisu raspisivali specijalizacije, ja sam vodio i prosvjede za opstanak Sinjskog rodilišta, stacionara žena koje su čekale na UZV komplet dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije uništen pod vodstvom gospodina Petrica, sada je dobio svoga zamjenika. Sjećate se turističkih ambulanta da će biti u Makarskoj, ne da u Makarskoj nema turističke ambulante ili u Sinju ili u bilo kojem kraju nego sada gase laboratorije gdje će morat se krv nositi po 100km od grada do grada. Katastrofalna situacija. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani kolega Bulj. Vi ovdje pričate cijelo vrijeme o redistribuciji, i sam premijer je priznao da je on redistributor. On uzima da bi kao pravedno dao, on i Zdravko Marić pravedno dijele, a rekao je kolega Sladoljev gdje se dijeli i kako se dijeli. Dijeli se za političku trgovinu. A nitko u ovom Saboru ne govori o onima koji pune proračun. Što je s njima? Troškovi države rastu, tog hladnog pogona konstantno. Ponovno su danas u inspektoratu vidim da su dizali koeficijente profesorima naravno za njih nema. U veljači su se dizali koeficijenti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, da je premijer Plenković možda došao iz prosvjete možda bi bili riješeni ti koeficijenti, ali stalno troškovi rastu. I pričamo svi o redistribuciji, kako ćemo, vi bi dali za ovaj projekt, ovaj bi dao, nitko ne govori o ljudima koji pune proračun. Sjeli su im na šiju Plenković i Marić, o njima nitko ne priča. Zahvaljujem kolega Grmoja. Odgovor kolega Bulj, izvolite. Kolega Grmoja najbitnije da su oni ojačali županije sa još 200 djelatnosti, a županije su uništile RH i razvoj RH i to je jedan od ključnih problema. I najbitnije je njima da se što više tih ljudi iseli vanka, da ne bude 5% rekord kao što je 5% BDP-a iz doznaka iz inozemstva naših građana, njima je cilj iseliti što više ljudi i da pune na taj način proračun tj. kroz doznake da se poveća gospodarski rast i na taj način da se kroz PDV puni proračun. To je njima cilj. Nije njima cilj opstanak ljudi na tim područjima, jel da im je cilj opstanak područja onda ne bi ojačavali županije koje su isključivo instrument kontrole stranačke i kontrole birača jel bez njih ne može se ništa, bez župana. Oni koji su suprotni gradonačelnik sa županom vrlo ih je malo ili moraju šutiti ili zauvijek zašuti ako će bilo kakav projekt, uglavnom njima je najbitnije iseljavati ljude. Ja ću se još s par podataka osvrnuti na proračun vezan uz zdravstvo i Ministarstvo za demografiju, mlade i obitelj. Dakle, za Ministarstvo zdravstva za 2020. g. predviđen je 5%-tni rast u odnosu na originalni proračun u 2019. i taj resor će raspolagati sa 12,4 milijarde kuna u slijedećoj godini. Prijedlog financijskog plana HZZO-a za 2020. planiran je u iznosu od 27 milijardi i 486 milijuna 102 000, dakle nikad veći. Najznačajnija sredstva za transfer HZZO-u iz državnog proračuna su i ove godine planirane za slijedeću godinu, 2 milijarde i 600, 2021. 2 i 700 i to su sredstva namijenjena za financiranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se financiraju iz državnog proračuna što je kako znate, ponovno puno manje od onog što je obveza države koje je država zakonima preuzela a to su zapravo 4,2 milijarde koje bi trebalo prenijeti. To su brojke. Ono što nedostaje je odgovor na pitanje, koliki je onda ukupni trošak javnog zdravstva u RH? To vjerojatno nije zbroj ovih dviju brojki jer bi to značilo da je na raspolaganju javnom zdravstvu u Hrvatskoj 40 milijardi kuna no kad se pogleda struktura proračuna, jasno je da je bolnički sustav koji je i najveći potrošač u hrvatskom zdravstvenom sustavu, vidljiv u razdjelima čak i sa istim stavkama i u Ministarstvu zdravstva i u HZZO-u. Što se u biti krije u tom proračunu? ono što mogu slobodno reći, nesposobnost uzeti u uzde i financijskim preustrojem obuzdati troškove koji rastu sa sve nedostupnijom zdravstvenom zaštitom u mnogim našim krajevima. Ne govorim o vrhunskoj medicini koju imaju na raspolaganju ljudi u našim najvećim gradovima. I vi to isto tako dobro znate. Dakle, jedina mogućnost bila je upotrijebiti sredstva za europske projekte koji su i ove godine ostali neutrošeni navodno zbog dorade natječajne dokumentacije. Koja sredstva? To su sredstva HZZO-a za izgradnju integriranog informacijskog sustava kojim bi se uspostavio novi poslovni informacijski sustav i omogućio efikasnije upravljanje i nadzor unutar zdravstvenog sustava osobito u pogledu upravljanja i praćenja tijeka financijskih sredstava u svrhu bolje zdravstvene zaštite svih osiguranih osoba. Nadalje, projektom e-lijekovi koji isto tako nije dovršen, uspostavila bi se jedinstvena baza lijekova te kontrola nad prometom i potrošnjom lijekova. Projektom DRG a to je projekt sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolnica, osigurala bi se nadogradnja sustava za plaćanje, praćenje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava. Dakle, to će se možda samo krenut uspostavljati u vašoj zadnjoj godini mandata a to su bili ključni projekti kako bi se napokon krenulo sa obuzdavanjem financijskih troškova u zdravstvenom sustavu koji rastu. Dakle, osim financiranja redovite djelatnosti ministarstva zdravstvenih ustanova u vlasništvu države i državnih zavoda, planirano je, ono što je dobro i dalje značajna sredstva za nastavak izgradnje nove bolnice KBC-a u Rijeci u ukupnom iznosu od 562 milijuna kuna i dovršetak gradnje Opće bolnice Pula za što je planirano 150 milijuna što je svakako za pozdraviti. Pozdravljam i to što ste napokon krenuli sa planiranje sredstava za KBC Osijek za izradu projektne dokumentacije bolnice ali mislim da tu nije trebalo stati već pokušati paralelno osigurati kako bi se sredstva omogućila da kako bi se krajem 2020. počelo sa izgradnjom KBC Osijek za kojeg znamo koliko vapi za suvremenim prostorima obzirom na vrhunske rezultate kojima svjedočimo i u toj ustanovi. Zbog toga pozivam Slavonce da se posebno potrude i okrenu malo ministra da pogleda i prema Slavoniji i prema KBV Osijek. S obzirom da ministra u ovom trenutku pokušava na bilokoji način barem izabrati i započet znači sa nastavkom tog svog projekta Nacionalne dječje bolnice koju je zapravo bio obećao da ćemo u lipnju ove godine već zakopati i prvu lopatu, ali zapravo treba biti realan i želje su jedno a rokovi nešto sasvim drugo. Da podsjetim, tek treba izabrati se izvođač za izradu studije izvodljivosti kojom će se precizirat arhitektonske, urbanističke, ekološke, prometne i sve ostale parametre prema kojima će se gradit a tek potom tek treba provesti natječaj za idejni i izvedbeni projekat. To je realnost, to su činjenice. Inače, u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo 63 bolničke zdravstvene ustanove, imamo 12 791 akutnu postelju, 1296 postelja za produženo liječenje i 6 381 postelju za liječenje kroničnih bolesti. O njima se, dakle taj cijeli bolnički sustav košta otprilike 10 milijardi kuna sa tendencijom povećavanja za 1% svake godine i to je ono o čemu zapravo sam i već rekla, što treba počet kontrolirat, što ovaj ministar nije uspio i to je njegov veliki propust, zato smo već dvaput i tražili opoziv. O svim tim posteljama, o svih tih 4 milijuna stanovnika, brine se 12 523 liječnika, od toga 9 600 specijalista i 46 000 medicinskih sestara. Ono što ja ovdje postavljam pitanje, dakle nije se razmišljalo što s tim ljudima, ide se samo na ujednačeno povećanje plaća kao i svim ostalim ali zapravo ne razmišljamo o tome da nismo u ovom proračunu mogli iščitat nikakav iskorak, nijedan iskorak ka tome kakao bi se pokušalo barem financijski zadržati one bez kojih ovaj sustav nije moguće da opstoji na ovakav način. Dakle, nemamo uopće planirana sredstva kojima bi se poticalo da liječnici i medicinske sestre idu i rade u onim dijelovima Hrvatske u kojima ih nedostaje a kamoli da se razmišlja o tome da još u ovom trenutku kao ... [[Govornik se ne razumije.]] nad glavom stoje tužbe liječnika i sestara kojima nisu obračunati prekovremeni sati i zbog kojeg tužbe kad dođu će jako, jako duboko ući u džep svih kliničkih bolničkih sestara i ostalih, kliničkih bolničkih centara i ostalih bolnica jer ti liječnici i te sestre imaju pravo da im se plati za ono što su odradili adekvatno satima koji su proveli u tim ustanovama. Dakle, to je, to su oni koji drže ovaj sustav. Ministar ni o tome nije razmišljao. Par riječi o posebno skupim lijekovima. Za posebno skupe lijekove ponovno je planirano milijardu i 850 miliona to je čak 32% više od onog što je bilo u 2019. godini. Kaže ministar, s obzirom na sve veći broj novih, inovativnih i skupih lijekova na listi te zahtjeva za proširenjem opsega pokrivanja većeg broja indikacija očekivano raste i broj pacijenata s popisa posebno skupih lijekova. Naravno s time se slažem, ali on kaže uz nove lijekove bolje je sveukupno preživljavanje, a time i trajanje liječenja pacijenata duže, s time se ne slažem. Morate znati da još uvijek Hrvatska je nažalost na drugom mjestu, ali lošem mjestu po broju oboljelih od malignih bolesti u EU. Dakle, prva je po broju oboljelih Mađarska i po broju umrlih, a druga Hrvatska. Znate što čekamo? Evo, ulazimo u 4 godinu čekamo Nacionalni plan za borbu protiv malignih bolesti, protiv raka kojom bi se napokon moralo pokušati obuzdati to što nas i najskuplje košta jer jedan dio ovih lijekova su zapravo, najveći dio ovih lijekova su posebno skupi lijekovi za onkološke i hematološke bolesnike. Dakle, enormni novci, a zapravo rezultati nisu, nisu dobri i ništa se po tom pitanju nije učinilo.

Par riječi samo o demografiji obzirom na, o Ministarstvu za socijalnu skrbi i demografiju i obitelj, govorimo o udomiteljima, govorimo o djeci, a zapravo te stavke se ne povećavaju. Želimo proces deinstitucionalizacije, a zapravo smo ostali slijedeće godine i '21. i '22. samo na 183 miliona kuna, dakle naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, to nije dobro, tu nisu samo djeca, tu su i starije osobe koje nemaju svoje obitelji i smještaju se u udomiteljsku obitelj. I status roditelja i njegovatelja svakako ono što treba proširiti i tu mogućnost da osim roditelja njegovatelja moramo imati mogućnost da supružnik ili netko tko je član uže obitelji bude njegovatelj teško oboljele osobe, [[Upadica: Zahvaljujem.]] da ta osoba ne bude smještena u nekakvu ustanovu i za to treba osigurati više sredstava. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Strenja vi ste u svojem izlaganju prilično vidim sistematično prošli primarno resor kojim se vi bavite tako da nisu to definitivno kritike bez argumenata jer ste uostalom neke stvari i pohvalili što je svakako jedan konstruktivni doprinos raspravi u kojem se želi za našu zemlju u danim okolnostima dobiti više. Međutim, iznijeli ste niz kritika pa me zanima s obzirom da sam ja gledao najviše ovaj svoj resor i nisam vidio nikakve ove reformske dapače antireformske smjerove, kakva je situacija u resoru zdravstva po pitanju reformi? Zahvaljujem. Izvolite. Pa moglo se proći kroz cijeli niz projekata koji se dovršavaju i koje ministar voli da kaže da su zapravo njegov rezultat oni su zbilja rezultat one vlade koja je još bila za vrijeme ministra Nakića kada su i započeti projekti dnevnih bolnica, objedinjenih hitnih bolničkih prijema itd. Dakle, to je nešto što je tekuće, to ide, nije to doprinos samo ovog ministra, to je krenulo još 2016. godine, to je povlačenje dosta sredstva što se tiče znači opremanja bolnica, sve ono što je potrebo. Ono na što ja apeliram to su ljudi. Kako ćete vi u vrhunski opremljeni Dubrovnik dovesti ljude da nemate 1/3 penzionera koji mjesečno dolaze tamo da pokriju posao. To je problem. Kako ćete medicinsku sestru dovest tamo kad ona svoju plaću pola mora dati da bi platila podstanarski stan iz kojeg izlazi preko ljeta, ona će biti sirotinja ako ode radit u Dubrovnik. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Strenja bilo je neki dan potpisivanje ugovora za gradnju dnevne bolnice u Metkoviću u Dubrovniku i kaže ministar ta je dnevna bolnica po ministru Kujundžiću trebala biti gotova on je to obećao odmah nakon lokalnih izbora, on i gradonačelnik Milan da je to gotova stvar, sad govore 2023. I znate što obećava ministar, a to je bilo ono oko opoziva, obećava kaže ja ću dolazit radit u dnevnu bolnicu u Metkoviću kad bude gotova, ako bude gotova 2023. on će imat 66 godina. Znači, liječnika nema u Dubrovniku, a ono što bih vam posebno postavio pitanje zanima me oko Imunološkog zavoda predviđena su određena sredstva u proračunu, znamo koliko je bitan Imunološki zavod, je li to dovoljno, stalno govore o spašavanju Milan Bandić i premijer Plenković o spašavanju Imunološkog zavoda, ali ja sam jako zabrinut zbog tih njihovih najava. Ja sam već u više navrata govorila o tome zapravo da je sasvim drugačiji pristup trebao biti rješavanju problema zdravstvene zaštite i dostupnosti u Metkoviću, ali ću se sad nemam dovoljno vremena osvrnut na Imunološki zavod. Imunološki zavod je strateška ustanova od nacionalnog interesa za RH. I ako je rečeno da će se pola, pola ići sa Zagrebom, što zapravo mi potpuno je nelogično, to znači da je onda u ovom proračunu trebalo osigurati 110 miliona i RH odnosno državni proračun isto kao i gospodin Bandić. Nažalost nama je izuzetno bitno zadržati proizvodnju tamo, zadržati da tamo stvaramo od naše hrvatske krvi, znači od našeg biološkog materijala, preradu krvi i svih pripravaka koji će se onda plasirati kao lijek pacijentima u bolnicama, kao i seruma koji su od zmijskog, od ugriza, od protiv crne udovice, vakcina, znači sve ono što je potrebno da bi mi imali u Hrvatskoj državi. To je nacionalni interes, nažalost u ovom proračunu samo 30 miliona više. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice govorili ste dosta o nizu važnih investicija u zdravstvu i želim vas pitati s obzirom na jednu važnu investiciju u području Varaždinske županije, ali ne samo od interesa za Varaždinsku županiju nego za čitavu RH. Riječ je o spinalnom centru Varaždinskim toplicama, jednu stratešku investiciju u koju bi županija investirala preko 5 milijuna kuna u projektnu dokumentaciju, važna sredstva europskih fondova trebaju za izgradnju tog spinalnog centra.

Jedini odgovor leži u ovoj lijevoj strani sabornice, ja apeliram na zastupnike HDZ-a i njihove vladajuće koalicije da učine ono što je potrebno, a to je da napišu amandman i stave sredstva od 18,5 miliona kuna koji su neophodni uz 85 što je već osigurano europskih sredstava da bi se sa 105 mogao raspisati natječaj i konačno krenuti u izgradnju spinalnog centra. To je jedino rješenje. Premijer je danas već odgovarao i rekao je da je to lokalno, to je nacionalni referalni centar za oboljele sa ozljedom kralježnice, znači spinalni centar za cijelu Hrvatsku. Za Hrvatsku državu ne smije biti previše 18,5 miliona kuna. Jedino rješenje je lijevoj strani sabornice, ja apeliram da oni utječu na ministra Marića i da se osiguraju sredstva. Imamo kvar na serveru, ali, imamo kvar na serveru ali ćemo ručno štopat vrijeme tako da ne brinete ništa, onaj koji treba, ne morate se vi kolega Bulj s time opterećivat. Izvolite. Dakle, proračun RH čuli smo u više navrata da se radi o proračunu koji odražava reformsko opredjeljenje, dakle težnju politike da provodi reforme naravno u svim resorima i to se jasno mora vidjeti u proračunu. Ja neću govoriti o fiskalnoj konsolidiranosti, naravno to mi nije ni struka, međutim ono što mogu dobro iščitati, a to je financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kojom se vidi točno kakva se politika zaštite okoliša namjerava provoditi. Osim što se naravno vidi i jučer smo imali rebalans kakva se trenutno provodi. Mi znamo reforma, evo sektor gospodarenja otpadom je sektor koji je u stvari sektor gdje treba najveću reformu napraviti. Mi znamo da se otpad dominantno odlaže i znamo da smo počeli još od pristupnog ugovora, Zakona o državnom gospodarenju, donosili stope recikliranja, dakle to su naše obvezne stope, 50% recikliranja do 2020., znamo da je politika kružnog gospodarenja doživjela i drugi korak u EU, mi smo članica i da sada govorimo o novim stopama za 2025., '30., '35. Jasno je ako imamo poteškoća sa ovim stopama koje dolaze već dogodine, da ćemo imati još i više poteškoća sa slijedećima. No, vidi li se ta situacija, ona je vrlo ozbiljna, danas mnogi pričaju o penalima i to sve opravdanije, dakle o penalima kao financijskom instrumentu kojim EU kažnjava dakle zemlju članicu koja ne poštuje opće preuzete obveze, ne vidi se. Dapače, mi imamo ozbiljni problem, mi imamo cijeli jedan resor u praktički u rasulu. Evo ja ću vam probati to dokumentirati. Centar za gospodarenje otpadom je mjesto gdje se obrađuje smeće i na njemu, u njemu se isključivo formira inertizirani materijal za odlaganje i gorivo iz otpada za kojeg sad već dobro znamo treba uložiti mnoga sredstva, znatna da bi se negdje plasiralo.

Dakle, u tim centrima imamo već dva Marišćinu i Kaštijun, nema recikliranja odnosno ono je svedeno na koji postotak, ako ne vjerujete pogledajte, pitajte ih koliko su oni plasirali sekundarnih sirovina. Tamo toga nema. Prema tome, to nije rješenje s kojim se može transformirati sustav gospodarenja otpadom. Međutim, pogledajmo u plan financijski fonda pa ćemo vidjeti da za 2020. je predviđeno još 16 milijuna kuna za Kaštijun koji je u pogonu već dosta vremena pa se možemo pitati o čemu se radi, nije li taj fond, nije li taj CGO završen. Koji je rezultat? Što se događa? Dakle, postoje li odgovornosti onih koji su to rješenje i projektirali i izabrali, koji, tko to stoji iza tih sustava, pogotovo kad vidimo da ti sustavi neometano idu dalje. Svjedoci smo da neke županije, neki gradovi uopće ne planiraju ništa drugo, ništa od infrastrukture koja je potrebna nego samo čekaju famozne centre, tu moram spomenuti Lećevicu, dakle grad Split ima svoj plan gospodarenja otpadom koji je odobrila dakle županija, Splitsko-dalmatinska u kojem uopće nema niti jedne infrastrukture predviđene, dakle to bi bila sortirnica i kompostiranje nego će sve ići u Lećevicu kad se izgradi u područje netaknutog krša, u područje koje u slivu najvažnijih izvora krških na tom dijelu Jadrana, koji se naravno svi odreda koriste za vodoopskrbu. Što je alternativa? Što je rješenje, dakle da ne bi netko mislio da nema rješenja. Dakle rješenja ima i radi se o infrastrukturi koja to omogućuje i postoje stavke. Recimo, stavka u planu financijskom ... [[Govornik se ne razumije.]] oporaba otpada, iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Dakle, to je nešto što bi bilo vrijedno za aktivirati i mi možemo vidjeti da je 2018. bilo planirano milijun kuna, 50 tisuća, 2019. 220 tisuća, a jučer smo saznali da je rebalansom predviđeno, spušteno na 79 tisuća, a znate koliko je za 2020. Dakle taj smjer razvoja transformacije sustava ne postoji. Ne planira se išta ozbiljno uložiti u to, oporaba otpada.

Ljudi moji, ne znam da li razumijete da je to apsurdno, da je to neodgovorno. I ako direktor fonda to ne razumije, ako njegove službe to ne razumiju, ako ministar koji je odgovoran za ovo ne razumije, gdje u kojoj mi to zemlji živimo? Dakle to je jedna politika apsurda i na koncu, ja moram reći, ako ne vodi to ministar jer je vrijeme opravdanja, ne zna se, pa nismo sigurni, dakle to je prošlo. Mi u Hrvatskom imamo primjere, dakle pogledajte Prelog, pogledajte Krk, ima još niz drugih gradova koji nešto lošije stoje, ali ova dva koja sam spomenuo su već ispunili ciljeve do 2020., ispunili su. Čime? Time da imaju suvisli sustav prikupljanja i da imaju sortirnicu i kompostište i to je na lokalnoj samoupravi, to nije na fondu i ministru da definira i upliće se u to i nabavlja milijun i nešto tisuća posuda. Pazite, predviđeno 370 milijuna kuna za nabavku posuda. Tko to može isporučiti preko milijun posuda u jedno kratko vrijeme? Je li to nabava koja će poskupiti ili pojeftiniti nabavu? Definitivno poskupiti, to je nabava koja će izbaciti sve male proizvođače u Hrvatskoj ili se moraju udruživati u nekakav klaster gdje će naravno biti mali partner. Prema tome, ja ne mogu drugačije okarakterizirati ovaj proračun. Da je to, ne da nije reformski, on je nazadan, on je neodgovoran, ustvari zlonamjeran i mi moram postaviti pitanje tko ustvari vodi ovaj resor. Ja ne vjerujem da ministar vodi taj resor jer on sigurno nema motiva da on ide ovako loše. On bi trebao imati motiva da ide bolje, ali on ga ne nalazi. Direktor fonda je otišao, ali ja moram reći da je onda odgovorna Vlada i premijer. Premijer i evo, ministar Marić sasvim sigurno nema veze s ovim, s ovim brojkama. Ali to su stvarne brojke koje odražavaju porazno stanje da se Hrvatska unatoč silnim novcima u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija ne pomiče s mjesta i penali će doći i onda molim, nemojmo postavljati pitanja tko je odgovoran. Evo, danas možemo govoriti o odgovornosti onih koji su ovakav plan financijski donijeli, bez srama i koji će izazvati situaciju, dakle još lošijeg stanja Hrvatska, još slabijih prilika da odgovorima na stvarne izazove današnjice, a to je da od našeg otpada stvaramo sirovine. Dakle to ne može biti floskula, to je nešto što je praktično provedivo i provodi se, spominjao sam i u Krku i Prelogu za što je potrebno suvišno postaviti stvari i osigurati osnovnu infrastrukturu. Kolega Dobrović, ako je itko stručan, kompetentan i koliko je sudjelovao u projektima održivog gospodarenja otpada tj. gospodarenja otpadom na pravi način gdje je otpad tj. novac, a ne smeće interesne skupine koji s njima mešetare, evo rekli ste Marišćina, znamo kakav ima problem ljudi tamo, na tome području, vidimo da u Splitsko-dalmatinsko županiji, rekli ste u krškom području, čistom okolišu koji je povezan sa najbitnijim izvorima u Dalmaciji pitke vode da se želi graditi tj. namjerava daleko otišlo, a u biti ništa se nije napravilo što se pare potrošile, Projekt Lećevica koji je štetan. Možete li ponoviti kolika je štetnost i što kažete kakvo je gospodarenje otpada sa istog sanacijskog odlagališta koje ima uvjete iste kao sanitarne iz Vrgorca do Sinja 100km ili iz Zagreba do Novske 100km? Hvala lijepo. Voziti 100km daleko otpad na slično odlagalište je van pameti. Ja ne znam kako bi to drugačije ocijenio jer pitanja zaštite okoliša glede odlaganja tog otpada su ista, mi samo imamo pridodani silni transport dakle 100km i to za vozila koja nisu uopće tome namijenjena.

Što će tiče Lećevice, to je nesumnjivo veliki rizik, dakle siguran rizik za taj kraj. To možemo vidjeti danas u Marišćini gdje kod velikih kiša kakvih danas možemo uvijek očekivati dolazi do velikog problema sa oborinskim vodama u kontaktu sa smećem. Poštovani kolega Dobrović. Dakle govorili ste o penalima, mi imamo činjenicu da je HDZ ovim imputom u vezi spašavanja vojnika Bandića i 280 milijuna kuna na neki način spasio njegovu fotelju, ali mi imamo što se tiče grada Zagreba tek 2021. ogromni problem, a to su penali zbog lošeg gospodarenja otpadom, pa imam pitanje, to će se naravno 2021. odraziti na državni proračun.

Odgovor kolega Dobrović. Hvala lijepo. Nije samo grad Zagreb u pitanju nego naravno penali će biti određeni temeljem situacije i u cijeloj Hrvatskoj sasvim sigurno da će država tada spustiti taj trošak na jedinice lokalne samouprave sukladno matematici. Dakle lošiji gradovi će lošije proći i mi ne moramo govoriti kao možda jednog dana, dakle to će se definitivno dogoditi. I apsurdno je da danas imamo novce, znamo kako, međutim to se ne čini jer nekome više odgovara trošiti novce na drugačiji način. Kakav način? Graditi centre. Evo Babina Gora preko 50 milijuna eura, Lećevica ne znam koliko je ona procijenjena isto cifre su 50, 60 milijuna eura, dakle na tom području se za dva, tri, pet puta manje novaca mogu sagraditi ova jednostavnija infrastruktura koja se ipak ne gradi. Zahvaljujem. Imamo sljedeću repliku, poštovani kolega Robert POdolnjak. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Dobroviću, znamo vas kao stručnjaka za područje zaštite okoliša i kao ministra i sada kao zastupnika. I gledajući proračun upravo ovog područja kojeg najbolje poznajete, gledao sam malo prije Fond za zaštitu okoliša i gotovo šokiran kada sam vidio da sredstva koja su prošle godine bila osigurana za sanaciju odlagališta otpada u Brezju od 20 milijuna kuna, ove godine nisu predviđena za proračun 2020. niti kasnije. Ali svi znamo da upravo to odlagalište više od deset godina kontaminira tlo i podzemne vode i uništava zdravlje građana ne samo Varaždina nego i okolice i ne vidim logiku zašto bi ministarstvo i fond izbacili taj mali iznos sredstava za proračun 2020. godine … vi mislite o tome? Nije mi poznato razlog zbog čega su oni to izbacili, međutim ja bih spomenuo dakle baliranje smeća. Ja sam osobno tada kao profesor kritizirao takvu odluku javno, to se može i naći. Dakle neko je tada također neodgovorno javnim novcem pomagao takvo rješenje i uvjerenje ljude, ne, ne kada mi to zamotamo u foliju i stavimo na hrpu to će biti sjajno i onda ćemo mi to obraditi iz toga ćemo izvlačiti korist. To su sve gluposti, gluposti neodgovorne koje donose ogromne štete. Sasvim sigurno da te bale donose štetu u okolišu, putem okoliša i na ljude. Međutim, u Hrvatskoj se najmanje postavlja pitanje odgovornosti za te koji su tada, pazite a to je vjerojatno bio lukrativan posao baviti se javnim nabavom tzv. balirki, plaćati mjesecima folije itd. Izvolite kolega. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle jedna danas jako čudna rasprava o proračunu, jedan nervozni, arogantni, bahati premijer koji je jutros tu došao izvrijeđao zastupnike onda otišao. Iznenađujuće mal broj zastupnika vladajuće većine koji su inače na proračunima koliko se ja sjećam bili prisutni u sabornici kako bi replikama branili proračun i samog premijera i Vladu. Iznenađujuće da nema šefa najbrojnije oporbene političke grupacije u Hrvatskom saboru SDP-a danas u Saboru, nema ni predsjednika HSS-a, ali dobro evo mi smo uvijek na položajima pa da malo prođemo kroz proračun. Dakle, kada pogledamo kako se proračun razvijao proteklih, proteklih godina vidimo da su rashodi od 2017. do onog što evo vi iz Ministarstva financija, iz Vlade predlažete za 2020. godinu, porasli za 22 milijarde kuna. Znači državni troškovi su tijekom razdoblja u kojem zajedno vladaju HDZ, HNS, Bandić Milan 365 i SDSS dostigli razinu od čak 147 milijardi kuna i uporno se povećavaju tempom bržim od rasta bruto društvenog proizvoda. Vlada će reći znači da su rashodi porasli uslijed korištenja sredstava iz europskih fondova i naravno time će nam pokušati zamagliti oči stvarajući klimu kako su europski, kako su, znači sredstva iz europskih fondova nekakav dar s neba, a ne žele priznati da je to također novac poreznih obveznika koji je uplaćen u proračun i stavljen na raspolaganje javnom sektoru. I zato moramo govoriti o ovih 22 milijarde kuna rasta rashoda države i do čega je dovelo tih vrtoglavih 22 milijarde kuna više koje na raspolaganju ima ova vladajuća trgovačka koalicija. Je li Hrvatska postala zemlja rasta i razvoja? Je li postala zemlja boljeg životnog standarda? Je li privlačna destinacija u kojoj se primjenjuju nove tehnologije? Ili je rad Plenkovićeve, Vrdoljakove, Pupovčeve, Bandićeve ekipe za stabilnost doveo do toga da je Hrvatska danas devastirana i napuštena, a njeni ljudi su stalno taoci jedne velike i neučinkovite javne uprave, rođačkog kapitalizma i nepotizma, ne restrukturiranih državnih poduzeća, glomazne i rascjepkane lokalne birokracije i o tome je bilo govora, o tome je kolega Bulj ovdje možda najviše govorio. Društvenih struktura znači koje postaju potpuno ovisne o državnom proračunu. Znači takva situacija ograničava bilo kakve potencijale koje imamo za razvoj i za potreban iskorak prema uređenijem i naprednijem društvu. Situacija u kojoj je za uspjeh ključno imati, a to dobro zna i ministar financija, ključno imati bolje političke veze, izlobirati za sebe i svoju bolju poziciju pri raspodjeli novaca poreznih obveznika kojeg mnogi doživljavaju kao puki njima pripadajući plijen, ne može nas nikako poštovana gospodo iz Vlade voditi u bolju sutrašnjicu. Stoga je moja obveza danas ovdje, znači i obveza i dužnost završiti ovu priču o proračunu tako da dignem glas u ime onih koje nitko u Hrvatskoj ne štiti. U ime poreznih obveznika, u ime šutljivih i zapostavljenih više od milijun ljudi, malih i srednjih poduzetnika i zaposlenika privatnog sektora koje vladajući potpuno isključuju iz svih područja političkog odlučivanja, a koji su glavni dionici stvaranja novih vrijednosti u Hrvatskoj. Oni predstavljaju kreativan potencijal čijim radom omogućuju državi da ubire prihode iz kojih se može financirati glomazni i neučinkoviti javni sektor. I sad će netko reći, kako to da se ja zalažem za privatni sektor, a istovremeno se zalažem za to da se izmjene koeficijenti da se daju veći koeficijenti profesorima, učiteljima i nastavnicima. Vrlo jednostavno, zato što nemamo sustava vrednovanja, nemamo uopće sustava koeficijenata pa onda premijer u veljači povisi koeficijente u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova odakle on dolazi, da je profesor onda bi možda povećao profesorima, učiteljima i nastavnicima, a ovdje nema novca i kad profesori, učitelji i nastavnici to zatraže ide povećanje osnovice svima, ponovno isto svima, bez ikakvog vrednovanja, bez koeficijenata, a MOST je predlagao akcijski plan reforme javne uprave, da se znat tko što radi u javnoj upravi, koliko radi treba li ga nagraditi, treba li ga kazniti ili treba li ga možda otpustiti. Ali nitko ne želi srediti stvari u tom sustavu. Znači ovaj privatni sektor, ovi ljudi koji pune državni proračun oni ne dobivaju kvalitetne javne jer vladajući nisu sposobni prepoznati koga i kako u javnom sektoru moraju bolje platiti i u koje usluge treba više uložiti. To je upravo ova priča o kojoj sam govorio. Nisu zato sposobni, zato što su u mreži isprepletenih interesa s uhljebima i naravno u mreži su lovaca u mutnom koji žele osigurati svoj interes kroz netransparentne procese javne nabave, državnih poticaja, subvencija, znači potpora o kojima sam jučer govorio ministru Mariću i izbacio ga iz takta. Znači MOST se u raspravi o ovom proračunu želi zauzeti za one koji imaju ideje, koji će nas umjesto povratka u procese dogovorne ekonomije vući naprijed kako bi mogli iskoristiti sve blagodati tržišnog gospodarstva. Danas još uvijek imamo državu koja ministre Mariću povećava svoje namete, koja je upletena u većinu ekonomskih procesa u zemlji, koja utječe na zapošljavanje sve više ljudi i koja teži k tome da u potpunosti kontrolira bilo kakvu ekonomsku aktivnost u zemlji. Ne želimo mirno i nezainteresirano gledati kako se poreznim obveznicima iz džepa izvlači još nekoliko milijardi kuna zbog neprovođenja najavljenog smanjivanja PDV-a, kako se provode mjere poput navodnog poreznog rasterećenja mladih koji su bacanje prašine u oči, kako se bez ikakvih kriterija povećavaju rashodi za zaposlene u javnom sektoru mjerom jednako svima. To je mjera koju ste vi primijenili, bez diferencijacije potplaćenih i svakom društvu potrebnih zanimanja od izmišljenih savjetničkih i inih mjesta po ministarstvima, agencijama i uredima. Ne želimo kada nastupi nova recesija ponovi priča koju smo vidjeli u Hrvatskoj prije 10 godina i stoga ćemo biti ustrajni u djelovanju koje će smanjiti porezno rasterećenje i olakšati privatno poslovanje, reformirati javnu upravu kako bi građani mogli dobiti primjerene javne usluge, provoditi realne mjere koje će utjecati na bolju demografsku situaciju i ostanak mladih obitelji u Hrvatskoj, usmjeriti javna sredstva u istraživanje, razvoj i obrazovanje. Samo se tako poštovani ministre možemo približiti razvijenim zemljama.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja. Slažem se s vama u tome kada ste rekli bez kvalitetne i sveobuhvatne reforme državnog aparata koja će se bazirati na tome da se vrednuje rad, a da se nerad i izmišljena radna mjesta prepoznaju kroz sustav, to bi sve trebao biti rezultat jedne kvalitetne reforme, bez toga se neće moći naprijed. Međutim moj snažni dojam, ali ne samo dojam nego i uvjerenje i saznanje je da se državom i resorima vodi na jedan feudalni način, dakle postoje politički feudi i onda se više to ne dira jer ja ne mogu drugačije rastumačiti da ministar Ćorić ne intervenira u fondu koji valjda vodi HNS i napravi naprosto reda jer ne vjerujem da je toliko nesavjestan i naprosto za odgovornost ovdje više niko ne pita.

Nije primio profesore, učitelje i nastavnike, to govori o odnosu. I zato nikad ovakav bunt nije bio u zbornicama, a imam ih puno po zbornicama što prijatelja, što rodbine i ostalih, svi kažu nikada ovakav bunt nije bio. Ne zato što se ti ljudi bore za plaću, oni se bore za dostojanstvo, a nikakvog reda nema u tom sustavu koeficijenata u tome da se zna što tko radi. Pa te agencije evo, taj Fond za zaštitu okoliša, vidim Hrvatske vode šta kupuju neke rukavice ženske luksuzne izašlo je čitao sam po medijima. Pa ko to dira i ko tamo ulazi? Smije se i kolega Šuker. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Grmoja, s pravom ste ukazali na povećanje proračuna za sljedeću godinu koji raste iznimno sa 140 na 147 milijardi kuna, dakle punih 5% i ukazali ste na izgovor vladajućih da je to zbog porasta sredstava iz europskih fondova i oni zapravo tome doprinose. Pa nije točno.

Dakle nisu u pitanju eu fondovi nego potrošnja i prihodi porezni iz sasvim drugih izvora. Odgovor kolega Grmoja. Pa kolega Podolnjak mislim da ste zapravo potvrdili ono što sam i sam u svom izlaganju rekao jel jednostavno ne želi se nigdje uvesti reda, očito nekome nered odgovara i to je problem, to je problem. Pa neću ja nikada biti lojalan Andreju Plenkoviću i nekoj stranci, ja sam lojalan samo hrvatskom narodu, njemu polažem račune. I u ovoj poplavi žetončića i kada vidimo šta radi HNS, pa ja sam ponosan, nije veći kompliment danas Plenković mogao reći Mostu. Kada smo vidjeli da ne želite mijenjati stvari, da ste vi lojalni ovim interesnim skupinama, a ne državi pa nemamo šta raditi s vama gospodo. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Treba reći jasno i glasno da SDP-ova vlada smanjivala plaće, bitno je jako je bitno sada ću vam reći zašto. Zašto što nikad nijedna vlada se nije uhvatila koeficijenata koji su naslijeđe iz prošlog sistema. Znači nijedna vlada se nije uhvatila redizajna plaća, osnovica i koeficijenata, Vlada je sada ponudila povećanje plaća, povećanje osnovice od 6,12% plus 2% povećanje koeficijenata složenosti. Znači nije ova Vlada ta koja smanjuje plaće nego je ova Vlada ta koja odgovorno pristupa tom problemu.

Izvolite. Kolegice, meni nikad nije bilo ugodno gledati kada se ljudi sramote, bude mi neugodno pa spustim pogled ne mogu to gledati. Ja sam govorio o koeficijentima, a vi pričate o dizanju osnovice, ja govorim da je dizanje osnovice upravo problem. Mene ne zanima što je radila SDP-ova vlada, ja ništa dobro ne mislim o vladi Zorana Milanovića i o Zoranu Milanoviću, to me uopće ne zanima. Vi pričate o dizanju osnovice, pa to jest problem što ide jednako svima pa o tome sam i govorio u raspravi. Ja bih vas lijepo molio da u odgovorima i raspravama na bilo koji način ne omalovažavate kolegice i kolege zastupnike. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. zato što kolega Grmoja imputira da nisam u temi, vrijeđa da nisam dovoljno upućena u ovu problematiku. Nemojte zlouporabiti vašu repliku da biste vrijeđali druge zastupnike. Ne umanjujem vaše znanje kao profesora, ali nemojte ni vi moje kao sveučilišnog profesora, pa vas molim da ne vrijeđate druge zastupnike. Zahvaljujem kolegice Petrijevčanin. Prije vas sam zamolio kolegu da ne raspravljamo na taj način i mislim da nije bilo potrebe za povredom Poslovnika, tako da smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Grmoja, evo cijeli dan pa i nervoza premijera čak je dobro kada nas bude on hvalio bit će onda veliki problem. Njima je osnovni problem kolega Grmoja ovoj Vladi da prizna da 18 milijuna eura 2,4 milijarde ili 5% BPD-a od doznaka iz inozemstva što znači da su iselili naš narod u druge države i šalju novac ovamo. I to je ključni problem i ključna priča. Proračun raste na osnovu potrošnje i gospodarskog rasta od doznaka ljudi mladih koje su potrali na stotine tisuća i sada je najveći prihod BDP-a najveći je od doznaka. Šta to govori?

Znate zašto mislim da je premijer Plenković jutros među ostalim i ovo što ima probleme u stranci ovaj ko bi poželio ovakve stranačke kolege znači ovo što su mu izveli Đakić i ekipa, išao je napraviti nekakav predizborni paket za Vukovar domoljubni, a ovi su to sve ovaj, ja nisam mogao vjerovati što su napravili. Ono što sam želio reći zašto je Plenković bio onako arogantan, pa izašli su podaci da smo mi znači nakon Rumunjske i Sirije treća zemlja iz koje se najviše iseljava u Njemačku, zamislite borimo se za drugo mjesto sa Sirijom koja je pogođena ratom. I to je ovo o čemu vi govorite.

Nitko nije demantirao to, nisam čuo iz Ministarstva financija demantiraju i to je zabrinjavajuće. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle ja ću ovu raspravu o proračunu početi sa jednom svojom tezom. Dakle ja mislim da je ova rasprava o proračunu na neki način ponižavajuća i vrijeđanja i na neki način ponižavajuća za zastupnike vladajuće većine iz jednog razloga. Mislim da to danas nitko nije spomenuo u sabornici, ali ovdje u ovoj raspravi sam uvidio jednu logičku pogrešku. Mi raspravljamo o proračunu koja će se za 2020. godinu, a u taj proračun će biti uvrštena sredstva koja će uprihodovati zakoni o poreznoj reformi, a mi o toj poreznoj reformi još nismo raspravljali.

Naravno da će i porezna reforma i proračun biti izglasan, a ja ponavljam temu šta bi se dogodilo da izglasamo proračun koji će zapravo biti baziran na toj poreznoj reformi, a poreznu reformu ne izglasamo. Dakle sve bi palo u vodu. Dakle s time želim reći da su zastupnici u ovom Saboru na neki način evo i formalnopravno učinjeni žetončićima jel se uopće ne raspravlja o tome kako bi oni trebali glasati o poreznoj reformi.

Drugo što ću naglasiti a to je činjenica da kad je MOST otkrio da je u zagrebačkom proračunu po priznanju pročelnice za financije u gubitku od milijardu i 700 milijuna kuna i kad smo to iznijeli u Saboru, dobili smo kritike od potpredsjednika Sabora g. Reinera da se ne bi trebali baviti temom zagrebačkom jer se to ne tiče nacionalne. Upravo na ovom proračunu vidjeli smo da je to itekako nacionalna tema jer da nema tih milijardu i 700 milijuna kuna, država ne bi gradonačelniku Bandiću davala 280 milijuna kuna i kako je sam gradonačelnik Bandić rekao, ako padne Zagreb, past će cijela Hrvatska jer je on Hrvatsku drži iznad površine. Dakle sve ono što se događa u Zagrebu, svi oni gubici koji se događaju u Zagrebu, direktno se implicira i na nacionalnu razinu jer gradonačelnik Bandić traži da država spašava zagrebački proračun i zagrebačke gubitke tako da mislim da ta teza da gubici zagrebačkog proračuna nisu nacionalna tema, smatram pogrešnom. Ono što ću također reći da niti jedna zapravo rasprava o državnom proračunu ne bi smjela proći bez rasprave o reformi lokalne samouprave. Nedavno sam gostovao na jednoj televiziji, upravo u vezi štrajka prosvjetnih djelatnika i onda sam rekao dakle da bi reforma lokalne samouprave ozbiljna, da analize stručnjaka koji se time bave, pokazuju da bi državni proračun, dakle ozbiljna reforma, uštedio oko 4 milijarde kuna. Nakon toga mi je novinar postavio pitanje da li bi to značilo odlazak ljudi na burzu, da li bi ti ljudi dobili otkaz i šta s tim ljudima, ja sam mu postavio protupitanje a zašto jedan čovjek koji radi u lokalnoj samoupravi ne bi otišao u Irsku a vodoinstalater, medicinska sestra mora odlaziti, koja je dakle razlika? Dakle mislim inače da se u Hrvatskoj razvila jedna umjetna podjela na realni i državni sektor, ja mislim da u Hrvatskoj postoje ljudi koji rade, koji su vrijedni u oba dva sektora ali u lokalnoj samoupravi postoje ljudi koji su na izmišljenim radnim mjestima, dakle u realnom sektoru jednostavno po logici stvari ne stoji jer nijedan privatnik neće zaposliti nekoga na izmišljeno radno mjesto jer mu on donosi gubitke. I dok god ćemo imati dvije velike stranke koje se izmjenjuju na vlasti a koje su zapravo uhljebili znači na ta mjesta te ljude i kojima je to biračko tijelo, po meni Hrvatska neće biti prosperitetna i ... [[Govornik se ne razumije.]] Ono što ću također istaknuti u ovoj raspravi, u vezi realnog sektora i državnog sektora, da se vidi koliko je učinkovitiji i realni sektor je povlačenje iz europskih fondova, dakle 100% su realni sektor povukao a državni sektor 5 milijardi kuna nije povukao iz europskih fondova. I dakle i ovaj štrajk prosvjetara koji se upravo događa, dakle namjerno se želi posvađati prosvjetne djelatnike sa realnim sektorom ali mislim da jedno ne isključuje drugo, postoje izmišljena radna mjesta, postoji višak u lokalnoj samoupravi ali se državna vlasti nije uhvatila sa tim u koštac, hvala. Imamo repliku, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Marko, u svojoj raspravi ste se dotakli lokalne uprave odnosno reforme lokalne uprave. Kako dugo obnašam tu dužnost, ja bi volio stvarno s vama sjesti i raspraviti o toj temi i da vidimo zapravo činjenice koje će govoriti pozitivno ili negativno.

Dakle ja nisam rekao da su sve lokalne samouprave loše, ja sam rekao da jedinice lokalne samouprave koje se ne mogu samostalno uzdržavati, da ne treba ukinuti nego da ih treba pripojiti nekoj lokalnoj samoupravi kojoj se može da bi od tog i vaš grad imao koristi ali taj novac kojim vi financirate školstvo, taj novac bi postojao u toj općini koja bi bila na neki način zadužena i za vašu općinu, taj novac ne bi nestao, npr. neka općina koja ima 1000 stanovnika a koja ima zaposlenih, načelnika, vozača, tajnicu, kad bi to nestalo, taj novac ne bi nestao za te ljude, on bi i dalje ostao.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, pripremajući se za rasprave i oko prijedloga državnog proračuna za 2020.g., imajući u vidu tisuće i tisuće brojaka koje su relevantne kad čitate stotine stranica općeg i posebnog dijela proračuna, pa i ovih posebnih dijelova koje se odnose na druge proračunske korisnike, pokušavam kao znanstvenik sve te brojke gledati kroz jednu komparativnu prizmu gledajući ih na način što te brojke znače ako ih ne gledamo samo u okviru RH, našeg proračuna, našeg rasta BDP-a, nego ako ih stavimo u kontekst rasprave sa drugim državama kojima se možemo uspoređivati, a to su nama slične tranzicijske države u EU, države koje nas okružuju i koje su zapravo prošle slični put tranzicijski kao i mi. Prema predviđanjima plan rasta BDP-a u ovoj godini predviđa se oko 2,8%, slijedeće godine manje, niže 2,5%, što ta brojka sama po sebi govori, ništa ako vi iz HDZ-a i drugih stranaka vladajuće većine kažete imamo makroekonomski rast, imamo rast BDP-a, što vam ta brojka sama po sebi govori, ništa ako je ne stavite u kontekst sličnih podataka drugih država s kojima se RH može usporedit, a kada ih stavite u kontekst onda vidite da RH se razvija sporije, da zaostaje, da ne smanjuje razliku prema drugim državama, da se sporije oporavljala od recesije, da i sada ima sporiji rast BDP-a od usporedivih država, primjerice u ovoj 2019. predviđa se da će Slovenija imati 3,1, Poljska 3,5, Mađarska 3,4, Češka 2,9, Slovačka 4,1, kad to gledate u kontekstu komparativnih podataka onda vidite da mi zapravo ne stojimo dobro, da naš rast BDP-a nije dovoljan, a da zapravo imamo daleko veće povećanje prihoda u proračunu čak 5%, sa 140 na 147 milijardi kuna i nije to zbog prihoda iz fondova EU jer sam i ranije rekao, oni rastu po planu sa 14 milijardi na 14,7, dakle to nije razlog. Nažalost, porezna presija će ostati, racionalizacije nema, nema racionalizacije javnog sektora koji je preskup prema svim analizama Eurostata i čak i naših, naših ustanova koje, koje mjere te indikatore. Nažalost, u proračunu ništa novo, sve po starom. Ono što želim reći u drugom dijelu odnosi se na neke konkretne proračunske stavke za koje smatram da su važne i na koje ću i podnijeti amandmane na prijedlog proračuna. Jedan se odnosi kao što sam rekao u replici kolegi Dobroviću na ukidanje predviđenih sredstava za sanaciju odlagališta Brezje kraj Varaždina, jednog dugotrajnog kroničnog problema koji truje to područje već više od jedno desetljeće i gdje je država ipak osigurala u ovoj godini 20 milijuna kuna za sanaciju tog odlagališta, to nažalost nije realizirano zbog određenih pravnih sporova zbog situacije oko izrade programa sanacije tog odlagališta, međutim vjerujemo da će i lokalna samouprava riješiti taj problem u slijedećoj godini i da bi se konačno moglo prići sanaciji tog odlagališta, al ako u proračunu Fonda za zaštitu okoliša neće bit predviđena sredstva onda bi to značilo da bi lokalna zajednica odnosno lokalni proračun sam morao snositi troškove sanacije i meni doista nije jasno zašto je iz proračuna maknuto tih 20 milijuna kuna koji bi sasvim sigurno pomogli u sanaciji tog, tog odlagališta baliranog komunalnog otpada i očekujem da ću na to dobiti odgovor nadležnog ministarstva kad budemo imali raspravu o amandmanima ili će amandman biti prihvaćen. Drugi amandman koji želim, koji ću predložit, odnosi se na povećanje sredstava za izdavanje domaćih znanstvenih časopisa, otprilike je taj iznos sada nažalost svega nekih 3,5 milijuna kuna, on je još u 2018. bio preko 12,7 milijuna kuna i amandman podnosim zato što je to apel senata Sveučilišta u Zagrebu koji je uputio Vladi RH ove godine za očuvanje sustava javnog financiranja znanstvenih časopisa, te za njihovo regularno i dostatno financiranje upozoravajući na dramatično stanje u koje je dovedeno izdavanje znanstvenih časopisa u RH. Dakle, radi se o relativno skromnom iznosu, o povećanju sa 3,5 na 12,7 milijuna kuna koliko je bilo 2018.g. i ne radi se, hajmo recimo striktno o političkom amandmanu zastupnika oporbene stranke, radi se o apelu senata Sveučilišta u Zagrebu. I još jedan amandman koji se odnosi na povećanje sredstava za redovito financiranje djelatnosti Sveučilišta Sjever, posljednje osnovanog sveučilišta, javnog, osmog sveučilišta u RH kojem nažalost državni proračun je maćeha, svim ostalim javnim i sveučilištima državni proračun je majka, a sjeveru, Sveučilištu Sjever je maćeha. Zašto? Zato što Sveučilište Sjever s obzirom na broj studenata koji su upisani na to sveučilište po svakom upisanom studentu dobije daleko niži iznos proračunskih sredstava nego druga javna sveučilišta u RH. Ta sredstva su sada prema planu proračuna za 2020. g. nešto preko 6200 kn po upisanom studentu, a Sveučilište Sjever ima nekakvih 4100 upisanih studenata. Druga sveučilišta, da ih ne navodim pojedinačno dobivaju po jednom studentu od 14 tisuća do preko 21 tisuće kuna po studentu dakle u svoj ukupni proračun za redovito financiranje. To je apsolutno nelogično jer je jedini objektivni i ispravni kriterij da javna sveučilišta financirate prema broju studenata koji studiraju u skladu sa programima i koje su upisali. Tako ispadne paradoksalno da neka sveučilišta koja imaju daleko manji broj studenata upisanih, a nema potrebe da ih imenujem, dobivaju daleko veći iznos sredstava za redovito financiranje. Namjera amandmana nije smanjiti financiranje drugih sveučilišta nego omogućiti da Sveučilište Sjever ima, koliko-toliko ravnopravni status i da financiranje tog sveučilišta prema broju studenata bude barem kao financiranje jednog sveučilišta koje prima 14 tisuća kuna po upisanom studentu. Dakle ne ono sveučilište koje prima najviše, preko 21 tisuće, nego barem ono koje prima 14 tisuća, to je od ostalih 7 sveučilišta ono koje priman najmanje po osobi studenta. Zamislite, Sveučilište Sjever koje ima dva studijska centra, u Koprivnici i Varaždinu prima po studentu 6258 kn, kako sam izračunao. Radi se o izuzetno uspješnom sveučilištu koje ostvaruje i značajne samostalne prihode koji su čak veći nego ovaj iznos koji dobivaju iz državnog proračuna. Je li logika dati sveučilištu koje ostvaruje značajne samostalne prihode da ga državni proračun treba kazniti i da mu ne da sredstva kao i drugim sveučilištima?

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo želim i ja nešto reći o proračunu za 2020. g. sa projekcijama za 2021. i 2022. g. s obzirom da se radi o, hajmo to tako reći zadnjem proračunu ove Vlade prije izbora. Stoga nas je itekako iznenadila jutrošnja rasprava koja jednostavno pokazala svu slabost oporbe jer ono što smo primijetili, a vjerojatno su to vidjeli i svi građani, osobina Bernardić-Beljak jednostavno se nije niti udostojala pojaviti u sabornici, njima ovaj dokument u biti ništa i ne znači. Nisu imali ništa reći na ovu temu, vjerojatno imaju nekog prečeg posla, što ja ne znam da li se ikada desilo u ovom Domu, da onaj tko želi sutra biti alternativa apsolutno nema što reći o politikama Vlade, aktualne niti vjerojatno naglasiti ili naznačiti neki svoj pa da to kažeš kroz nekakve brojke, projekte, itd. Očito da ih nije previše interesiralo i onda smo ušli u jednu situaciju da oporba nije imala dobar odgovor na ovakav prijedlog proračuna jer je više-manje pozitivan u svemu i krenuli su na ono što jedino znaju, to su bile nekakvi pokušaji uvreda, nadjačavanja verbalnog, ovakvog i onakvog i naravno da je tu nastradao jedan kolega naš koji bio onako najžešći, ne znam što mu je bilo, odmah je dobio 3 opomene na temi APIS. To je bio klasični šuster-mat, ako znamo što govorim, kad govorimo o šahu, ne, što je to, kada vas netko stalno proziva, a vi mu pokažete papir i kažete pa vi ste za to glasali i naravno da se on naljutio, ispao je već u kvalifikacijama za opću raspravu i cijeli dan ga nema, imamo barem mira u ovoj sabornici, tako da možemo reći da smo prošli jednu, hajmo reći bolju lekciju od jučerašnje kad smo raspravljali o rebalansu. Osim pokušaja da se izvrijeđa premijer na sve načine i da neki, kao gospoda iz MOST-a ponovno Hrvatsku iz EU vrate u region, što im je očito nešto draže, ništa drugo važnije nismo uspjeli čuti. Tek kad su vidjeli da na tu snagu ne ide ništa, onda je rasprava naravno, ušla u jedan bolji normalniji tok i jasno je da se počelo raspravljati o proračunu. Što smo tu čuli? Čuli smo od bivšeg ministra iz SDP-a koji je nahvalio naravno i samog ministra i Vladu i premijera, rekao je da je to dobar proračun, ali da će oni glasati protiv. Onda smo čuli MOST koji je od nas zatražio da mi u njihovo ime predložimo određeni broj amandmana, a da će onda oni to pozdraviti i također glasati protiv. I čuli smo 3 glasa od GLAS-a koji su raspravljali o zagrebačkom proračunu iako je na dnevnom redu bio državni i vjerojatno su se cijeli dan razmišljali kako se sukobiti s g. Bandićem, naravno kad njega ovdje nema. I naravno, osnovna poruka svih što sam ja čuo danas sa strane oporbe je, mi smo protiv svega što pozitivno nudi ovaj proračun, to je nekakva početna, vjerojatno i završna točka njihovih rasprava jer ništa upečatljivije ili nešto onako kao u broj, uvijek se znalo naći nešto što bi nas smetalo pa je to bio nekakav motiv cjelodnevne rasprave. Ništa nisu uspjeli naći osim malo grintanja po nekakvim osnovama. Pa hajmo kazati što se to zaista dešavalo s obzirom da su se spominjale mirovine i naravno, aktualni štrajk, tj. obrazovanje osnovnoškolsko i srednjoškolsko. Malo sam pogledao što je ostavljeno 2015. u izvršenju proračuna na poziciji zaposlenih u osnovnim školama. Iznos ostavljen za plaće 3 milijarde 712 milijuna kuna u izvršenju. proračun 2020. na istoj poziciji 5 milijardi i 517 miliona kuna ili samo 1,8 milijardi više za plaće zaposlenih u osnovnim školama. 2015. srednje škole tj. srednjoškolsko obrazovanje i zaposleni 2 milijarde 121 milion kuna to je kod gospođe Glasovac bilo ja mislim, sada je to u 2020. 2 milijarde i 926 miliona kuna ili samo 805 miliona kuna više. Znači ta dva segmenta zaposlenih u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju ukupno 5 godina 2,6 milijardi kuna više. Vjerojatno to dolazi na račune s obzirom da u proračunu piše da će tako biti, tako se i izvršavalo, negdje je taj novac došao. I slušamo da nema povećanja plaća, da se ništa nije radilo, da ništa nije dogodilo i da su plaće male. Mirovine i tu je bilo povika, i kažu da su svi protiv ovoga što se nudi u proračunu kad govorimo o mirovinama.

Znači gotovo 6 milijardi više, 5,9 milijardi, 6 milijardi više za mirovine u ovoliko godina i kažemo mirovine nisu rasle. To je taj način rasprave u ovom domu gdje pojedinci zaista ne libe se lagati i izmišljati ne bi li bili uvjerljiviji iako brojke su vrlo lako provjerljive, postoje vani svi proračuni do sada pa može pogledati što se to događalo na svakoj stavci. I onda slušamo, vjerojatno će i kolega Hrelja biti protiv ovog proračuna i biti će prvi koji će reći e ja sam zaštitnik svih umirovljenika u RH, ja se borim za njihova prava tako što sam protiv proračuna koji im donosi povećanje ili veće mirovine. Tako smo i s druge strane imali priču o učiteljima i profesorima i sam za njih bez obzira što sam im smanjivao plaće, ali kad se dižu plaće ja sam protiv toga da im se dižu plaće. Pa se reklo da je sada 30 milijardi više u proračunu cijelo vrijeme ignorirajući i onih 18 milijardi planiranih više iz EU fondova, pa se stvori dojam, zaista s 30 milijardi treba se podijeliti. Međutim, pogledaš ostale brojke i vidiš da ono što oni govore jednostavno ne može se opravdati brojevima o kojima oni govore na svoj način. Ono što mene uvijek interesira kod svih proračuna je razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tamo raste proračun za slijedeću godinu na gotovo 8 milijardi 970 miliona kuna, vidi se znači najveći dio pozicije kad govorimo o razdjelu Hrvatskih cesta izgradnja Pelješkog mosta, ali ono što je nama važno s obzirom da smo to obećali i da želimo riješiti to je besplatan prijevoz za osobe invalide na otoke i sa otoka prema kopnu za sve kategorije koje je obuhvatio zakon i kojeg ćemo slijedeći tjedan raspraviti, vjerujem i donijeti i 15 miliona kuna više na dijelu redovnih znači pomorskih linija, iznos od 320 miliona kuna. Ono što me također veseli to su luke koje se grade zaista jednim primjerenim tempom gotovo 84 miliona kuna za pomoći županijskim lučkim upravama da grade bolje pristane, da imamo bolje pristaništa naravno uz dobre trajekte da otoci budu dobro povezani i da možemo ostvarivati dobre rezultate posebno u vrijeme turističke sezone. Veseli me i povećanje na stavki otoka u dijelu kapitalnih ulaganja, također nešto što je dobro za sve jedinice lokalne samouprave jer moram reći da imamo problema na javnim natječajima s obzirom na indeks razvijenosti teško prolazimo kod određenih infrastrukturnih projekata i svaka pomoć uvijek je dobrodošla. Ono što je također vidljivo iz samog proračuna, razdjel Ministarstva branitelja povećanje od 70 miliona kuna i ono što mene interesira u mojoj županiji to je svakako početak izgradnje KBC-a za koji je u ovoj godini planirano iznos koji je raspodijeljen u nekoliko godina, iznos koji prelazi gotovo 700 miliona kuna sa projekcijama do 2022. godine što znači da smo ozbiljno tome prišli i da će se taj objekt svakako izgraditi kao i završiti bolnica u Puli. I ono što mi je također bilo važno u našoj županiji jedan od važnijih projekata to je u cijelu Hrvatskih cesta čvor Škurinje – Luka Rijeka nova cesta također planirana u samom planu Hrvatskih cesta što znači da želimo brinuti o razvoju svog kraja na način da ne da samo govorimo nego da konkretnim potezima posebno Ministarstva mora možemo opravdati to što i govorimo, a mislim da su svi ostali kažem vidjeli da sve ono što je govorio i premijer i ministar itekako ima osnove, da imamo nit koja nas vodi od početka mandata do samom kraja mandata, da ono što obećamo ostvarimo jer pogledao sam proračun za 2015. bio je planiran na iznos, samo malo, znači 131 milijardu, a izvršen je na 121 milijardu, promašiš 10 milijardi i kažeš da si bio ministar. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Gospodine Boriću postavili ste jedan upit o kvaliteti oporbe i oporbenih rasprava oko ovog proračuna mada bi se ustvari moglo postavi pitanje i oko kvalitete naravno Vlade i vladinih politika. Pa evo recimo od 129 popisan konkretnih obećanja s kojima je HDZ išao u izbore 2016. ispunjeno ih je 19, djelomično ispunjeno 10, započeti rad na njih 15, što je 44 obećanja, a 85 obećanja što je dakle više skoro od 2/3 na tome se nije radilo ništa.

Kolega Bauk, i tu postoji razlika i jučer sam i rekao, a sad ću i ponoviti, znači vi ste nabrojili barem 45 nekakvih u pripremi izvedeno itd., kad ste vi bili, vi ste imali onaj famozni plan 21, sjećate se i onda ste na kraju mandata rekli, sam premijer je tada rekao da je to bila nekakva igra, apstrakcija, da niste ništa obećali i da niste bili dužni ništa ni izvesti prema građanima, niti ste vi to na taj način ovaj htjeli priznati da je to bio u biti poraz svih obećanja koje ste dali jer je stanje koje smo zatekli znači 2015. u biti u svim segmentima bilo gotovo i gore od onoga koje je ostavljeno 2011., barem u financijama, 2016., na kraju 2015. ok, 2016., znači ništa niste radili, nigdje niste bili osim što ste nas, kažem, malo više zadužili, gotovo 70 milijardi javnog duga više i nikad objasnili u što je to išlo. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Ma nisam uopće mislio replicirat na jednu raspravu koja nema ni, ni glave, ni repa, ali ovaj nešto sam načuo, pa bi molio da mi se objasni, spomenut je MOST u kontekstu zapadnog Balkana, regiona, jel, jel to bila, MOST u kontekstu regiona, a nije spomenut Plenković koji je bio u Berlinu na poziv Merkelice tamo sa Vučićem gdje je rekao da će jedan od prioriteta znači hrvatskog predsjedanja biti zapadni Balkan i sad nam ovdje još dva dana nakon Vukovara dovodite Vučića u Zagreb i vi meni i MOST-u predbacujete zapadni Balkan i region, ma dajte Boriću umijte se što vam. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, naučili smo mi da ne smijemo razgovarati s njima kao oni sa nama ili se uvrijede ili pobjegnu van, tako da ovaj što sam reko oko regiona, pa slušali ste jutrošnju raspravu kolege Bulja, to je bilo na temu iznajmljivanja, ako se sjećamo, ove sabornice i tko bi sve nešto trebao reći jer se on zalaže za to da mi budemo vjerojatno država koja ne smije imati svoje prijatelje, koja ne smije biti u nekakvoj Europskoj pučkoj stranci

Jer ne možeš priznat da vas nekoliko članova MOST-a koji je ostao, ja ne znam dal je kolega Bulj u MOST-u, ja mislim da nije, da je on nezavisan, jednostavno ne možete prihvatiti da postoji stranka koja može biti dio nekakvih drugih asocijacija i tako, ja ne znam di ćete vi pripadati kao pontonac, rekao sam da li ćete na desnu ili lijevu stranu, čuli smo od kolegice Strenja da će se ona zdušno boriti da SDP dođe na vlast i da ste vi ti koji ste budući partneri sa SDP-om, to je vaš odabir. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću repliku poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala lijepo. g. Boriću, prozvali ste me za to što sam bila pomoćnica ministra u vremenu kada smo smanjivali plaće učiteljima i nastavnicima u sustavu obrazovanja i tu ste u pravu, ne samo njima, smanjivali smo mi plaće i policajcima i obrani i socijali i zdravstvu i vaše legitimno pravo je to utvrditi kao činjenicu, al ne može, nemate pravo bolovati od sinkope i zaboraviti, da ste vi bili aktivni sudionik Vlade koja je popljačkala i uništila RH, ostavili ste nam spaljenu zemlju i mi smo čuvali radna mjesta, spašavali radna mjesta i egzistenciju tih ljudi, da ih ne moramo otpuštati i da ne dovedemo u pitanje plaće i mirovine, morali smo rezat prava, ali ne možete biti toliko bezobrazno i jednima spočitavati nešto što su napravili, a ono što ste vi napravili zaboravljati. Kolegice Glasovac ne trebate se ljutiti ako ste smanjivali plaće učiteljima i profesorima, to je bila vaša politika i ona vas u biti unaprijed nominira ili vam odriče pravo da ovako zastupate sada kad ste u oporbi žestoko sve ono što govore i sami sindikati i sami su rekli da oni vašu pomoć ne trebaju, nek se oni bore sami za sebe. A kad govorimo o spaljenoj zemlji, rekao sav već danas, imali smo stanje 2011., to se da pogledati, pogledajte BDP 2011., pogledajte ga 2015., što ste radili 4.g. i ako je spaljeno bilo 2011. onda je spaljeno ostalo i 2015., to je nekakva logika jer pogledajte brojke, ja ne izmišljam. Evo kolega Lalovac vam te brojke zna i slaže se, on se danas sa svime složio, sa svime složio, pohvalio ministra, premijera, proračun i rekao da će glasati protiv. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću repliku poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Kolega Borić, spominjali ste rast sredstava za plaće u prosvjeti, ja sam, kako ne bi govorio na pamet, zamolio svog prijatelja ravnatelja gimnazije da mi dostavi podatak koliko je plaća bila profesorici koja je imala puno radno vrijeme kad je gđa. Sabina Glasovac bila pomoćnica ministra i kolko ima danas i znate kolko je razlika, 18,5%, kad je bila gđa. Sabina bila je 7.093,00 kn, danas je 8.400,00 i to ne samo što mi zaboravljamo temeljem rasta osnovice od 11,5% koliko je rasla osnovica nego i zbog činjenice da je promijenjen Zakon o porezu na dohodak, da je povećani osobni odbitak, da onima koji imaju i odbitke za djecu i odbitak za djecu, prema tome da je to uvjetovalo povećanje plaće od 18,5% Odgovor kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo. Evo imamo i razdjele, znači u ovom proračunu i rast u odnosu na prošli, znači osnovnoškolsko obrazovanje plaće 5 milijardi 104, sada 5 milijardi 517, ugrađeno, obećano, što vjerojatno ćemo na neki način pokušati ispregovarati plus srednjoškolsko obrazovanje, također povećanje gotovo 200 milijuna kuna. To se vidi iz proračuna, ne moramo mi sebe uvjeravati, pogledamo stavke, imamo aktivnost, jasno se vidi ali imamo ono što je problematično da oni koji se silno zalažu za to povećanje a to smo vidjeli od strane SDP-a, GLAS-a, MOST-a i svih ostalih u oporbi glasaju protiv proračuna. Kakva je to poruka? Ja to ne razumijem. Znači ako želiš pomoći onda vjerojatno se i slažeš s time što si rekao da ćeš podržati i želiš podržati. Ako ne želiš, kao što smo zamoljeni da mi predložimo amandman da će oni to pozdraviti ali da će glasati protiv.

Poštovani kolega Borić, lijepo ste saželi sav sukus ovog proračuna, sada će ispasti da su samo neki za narod a HDZ je protiv naroda i da su samo neki bili za profesore koji nisu bili a HDZ je protiv profesora. Zašto tada nisu štrajkali? Pa zato što nisu imali od čega dobiti a sada će 629 milijuna kuna biti višak u državnom proračunu pa onda imaju zašto i štrajkati zato što znaju da mogu dobiti. Onda nisu mogli štrajkati jer im se ništa ne bi moglo niti dati. A znate koliko iznosi tih 6,11% u proračunu koje će im ova Vlada isplatiti? 476 milijuna kuna a onih dodatnih 2% nakon 30. lipnja je 180 milijuna kuna. Dakle to je u okvirima bez da se ide u novi minus. A ono koliko sindikati traže povećanje od 18,3% to je 5,5 milijardi kuna. Kolegice Irena, ja sam naveo ukupno povećanje od 2015. do sada i rekao sam gotovo 2,6 milijardi godišnje više će krenuti od 2020. godine i to se vjerojatno osjeti na računima. Čuli smo ukupno povećanje kroz ovo što je ponuđeno, same osnovice plus što imamo na ispregovaranim dodacima kroz granske kolektivne ugovore. Pa ne mogu reći da kada se pomnoži taj iznos mjesečnog puta 12 da te plaće nisu o ovih 4 godine rasle barem za nivo najmanje 2 plaće više nego što se dobivalo prije 3 ili 4 godine. To se može dokazati, svatko i sebi. Ako dobiješ 800 kuna više mjesečno pa to je godišnje 9600 kuna više, to nije malo. Ali očito, kažem svatko ima svoju matematiku. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Kako je 2013. bivša SDP-ova Vlada ugasila dio iz poreza na dobit općinama i gradovima na moje inzistiranje i mišljenja sam da bi možda trebalo razmisliti o tome da se taj porez ponovno vrati jedinicama lokalne samouprave u nekom manjem iznosu kako bi mi mogli nastaviti sa svojim razvojnim projektima. Zahvaljujem. Kolega Lončar, mislim da nakon cjelokupnog poreza na dohodak, cijela priča o porezu na dobit vjerojatno bi bila opet nešto što naravno da bi svi rado primili u jedinicama lokalne samouprave ali ja vidim Vladu koja brine o lokalnoj samoupravi. I pogledajmo iz samog Zakon o izvršenju proračuna jedan rad gdje se svatko može pronaći sa svojom općinom i gradom da vidimo što ćemo kompenzirati u sljedećoj godini, naravno u okviru brojki da znamo što ćemo ako smo nešto i izgubili za toliko i dobiti, to je za mene odgovorno u odnosu na ono što smo imali kada je bio ovdje g. Grčić. On nam je obećao kompenzacijske mjere i otišao je i ništa nam nije dao i uzeo nam znači nekoliko, ja mislim milijardu i nekoliko stotina milijuna kuna. To je razlika. Znači poštuješ i želiš napraviti, obećaš i izvršiš.

Izvolite. Uvaženi kolega Borić izrazili ste čuđenje što oporbenih čelnika kolege Bernardića i Kreše Beljaka nema ovdje u sabornici čitav dan ukoliko se raspravlja o najvažnijem dokumentu u državi koji znači razvoj, izgradnju i sve ono o čemu ste govorili. Zar vi zaista mislite da njih dvojicu uopće zanima to što ste spomenuli što se gradi Pelješki most, što kreće izgradnja pristupnih cesta, što se gradi bolnički centar u Rijeci, Puli, što hrvatski otoci doživljavaju renesansu u izgradnji i komunalnih lučica, što se u Crikvenici gradi lukobran. Zar vi zaista mislite da njih dvojicu to zanima s obzirom na njihove izjave proteklih dana, pa između ostalog i ovo ... [[Govornik se ne razumije.]] hrvatskom predsjedniku Tuđmanu i svemu onom što se događalo i što smo mogli iščitati iz njihovih istupa? Zahvaljujem. Kolega Klarić, ja mislim da to njih ne zanima, znači ovaj proračun apsolutno nikako. Njihova je poruka nije interesantno, ne želimo sudjelovati u toj raspravi, nije nas briga kako će to biti u 2020. godini, nemamo politika koje bi promovirali na svoj način, sa svojim prijedlozima. Protiv smo bez obzira što god vi tu napisali ali ćemo štiti sve one koji se pojave negdje nezadovoljni ako i to bude na neki način popularno. Uvijek smo tu, nekada su štitili radnike i radničku klasu do '90.-tih sada su prešli na sve ostale skupine, radnike su otpustili, sjetimo se samo mandata 2000.-2003., tada su nastradali svi radnici pogotovo u javnom sektoru pa su nastradali ponovno od 2011. do 2015. i jasna poruka da oni jednostavno nisu sposobni obnašati vlasti a da radnici ne nastradaju. Slijedeća rasprava, poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre i kolega. Naslušala sam se svakakvih čudesa u ovoj sabornici pa tu spada i rasprava o ovom proračunu. Ako se može reći šta je highlight ove Vlade, to je onda porezno rasterećenje a upravo smo slušali da nema poreznog rasterećenja. Treba onda sada malo proći ponovno za one koji nisu čuli i malobrojne koji ovo slušaju kroz neke činjenice. Znači ukupno porezno rasterećenje u mandatu ove Vlade bit će 9 milijardi kuna i to zašto? Zato što se upravo vodi briga o onim egzistencijalnim skupinama naših građana koji su najugroženije i to je jako važno pitanje za ovu Vladu i Vlada upravo stavlja naglasak na te socijalne kategorije. 93% obveznika poreza na dobit sada će imati stopu od 12% što će upravo tim malim poduzetnicima dati ogroman vjetar u leđa i to je ono što smo trebali. Govorilo se ovdje svašta ali najmanje činjenica. Govorilo se da mirovine ne rastu koliko bi trebale odnosno da uopće ne rastu. E pa istina je da je 12% povećanje prosječne mirovine što je 2 puta veće nego u mandatu prethodnih Vlada. Govorilo se da je minoran rast prosječne plaće, znači sve što se dobro radi se ovdje obezvrjeđuje i na obezvrjeđivanju i manipuliranju se gradi politička agenda onih koji nemaju argumenata i nemaju znanja da rade bolje, 846 kuna ili 15% je porasla prosječna plaća što je 3 puta više nego u mandatu prethodne 3 Vlade, to su činjenice.

178,3 milijuna kuna ova Vlada daje za sufinanciranje besplatnih udžbenika za osnovne škole. Više od 312 milijuna kuna za besplatni prijevoz naših učenika u onim lokalnim sredinama o kojima su kolege govorili a sad ih ovdje nema. Znači iznesu neistinu, iznesu laži, izmanipuliraju, podvale i onda odu. Pa zašto sad nisu ovdje da repliciraju? Idemo replicirati sa argumentima i s brojkama. 15 000 stipendija se plaća iz državnog proračuna. Pričalo se ovdje o poljoprivredi, da ništa ne valja, nema poticaja itd. 440 milijuna kuna više potpora za poljoprivrednike odnosno 7,6% više nego prije. Izravne potpore za poljoprivrednike nisu bile nikad veće, ukupno 110 milijuna kuna više. Ja ne znam odakle meni ovi podaci a kolege očito nisu čitale ovaj debeli proračun. U idućem razdoblju zahvaljujući efikasnoj i odgovornoj politici što jako boli neke kolege, očito im nije stalo da Hrvatska prosperira.

Onda se govorilo svašta o Ministarstvu za demografiju i o najugroženijim kategorijama. E pa to treba isto raskrinkati te neistine pa reći ovako. Da su na stavci Ministarstva za demografiju naknada za građane a to su upravo najosjetljivije socijalne kategorije, porast za 1,9% većih mirovina odnosno 48,9 milijuna kuna a to uključuje prava građana iz sustava socijalne skrbi, doplatke za pomoć i njegu, roditeljski dopust itd. Znači nije -48 milijuna kuna nego +48,9 milijuna kuna. Onda se govorilo da osobne invalidnine padaju. Pa porast iznosa osobnih invalidnina, evo ja sam prepisala, dakle iz proračuna je 14% Govorilo se doplatak za pomoć i njegu, da se smanjuje odnosno da je nedostatan, pa evo ja sam opet izvadila podatak, doplatak za pomoć i njegu je 6,2% porasta, znači ne minus nego +6,2%

Neki će reć pa treba više, pa ja se slažem da treba više, treba više ali nemojte obezvrjeđivati tih 10 milijuna kuna jer ako niste bili u stanju dati 2 milijuna kuna, nijedan milijun kuna, onda nemojte obezvrjeđivati kad netko daje 10 milijuna kuna. Dodatni porodiljni dopust, dakle 160 milijuna kuna ili 10,7% za drugih 6. mj., dakle raste povećanje sa 2600 na 3000 kuna odnosno 3000 kuna više, krivo sam pročitala, 5648 kuna je sada a bilo je 2600. Znači ovo je čak stavka koja je za ove najosjetljivije kategorije, dakle a tu spadaju roditelji na rodiljnom dopustu, kad im je plaća ako inače rade za 10 000 pa padnu na 2600, to baš nije ugodno ili rade za 5 pa padnu na 2600, to je najveća stavka koja je povećana. Dakle 10,7%, pitala sam državnog tajnika kad je bio na Odboru za obitelj je li ovo bilo prije, neka mi napravi presjek unatrag nekoliko Vlada i rekao je da nikad nije bilo 10,7% povećanje za rodiljne dopuste. I znači, što to znači sažeto, pa znači 676 milijuna kuna u odnosu na 2016. g. na ovoj stavci povećanje. Ja sam sada govorila samo o povećanjima jer ne mogu govoriti o ničem drugom kad nije bilo nikakvih umanjivanja. Međutim, nije umanjeno, povećano je pa prema tome, treba onda reći da je povećano i to su činjenice. Isto tako, ovdje se govorilo, a nema kolega da mi repliciraju, što je jako me žalosti da je Hrvatska na 3. mjestu po iseljavanju. Znači, nije istina, opet laže. Idemo redom. Sirija, Rumunjska, Poljska, Italija, Bugarska, Ukrajina, Mađarska, Albanija, Rusija, Hrvatska. Znači Hrvatska je na 10. mjestu po iseljavanju. Govorilo se dakle svašta se nabacivalo bez argumenata od Irske do Njemačke do ne znam kojih država, znači Irsku se tu često i Njemačku spominje kao obećane zemlje. Njemačkoj momentalno nedostaje 700 tisuća radnika pa naravno da prima radnike i primat će i dalje. Ali, što se tiče Irske, podaci su potpuno neistiniti koji su izneseni. Dakle, Irska za useljenike funkcionira po principu kolodvora, a broj Hrvata koji su odselili u Irsku dakle nije ni među prvih 15 zemalja koje su na popisu. Dakle Hrvatska se uopće ne spominje po broju iseljenika u Irsku, a Irska je zemlja iseljavanja, Irska je zemlja iseljavanja ljudi, a ne useljavanja.

Dakle momentalno cijela Europa useljava i iseljava i nemojte govoriti neistine da se samo iz Hrvatske silno iseljava i da je Hrvatska nekakva crna rupa Europe, da je Hrvatska nekakva nazadna država, da ova Vlada je nesposobna i da sve što se radi nije dobro jer to naprosto nije istina.

Poštovana kolegice Petrijevčanin-Vuksanović. U 2020. g. za realizaciju strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Vlada previđa potrošiti 13 tisuća i 500 kn. djelovanje nevladinih udruga u području zaštite, promicanje i poštivanje ljudskih prava, 110 tisuća kuna. Provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i nacionalne politike 345 tisuća kuna i provedba drugih nacionalnih politika i strategija 10 tisuća kuna, sve to skupa zajedno manje od onoga što namjeravamo potrošiti za aktivnosti ureda vezane za predsjedanjem vijećem u 2020., znači 6 mjeseci. Hajmo dalje, subvencije kamata za poduzetničke kredite smanjuju se s 19 milijuna na 13 milijuna kuna. Mjere za poticanje istraživanja i razvoja inovacija s 20 milijuna na 6 milijuna, provođenje aktivnosti za održivi razvoj industrije s 2,5 milijuna na milijun. Stipendiranje redovitih učenika i studenata [[Upadica Brkić: Zahvaljujem kolegice.]] pomorskih škola, fakulteta s 3,5 milijuna na 2. Pa dobro ste rekli, ništa me ne impresionira. Znači uopće ne shvaćam zašto ste mi sad ovo čitali jer ja nisam spominjala te stavke nego sam spominjala one stavke koje su problematizirane u raspravi kao sporne, a to je dakle, naknade za građane najugroženije i egzistencijalno ugrožene skupine naših građana. A to je stavka koja raste 48,9 milijuna kuna i nalazi se u Ministarstvu demografije i socijale. Dakle ja sam to govorila, a ne znam zašto vi govorite ovo jer to nema veze sa ovim. Isto tako, ova Vlada nije bila ta koja je stisnula zeleno da se smanje plaće prosvjetnim djelatnicima, a sada licemjerno podržava iste te prosvjetne djelatnike u štrajku. Ova Vlada će pomoći tim prosvjetnim djelatnicima da dobiju veću plaću zato što im se može pomoći.

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Petrijevčanin. Ovaj proračun nije ni socijalno osjetljiv, nije ni razvojan, a očito nema ni svoju demografsku notu pa tako stambeno zbrinjavanje za tisuće mladih obitelji, porezno rasterećenje za mlade od 150% do 30 godina, podizanje rodiljnih naknada na 5600 kn, što je rast od 3 tisuće kuna u mandatu ove Vlade, smanjenje nezaposlenosti, veće plaće i uz sve ovo što ste vi naveli definitivno nisu ni socijalne, ni razvojne ni demografske mjere po nekima ovdje, pa evo, mene ono što zanima, što je to što su drugi, ljudi sa druge strane sabornice učinili kao demografske mjere s obzirom da znamo da je u mandatu njihove Vlade najviše ljudi upravo otišlo iz Hrvatske. Znači prvi puta se može planirati višak opće države. Ostvaren je, imamo, nemamo minus. Svašta smo ovdje čuli, čuli smo, govorilo se o osnovnom osobnom dobitku. Dakle povećan je na 4000 kuna, a na početku mandata je iznosio 2600 kn. Pa Vlada je poslodavcima omogućila da nagradi svoje zaposlenike, ali ti poslodavci neki će iskoristiti to, a neki neće iskoristit. Neću imenovati nijednu tvrtku koja je to iskoristila, ali neću imenovati ni one tvrtke koje nisu iskoristile jer na taj način pokazuju koliko drže do svojih zaposlenika. Ali nedavno je predsjednik uprave jedne velike tvrtke rekao, moramo biti fer prema Vladi i reći da nam je ona omogućila da svojim zaposlenicima damo veće plaće. Izvolite. Ja opet moram reći da sam pod dojmom, drugi dan za redom. Ne mogu vjerovati ono kakva rasprava se vodi, a pogotovo ovo od HDZ-a, dakle pogotovo ovi jurišnici, ovaj trojac Borić, Bačić, Šuker koji optuže opoziciju za neku neargumentiranu raspravu, a u biti oni vode raspravu na nivou ono tako bi ja mogao govoriti. Kada je Bačić bio ministar cijena benzina bila u Hrvatskoj 9,5 kuna, a kada je Crkvenac bio ministar bila je 4 kune, kada je Lalovac bio ministar cijena benzina je bila 8 kuna, a sada je Marić pa je cijena 10 kuna. Ali to nema veze s ničim, a tako kolege raspravljaju cijeli dan. Ali neću evo drugi dan za redom past pod dojam takve rasprave, a i nema ovog jučer šta je dobacivao, danas ga je premijer ukorio, jutros vjerojatno kleči na kukuruzu zbog onoga što je napravio pa onda mogu slobodno razgovarati, tako da othrvat ću se tim zovima takvim načinu diskutiranja i dotaknut ću se u ovom proračunu par stvari za koje ja mislim da treba istaknuti. Dakle, prije svega žao mi je, mislim da je to neko već i rekao danas, ja mislim da bi bilo puno kvalitetnije da smo ovaj četvrti val poreznih promjena raspravili možda prije ovog proračuna pa da onda možemo to povezivati. Mislim da bi bilo lakše i nama svima raspravljati, ali dobro, ok, ja ću se probati dotaknuti toga iako mi je teško jer to je ipak tek prijedlog i dok ne dođe u ovaj Sabor ne možemo o njemu konkretno razgovarati. Ali ono što sam ja primijetio u ovom proračunu, pogotovo na prihodovnoj strani vidi se veliki rast od prihoda od trošarina i to ukazuje na nekakve planove i povećanja određenih trošarina itd., ali ono što ja sada recimo primjećujem je da je veliki rast po pitanju alkohola, cigareta itd., dakle ovaj zdravstveni dio. E sada moje mišljenje je da ako uzimamo na tom zdravstvenom dijelu i to je dobro, da onda taj novac treba usmjeriti u neko porezno rasterećenje po pitanju zdravlja. I sada tu su mi na pameti recimo sportaši, ja mislim da bi upravo taj prihod od trošarina na duhan, na alkohol ili recimo evo, zašto mislim da je važno da smo o poreznoj ovoj kao nazovimo reformi, ali tom četvrtom valu rasterećenja razgovarali prije jer ja sam u novinama pročitao ministre da vi planirate uvesti oporezivanje na energetska pića i sada ja samo imam iz medija, nemam to na stolu, zato bi volio da smo o tome razgovarali. A onda bi moj prijedlog mogao ići u tom pravcu da te prihode koje ćemo imati od energetskih pića i da li su to samo energetska pića ili su to sva pića sa šećerima, dakle da ta sredstva usmjerimo npr. na sportaše. Pa kada pričamo o nekim poreznim olakšicama, evo tu je kolegica maloprije spomenula da direktori tvrtki danas mogu, podigli ste neoporezivi dio za nagrade na 7.000 kuna na svoje djelatnike, ali recimo nismo podigli stipendije za vrhunske sportaše one su i dalje na 1.800 kuna ministre ili 1.750 ako se ne varam. Evo moj prijedlog bi bio da tu napravimo jedno rasterećenje, dakle idemo podignuti stipendije za vrhunske sportaše da ih se može stipendirati neoporezivo sa 7.000 kuna ko što poduzetnici mogu stipendirati svoje djelatnike. Onda s druge strane imamo jedan paradoks u sustavu, dakle imamo te vrhunske sportaše koji imaju neoporezivi dio stipendija, a s druge strane imamo trenere koji njih treniraju i omogućavaju njima da postanu vrhunski sportaši, a to ljudi koji rade i uz posao obavljaju određene trenerske aktivnosti i praktički u tim svojom nekakvim naknadama u poreznom smislu ulaze u porez, to im je kao drugi dohodak i onda se dodatno oporezuje odnosno klubovi za njihove naknade moraju plaćati nekakvih 110% davanja. Ajmo na to pitanju nešto napraviti, a to idemo rasteretiti upravo od ovih trošarina zdravstvenih, ajmo to tako reći.

Ne znam da li planirate šta po tom pitanju jer nažalost Hrvatska se pretvara u groblje starih automobila iz Zapadne Europe, ja ne bi želio da to tako bude ni u sigurnosnom smislu, ni u ekološkom u konačnici. S druge strane ima jedan problem oko poticaja vozila na električni pogon, dakle vi sada imate poticaje koje daje Ministarstvo zaštite okoliša za električna vozila koja ne mogu koristiti pravne osobe nego isključivo privatne osobe.

Druga stvar, ja bih volio vidjeti ovo, opet ću se vratiti, zašto ne razgovaramo o ovom rasterećenju za mlade, dakle to još ovdje nije došlo.

Kada slušam svoje kolege gradonačelnike i načelnike oni imaju zamjerku jer se to uzima njima, ali to je za mene jedna nova stvar o kojoj, to je prvi put da imamo neku novu stvar nakon dugo, dugo vremena, jednu novu ideju o kojoj treba razgovarati. Dakle ja ću to podržati taj prijedlog ukoliko se naprave kompenzacijske mjere za gradove i općine po tom pitanju. I ne samo to, nego ću dati prijedlog da bude oslobođenje 100% do 30 godina, a 50% do 35. Jer opet mislim ali zato o tome trebamo razgovarati, mislim da nije dobro da su oslobođeni 100% samo oni od 25 godina jer šta onaj koji studira, onda kažnjavamo one koji idu na fakultet i koji su visoko obrazovani. Dakle njima je kazna, jer ako završi fakultet u 24., 25. godini on ne može koristiti tu beneficiju 100% oslobođenja doprinosa. Dakle o tome treba razgovarati, zato je ta porezna reforma trebala doći prije na raspravu. Ali i da pričamo o ovim kompenzacijskim mjerama, dakle onda da uvedemo to, to fali lokalnoj samoupravi idemo vidjeti gdje ćemo to namiriti, na koji način ćemo taj dio kompenzirati. Drugo, jedan veliki problem, ministre vi ste često hvalite a i premijer kako ste konsolidirali financije, kako ste uveli reda, kako ste napravili stabilne prihode i stabilan proračun i može se to, mogu se čak i složiti s time. E sad bi trebalo ići korak dalje a to je naplata potraživanja i jedna racionalizacija poslovanja. Meni je kada pričamo o naplati potraživanja, dakle prije 15, 20 dana je objavljena ova refresh lista dužnika, imamo tamo ugledne Hrvate, imamo jednoga koji je brend, koji sam za sebe kaže da je brend a dužan je milijuna državi. A s druge strane gledamo ovrhe nad onim malim ljudima, malim poreznim dužnicima i tu mislim da efikasnost porezne uprave bi trebala biti jača i veća i da trebaju krenuti. Ja pitam se od čega živi Davor Šuker ako je čovjek dužan milijune kuna poreza državi i blokirana mu je imovina, pod ovrhama, od čega čovjek živi, otkuda mu prihodi? Odnosno kako može imati prihode i istovremeno milijunski dug prema državi a s druge strane malog čovjeka za ono 10, 20 tisuća kuna ga ... [[Govornik se ne razumije.]] ovrha. Dakle to su stvari o kojima moramo razgovarati i kako to popraviti i gdje je tu efikasnost porezne uprave. S druge strane, mi imamo veliki broj ministarstava, agencija i državnih institucija u najmu. Dakle to je ova racionalizacija poslovanja. Dakle u privatnim zgradama su neka ministarstva, ministarstva imaju sjedište i država plaća isto milijunske najmove. Za vrijeme naše Vlade koja po vama ništa nije radila i ništa nije napravila a napravila je popis državne imovine javno dostupan svima recimo je napravljen prvi korak pa je Ministarstvo socijalne politike i branitelja stavljeno u bivšu upravnu zgradu Industrogradnje koju je država uzela za porezni dug. Vi ste ubijali iz HDZ-a ministra Zmajlovića kako plaća skup najam za poslovni prostor a sada ste prije mjesec dana vi produžili, produžili u istom tom objektu, po istim uvjetima najam i govorite kako je to super stvar. E pa ajmo o tome razgovarati, ja bih volio sada čuti kolege Borića, Šukera, Bačića koji govore vi u oporbi pričate jedno, na vlasti drugo. Zašto je ministar Čorić produžio najam u ovom Zagreb Tower ili kako se zove za svoje ministarstvo a HDZ je govorio Zmajloviću da je kriminalac i da treba ići u zatvor jer je nekome pogodovao zbog tog najma. Evo, pa dajte budite dosljedni, idemo razgovarati o tome.

Pa slažem se kolega Đujić da je u jednom dijelu rasprava bila ne samo konstruktivna nego i dobronamjerna isto kao što je moje uvodno danas bio govor vezano i iskreno neke stvari što smatram da kada je premijer rekao da nešto 2008. i današnje nisu uvjeti isti vezano za eu fondove i to sam argumentirao čak u tom dijelu vezano za šokove koje je Hrvatska doživljavala kada smo mi bili na vlasti, jednostavno kada nismo bili dio tih integracijskih procesa i zašto je to dobro da danas jesmo dio integracijskih procesa a nažalost prije 2009. kada je bila kriza nije bilo.

Dakle cijeli dan govore kako ste vi konstruktivni i imate super raspravu a onda je sad rekao borić da ste ministar za, da ne rečem šta. Dakle tu su oni nekorektni. Pa normalno ja sam sretan što je proračun danas nikad veći, sretan sam zbog toga koliko god evo kolegica govorila da mi možda ne želimo prosperitet Hrvatske. To nije istina. Ali treba govoriti da su kamate danas nikad manje, nikad manje za sve. I mi plaćamo, evo, proračun za 2020. je milijardu kuna kamata manje nego ovaj što smo jučer imali rebalans. I to je odlična stvar. I to je dobro ali to su neke okolnosti, pa nije za to zaslužna Vlada.

Poštovani kolega Đujiću. Mislim da ste pogriješili u svojem izlaganju i smatram svojom obvezom ispraviti vas. Naime, zakup koji je ugovorio ministar Ćorić za najam poslovnih prostora u Zagreb Tower je skuplji nego što je bio onaj zakup u prethodnom razdoblju. I ministar Ćorić ne samo da je ugovorio zakup po skupljoj cijeni nego što je bila ona u prethodnom razdoblju već je od 3 prispjele ponude izabrao sasvim slučajno onu koja je bila najskuplja. Hvala kolega Grbin što ste me ispravili, evo ja to nisam znao, stvarno nisam znao ali ono što sam znao je da je kolega Zmajlović bio proglašavan upravo od ovog trojca Borić, Bačić, Šuker kao kriminalac koji će u zatvoru završiti kada oni dođu na vlast jer je napravio ono, ne znam čudo. A sad, evo vi mi kažete da su oni to, da je Ćorić to produžio po još većoj cijeni. Pa kako sad, kako to, rekao bi predsjednik Jandroković, kako to, netko me sabotira. Dakle to mi nije jasno, ali to su činjenice, onda oni krenu činjenice. Pa dajte ono, ajmo razgovarati argumentima ali objektivno.